Dobar dan svima. Početi ćemo tako u intimnom društvu, čekati ćemo da još netko zaluta slučajno i imamo kao prvu pojedinačnu raspravu gospođe Dragice Roščić, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući, pozdravljam predstavnika predlagatelja, gospodina Bobana. Ja bi naglasila da ovdje se radi o Zakonu o upravljanju državnom imovinom, mi smo otvorili i neke šire teme na današnjoj raspravi. Drago mi je da su neke kolege govorile i o problemu sa upravljanjem hotelom Hrvatska. Ja bi samo naglasila da evo i u mojoj maloj općini, da je puno tih problema, puno je takvih objekata, baš kod polja gdje će selo Krvavica i taj hotel Hrvatska, koji su državna imovina. Možda kolegama ništa ne znače, ali svi znamo da nam znači turizam i kada pogledamo koliko Hr oj znači turizam da smo prešli 100 milijuna noćenja i da u podbiokovlju u 6 općina, svaka od tih općina koja zajedno ne broji stanovnika ko jedan srednji grad, su nekih 10% hrvatskog turizma, a ti objekti su nekad sami imali noćenja koliko i sada imaju općine bez njih, jer većina njih nije u funkciji, onda znamo koliki je to značaj. Neki dijelovi upravljanja tom državnom imovinom, se tiču čak i pravosuđa i podignute su nekakve optužnice i zato ovdje ne bi raspravljala o tom dijelu, nego bi raspravljala o ovoj zakonodavnoj sferi, što mi u Saboru radimo, jer kada vidim nekad kako pojedine kolege zastupnici pričaju, ne daj Bože da nemamo odvojenu zakonodavnu i sudsku vlast, jer onda se tu bez dokaza, bez argumenata puno toga priča. A nije to bezveze, jer potaknuto je tim nekim nelogičnim stvarima, ali ajmo vidjeti što pište u ovom zakonu, istakla bi 3, 4 stvari koje smatram da se pri kraju ove rasprave trebaju naglasiti. To je ovaj dio koji se tiče deposedacije zemljišta, konkretno moje općine se ne tiče, ali kada vidite taj južni dio podbiokovlja ili neki to zovu makarska rivijera, kada pogledate Gradac, Podgoru, pa kada pogledate Brele i dijelove Makarske, ali naročito, Podgoru i Gradac vidite da su oni infrastrukturno puno nerazvijeniji nego ostatak. Zato što oni osim problema koji se dotiču ove državne imovine, trebaju za nekad oduzeto zemljište iz svog proračuna recimo općina Podgora, kako me je njen načelnik informirao 2 milijuna kn godišnje trebaju uplaćivati te odštete. Iako za to nisu krivi, ovaj zakon omogućuje da im se to nadoknadi. Zbroj tih svih davanja, je veći nego što im je godišnji proračun i to je ono ključno, jako važno, da im se to vrati u imovini, u dionicama i mislim da će to biti jedna velika stvar. Mi možemo ovdje raspravljati jesu li te općine se mogle drugačije postaviti, ali pitanje je koji su ljudi njima bili na čelu, koliko su znali i nije u redu da građani ispaštaju zbog toga, jer je realno činjenično stanje da nisu bili za te stvari odgovorni i da je dobro da im se sve to što su isplaćivali bez ovdje smo utvrdili pravog temelja da im se vrati. Što se tiče upravljanje državnom imovinom, spomenuli smo ovdje i CERP, dobro da se nadzor nad CERP-om proširuje, da se dovode i neka druga tijela u nadzorni odbor i to je jako važno. Isto tako, ponovila bi ovdje za općinu Gradac, čak 17 nekretnina, hotel od 250 soba, je onaj na kojem je zabranjeno raspolaganje i donošenje ovog zakona, omogućava aktivaciju što je jako bitno. Ono što je važno, a to nas čeka u sljedećem razdoblju su procedure i postupci. Jedan dio procedura biti će na Ministarstvu državne imovine i one su skraćene, to je dobro. Ali, to ne znači, da ćemo mi imovinom upravljati, aktivirati je brzo i da ćemo brzo upravljati, jer neki dijelovi i sve te procedure za aktivaciju su na raznim drugim resorima i budućem razdoblju trebamo veliku sinergiju svih ministarstava, svih resora, svih tijela sa javnim ovlastima kako bi to funkcioniralo kako treba. Planinarski domovi, vjerojatno, velika većina njih, bilo da su na državnom zemljištem, bilo da su na poljoprivrednom, danas ne bi ni postojalo da nije planinara i da nije svih ljudi koji volonterskim radom, često tu i čuvaju šumu i od požara na kojima se nalaze planinarski domovi u sklopu kojih su i skloništa, koja su morala biti izgrađena tu radi jednostavno sigurnosnih razloga, bez obzira jel se radi o državnoj imovini i bilo kojoj imovini na području naših planina. Isto tako pohvaljujem ovaj dio što se tiče suglasnosti od 60 dana, za provođenje projekata koji će se financirati EU, a tiču se raspolaganja državnom imovinom i svakako ovdje se uvodi ova iznimka, ukoliko je isto, odnosno, neki dijelovi te suglasnosti, ukoliko se tiču djelokruga drugih tijela, mislim da treba loviti dobru komunikaciju i nekako potaknuti da u svakom slučaju to bude 60 dana. To je više-manje to što bi naglasila za ovaj zakon i evo čestitam ovim svim općinama koje su godinama izdvajale temeljem ove deposidacije zemljišta za odštete što će se napokon to nadoknaditi, a ja vjerujem da ćemo u kratkom roku to vidjeti i po njihovom izgledu i po infrastrukturi, jer jednoj takvoj općini koja daje recimo1, 2% hrvatskog turizma u broju noćenja, sigurno 2, 3 milijuna kn će pomoći da daje još i više. Isto tako općini Gradac, aktivacija odmarališta, odnosno, davanje svih preduvjeta, da se može čak 17 nekretnina aktivirati, ne samo da pridonosi turizmu, pridonosi i sigurnosti, također, kod nas, dječje selo Krvavica, doista ugrožavaju sigurnosti i šteta je da državna imovina bude poznata po tome što iz nje izlijeću štakori. Nadam se da ćemo pridonijeti tome da to tako ne izgleda i da se stavi u funkciju. A da jesmo centralizirana država, to je definitivno tako, ako pogledamo da na području jedne općine ili grada, 30, 40% površine spada, otpada na državnu imovinu, to ne možemo ovdje ni poreć, ali je važno da se bar potrudimo malo bolje upravljati jer se do sad upravljalo nikako, a u budućnosti svakako to sve više decentralizirat prema lokalnoj samoupravi, lokalnom stanovništvu. Nemamo replike. Gospodin Marko Vešligaj. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre, kolegice i kolege zastupnici. Ponovit ću ono što sam rekao i u replikama ministru da zakon predstavlja jedan svakako iskorak u upravljanju državnom imovinom, međutim imamo i, ja ću reć, dosta loših stvari koje su napisane u zakonu samome, međutim ono što čekamo jesu efekti. To se danas i provuklo kroz samu raspravu jer često kažemo imamo jako dobre zakone u Hrvatskoj, međutim oni se ne provode. A ovo je jedan zapravo od ključni zakona, evo i za brojne jedinice lokalne samouprave, naravno i za državni proračun koji je izuzetno važan i bitan. Ono što se još da iščitati iz njega da nismo napravili onaj jedan ključan iskorak koji smo trebali, a to je da jasnije, odnosno da jasno odredimo što je od strateškoga državnoga interesa, a što možemo, da se tako izrazim, predati jedinicama lokalne samouprave, jedinicama područne samouprave jer još jedanput ponavljam, makar je ministar prije rekao da slažem se svakako da ima općina i gradova koji ne upravljaju na onaj pravi način sa tim, međutim ima i brojnih jako dobrih primjera gdje su, kada im se nešto dalo u njihovo vlasništvo to priveli svrsi i pokazali da znaju racionalni s tim upravljati i da to može biti uistinu na korist cijele zajednice. Naravno ograničeni smo dobrim djelom i nesređenim zemljišnim knjigama, to je također jedan problem, on nije naravno predmet ovoga zakona, ali se mora uvijek spomenuti također i u ovoj raspravi. No ja bih želio, s obzirom da je ovo pojedinačna rasprava, prokomentirati nekoliko članaka. Evo imam i nekoliko ispravaka pa možda će mi ministar i odgovoriti oko toga. Prvo je članak 8., to je već u nekoliko navrata ovdje spomenuto, to je dakle da jedinice lokalne samouprave prije samih donošenja prostornih planova su dužne obavijestiti Ministarstvo državne imovine, smatram da je ovaj postupak izrade prostornog plana je zapravo propisan posebnim propisom i da nije prikladno uopće ovim zakonom uređivati ovu materiju. Druga stvar je u članku 12. stavak 4. tu se jasno, mislim da se radi o onim obavezama koje imaju pravne osobe za dostavljanje financijski izvješća prema ministarstvu, da se ti podaci javno ne objavljuju. Smatram da Zakon o pravu na pristup informacijama zapravo omogućava pristup tim informacijama i treba poticati, vjerujem da se svi možemo ovdje složiti, jednu proaktivnu objavu podataka.

Dalje imate, to je vjerojatno tehnička greška u članku 26. stavak 2. radi se o sastavu upravnoga vijeća Centra gdje zapravo treba riječ 9 zamijeniti riječju 11, jer ako pobrojimo svoje predstavnike ministarstva, predstavnike ureda predsjednika, predsjednica i predstavnike sindikalaca i poslodavaca onda je to ukupno 11. Ono što je moja primjedba ovdje, neću reć da nije potrebno, u redu da su možda tu i poslodavci i sindikalci, ured predsjednice to mi je isto malo čudno, međutim nema predstavnika nacionalnih udruženja lokalnih vlasti, dakle nema predstavnika udruga grada, udruga općina, zajednica, županija, smatram da je barem jedan predstavnik trebao biti ovdje. Dalje, u članku 32. stavak 1. predviđa se da se prodaja dionica može provesti istiskivanjem manjinskih dioničara pod pretpostavkom da se tu mislilo na otkup dionice RH od strane većinskoga vlasnika, dakle taj proces zapravo nije pod kontrolom manjinskog dioničara da bi se on posebno ni vodio, kao niti drugi oblici koji uređuju propisi o trgovačkim društvima i tržištu kapitala, dakle potpuno je jasno da država kao imatelj dionica sudjeluje ravnopravno sa drugim fizičkim i pravnim osobama u tim procesima i da nema jedan privilegirani položaj u ovome procesu, dakle više bi imalo smisla možda propisati ovlast ministarstva ili drugim imateljima dionica ili tijelima državne vlasti za zastupanje sudskim sporovima kod tih, kod toga procesa. Dalje imamo u člancima, evo ovako jedna primjedba možda pa vjerujem da ćete ju uvažiti. Ja sam vidio u člancima 41. u člancima 69. i u članku 60. lokalne i regionalne, smatram da bi to trebalo zamijeniti sa lokalne ili regionalne, jer lokalna i regionalna vam je jedino u RH grad Zagreb. Evo to je čisto ovako primjedba jedna, jer ako strogo gledamo naravno. Dalje u članku 45. stavak 3. tamo su navedene one alineje oko raspolaganja, smatram da bi tu trebalo uvrstiti komunalnu infrastrukturu i nerazvrstane, tu spadaju i nerazvrstane ceste, možda se to i podrazumijeva samim iz članka, ali smatram da bi to bilo svakako dobro uvrstiti. I za kraj članak 70. stavak 1. tu mi je malo nejasno na što se zapravo odnosi kraj članka koji kaže evo i koje je vlasništvo nekretnine stekla temeljem posebnoga propisa. Dakle, moguće je da se članak zbog toga svodi samo na nekretnine kod kojih je GLS ili ustanova defakto stekla vlasništva, ali nije proveden upis, dakle to bi moglo biti ograničavajuće u pogledu prijenosa te imovine na jedinice lokalne samouprave.

Dakle probajmo ovim člankom prekinuti te stvarno brojne sudske sporove i svu imovinu koja se koristi za Ustavom propisane poslove lokalnog karaktera, dakle za društveno, odgojno, obrazovno, zdravstveno, zaštita i uređenja okoliša, sport itd. prepustiti lokalnim jedinicama. Dakle mislim da je dovoljno samo brisanje ovoga stavka ili možda proširiti s obzirom da to ne vidim u stavku proširiti na vrtiće i na nekretnine, uglavnom zemljište, znači na nekretnine u koje je položena infrastruktura. Evo to je nekoliko mojih primjedbi koje vjerujem da možete uvažiti i vjerujem da su na mjestu. Ono što želim naravno jest da zakon, još jedanput ponavljam, poluči efekte da konačno stavimo državnu imovinu na jedno pravo mjesto da ona počne donositi korist, prvenstveno građanima koji žive na bilo kojem dijelu RH. Naravno ti problemi su negdje veći, posebno u obalnom dijelu gdje imamo brojna zapuštena radnička odmarališta, hotele itd. u sjevernom nešto manje. Ja sam prije spomenuo da dolazim iz Krapinsko-zagorske županije, spomenuo sam problem tih kumrovečkih mrtvih kapitala, ja se nadam da će ovaj zakon stvarno doprinijeti da i oni dođu zapravo da opet budu na korist stanovnicima koji žive u tim krajevima, a ne da smo oko toga opterećeni sa nekakvim ideološkim pričama iz povijesti jer mislim da to ne treba nikome.

Izvolite. Gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Kako ova Vlada upravlja državnom imovinom, ja želim ispričati na jednom primjeru iz moje lokalne sredine. Dakle riječ je o Hotelskom poduzeću „Jadran“ Crikvenica. To je poduzeće najveće turističko poduzeće u Crikvenici, poduzeće koje broji 9 hotela, 2 autokampa i zapošljava veliki broj ljudi, ne samo u sezoni nego i po zimi. E sada to poduzeće zadnjih 25 godina sustavno je uništavano načinom vođenja od strane HDZ-ovih vlada, HDZ-ovih kadrova u tom poduzeću, poduzeće doživljava najniže razine i automatski samim time ruši cijelu crikveničku destinaciju na destinaciju dvije zvjezdice, znači sve oko tog poduzeća propada. Rezultat svih tih aktivnosti bivših vlada u tom poduzeću je da 2010. godine nakon niza afera, nakon radnika na ulicama, nakon toga što je Jadran posao slučaj i prepoznat je u javnosti isključivo kao slučaj, poduzeće doživljava konačni krah i 2010. godine završava u stečaju. Nakon uspješno provedenog stečaja, moram reći ovdje pa i pomoći bivše Milanovićeve vlade, poduzeće 2014. godine izlazi iz stečaja, imenuje se nova uprava, poduzeće počima raditi, uredno isplaćuje plaće, plaća svoje dobavljače. Kroz stečajni postupak država preuzima više od 70% dionica i postaje većinski vlasnik tog poduzeća, kreću prve investicije. Prvi puta nakon 30 godina u tom poduzeću kreću bilo kakve investicije, pa tako kreće se u obnovu 4 hotela koji su do tada bili bez ikakve kategorizacije znači nisu imali ni onu razinu jedna, dvije zvjezdice, sve su to izgubili zbog neulaganja godinama. Ti hoteli se počinju lagano dizati na 4 zvjezdice, Jadran diše punim plućima, postaje poželjan poslodavac, radnici žele tamo dolaziti raditi, žele stalno zaposlenje, vjerovnici više ne postoje znači svi žele raditi s Jadranom, dolaze uspješne firme itd. 2016. godine Jadran kreće u postupak privatizacije, rade se prve pripreme i dolaskom ove Vlade i Ministarstva imovine se konačno taj proces i započima. U toku tog procesa nakon provedenog javnog natječaja došla je jedna obvezujuća ponuda udružena od strane mirovinskih fondova, PBZ-a i Erste Plavoga na 200 milijuna kuna i plus 200 milijuna kuna obveze dokapitalizacije firme kroz ulaganja, ali šta se dešava? U tom periodu tog tehničkog procesa privatizacije poduzeća dotadašnjoj upravi 17.2. ove godine ističe mandat. Vlada nespremna, ne imenuje novu upravu iste sekunde odnosno istog dana kada toj upravi ističe mandat, naravno bivša uprava je bila postavljena od strane SDP-ove vlade i nije uopće sporno da nova vlada stavi novi upravu i stavi možda neke ljude koji su njoj od povjerenja, međutim sukobi unutar HDZ-a, gradonačelnika grada Crikvenice zajedno sa određenim ministrica dovodi do toga da je ta tvrtka nekoliko dana bila bez ikakve uprave, bez upravljanja, bez odgovorne osobe, bez ičega. U konačnici na kraju postiže se na nivou HDZ-a određeni dogovor i šest, sedam dana nakon isteka mandata upravi imenuje se nova uprava. E sada šta je tu sporno? Sporno je da je firma praktički prodana, da se provodi tehnički proces prodaje firme. Znači imamo obvezujuću ponudu, imamo državu koja to prihvaća i de facto kroz mjesec dana novi vlasnici će doći u vlasništvo te firme. Međutim, šta radi Vlada? Vlada imenuje novu upravu od dva člana, dolazi direktor iz Dubrovnika koji preuzima vođenje tvrtke, koji sad recimo to je po meni sramota i za HDZ Primorsko-goranske županije, da u cijeloj Primorsko-goranskoj županiji nema čovjeka u HDZ-u koji je u stanju voditi jednu takvu hotelsku firmu nego ga vodite iz Dubrovnika. To je prvo. Drugo, ta uprava dobiva ugovor na 4 godine iako je firma praktički prodana. U javnost izlaze informacije da je s njima sklopljen menadžerski ugovor sa ogromnom otpremninom, što potvrđuje i sam predsjednik uprave u medijima. Znači, bez nekakvih stvaranja novih obaveza, bez zaduživanja tvrtke itd. Međutim, nova uprava dolazi, šta radi? Tamo postoji, ne znam 6 profitnih centara, 6 direktora, oni to dižu na 12, smjenjuju ljude, dovode nove direktore, daju im nove ugovore na 4 godine, stvaraju određen financijske obaveze i praktički se ponašaju kao da će tamo ostati cijelo vrijeme. Kasnije, u konačnici provodi se i prodaja. Vlada prihvaća to, Vlada prodaje poduzeće, potpisuje se ugovor i mirovinski fondovi srećom na kraju ipak preuzimaju tvrtku iako zbog svega ovoga, zbog novonastalih obaveza, zbog stvaranja toga što je ta uprava tamo radila, dovela se u pitanje i sama prodaja. Skoro su ljudi odustali u samom finišu. Na jednoj tiskovnoj konferenciji ministre, vas su pitali za situaciju u Jadranu mediji, vi ste tada rekli da nemate veze s time i po informacijama koje ja imam, vi nemate veze s tim nego imaju vaši kolege iz Ministarstva turizma i ljudi iz HDZ-a Primorsko-goranske županije. E sad, s tim saznanjem koje ja imam, a vi sada ne znam, ako želite mi recite ili nemojte mi reći, ja si postavljam pitanje tko upravlja državnom imovinom i što će nam onda ministarstvo ako se državnom imovinom upravlja u uredima gradonačelnika HDZ-ovih gradova pod pritiscima da će oni napustiti HDZ ako ne bude kako su oni rekli itd. Znači, to je neodgovorno upravljanje. Drugo, kada je nastala cijela ta situacija, pobunili su se radnici, pobunili su se sindikati, pobunili su se ljudi u tom kraju, svi su postali zabrinuti za situaciju što će se tamo dogoditi. Jadran preko noći postaje ponovo firma slučaj. I najbolje o tome govori, nama se isto tada govorilo da politiziramo. Ja sam postavio pitanje jedno premijeru Plenkoviću o situaciji u Jadranu. Dobio sam odgovor, postavio sam pitanje koliko nova uprava košta u odnosu na staru upravu? Dobio sam odgovor, ništa, košta jednako ko i stara. Pa za početak, prije je bio jedan član uprave, sad su dva. Drugo, saznaje se kasnije da je ugovor sklopljen sa predsjednikom uprave još uvijek aktualni kojeg je postavila Vlada u samom finišu prodaje, da je isti dan potpisan ugovor i dva aneksa ugovora. Vi me demantirajte ako to nije točno, ja sam takve informacije dobio. Da su se tamo mijenjali, da je svašta čudno bilo oko tih ugovora. Pa ima otpremnine, pa nema otpremnine, pa se onda pod pritiskom javnosti njega moli da napusti tvrtku, on kaže ja to neću napraviti. I u konačnici, šta imamo sada? Imamo da 22.5. imamo skupštinu društva sazvanu od novih vlasnika na kojoj je predloženo razrješenje uprave koju je Vlada imenovala na kraju. A zbog čega? Znači, evo ja imam ovdje prijedlog skupštini zbog čega treba razriješiti tog predsjednika uprave, neću ga imenovati jer nije korektno, ali dotični gospodin je svojim postupcima izazvao netrpeljivost između sebe i dijela rukovodećeg osoblja društva, te dijela zaposlenika društva. Dobre rukovoditeljske sposobnosti koje predsjednik uprave mora imati ogledaju se i u uspostavi skladnih međuljudskih odnosa. Navedeno postupanje utjecalo je i na reputaciju društva, među ostalim objavama u tisku, glasilu sindikata Kvarnera, Istre i Dalmacije, dopisima i drugom komunikacijom koju su zaposlenici društva i organizacije kojima zaposlenici društva pripadaju, a koji se skrbe o pravima zaposlenika društva upućivali predlagateljima. Zbog svega toga nanesena je šteta društvu i ugledu u javnosti sa mogučnošću nastajanja znatne financijske štete i u takvim okolnostima novi vlasnici predlažu razrješenje te uprave. E sada, postavlja se pitanje kako ova Vlada upravlja imovinom kada takve ljude imenuje i na takav način na koji ih imenuje i kako mi sad možemo imati povjerenje da će u budućnosti biti nešto drukčije. Evo, to sam želio reći javno u ovoj raspravi. Ipak države i ove Vlade više nema u toj firmi i mi se nadamo da će se ona nastaviti razvijati kao što je i započela kada se u ovih sada narednom periodu popegla ova šteta koja je napravljena u zadnja tri mjeseca i da će Jadran Crikvenica ipak u budućnosti dignuti cijelu svoju, sastav svih svojih hotela na razinu na koju treba dignuti i da će konačno crikveničko-vinodolski kraj ponovo postati destinacija 4 zvjezdice. Evo, ja bih volio ministre, samo čisto ako možete odgovoriti na ova neka pitanja koja sam postavio, da kažete svoje mišljenje u konačnici o cijelom tom slučaju. Sada je na redu gospodin Ante Babić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, cijelog dana i u ovoj raspravi se zapravo moglo čuti po meni možda više ona poboljšanja koja su se dogodila između prvog i drugog čitanja i vidim da je velika većina kolega pohvalila ova poboljšanja što smatram jako dobrim. Samim informiranjem Ministarstva državne imovine zapravo je krenula odmah inicijativa prije godinu dana za jednim novim Zakonom o upravljanju državnom imovinom i koliko znam i koliko se pratiti u ovih godinu danas sa svom onom javnošću i stručnom i akademskom i sa zainteresiranom javnošću, prvenstveno sa jedinicama lokalne uprave i samouprave i svima onima koji su mogli zapravo sudjelovati u ovom Zakonu su sudjelovali u donošenju ovog Zakona u prvom čitanju. kod prvog čitanja zakona zapravo su se mogle čuti sugestije po meni više iz pojedinih jedinica lokalne uprave i samouprave kako i na koji način bi trebalo određene stvari rješavati, odnosno korigirati pojedine članke zakona kako bi ovaj zakon bio učinkovitiji u svom provođenju, zapravo efikasniji u upravljanju državnom imovinom. Zakon je kod drugog čitanja prošao saborsku proceduru, saborska tijela su o ovome raspravljala, koliko znam i bila je jedna tematska sjednica na kojoj su se zapravo opet mogli usuglašavati stavovi, odnosno moglo se korigirati pojedine stvari koje su životne, s kojima se zapravo susreću načelnici i gradonačelnici, prvo prvenstveno govorim o njima. E sad, ono što, o čemu se manje možda danas ovdje govorilo, ja ću možda kratko spomenuti, pitat što je to zapravo država, što je, je li to neka država kao organizirana društvena zajednica pod nekim političkim sustavom može biti i unitarna, može biti i federalna, po našem Ustavu Hrvatska je federalna država i dijeli se na izvršnu, zakonodavnu i sudbenu vlast, a kroz tu izvršnu vlast je zapravo podijeljena na općine, gradove i županije. Zašto to govorim? Još uvijek, a i danas kada se čelnici lokalnih uprava i samouprava susreću sa pojedinim investitorima, onda nam se zna dogoditi to je općinsko, ovo je gradsko, ovo je županijsko, a zapravo je sve to državno, to je država, dakle ništa posebno i ništa više nije ono što je u općini, županijsko, odnosno državno. Onda nam nastaju određene zavrzlame, odnosno administrativne i birokratske zapreke i pojedini slučajevi se zapravo vode godinama, a mi sami volimo se uspoređivati ovdje nama najbližim susjedstvom, najviše i najčešće sa Austrijom i sa Njemačkom i često govorimo kad posjećujemo te zemlje kako su one uređene, kako je njihovo poljoprivredno zemljište uređeno, turističko zemljište, spomenička baština, fasade, kolnici, ceste, biciklističke staze, šumski putevi i pitamo se kako je to moguće? A reći ću vam. Te države su zapravo svu svoju moć crpe iz jedinica lokalne uprave i samouprave, jesu federalne države, ali zapravo su tim putem decentralizacije koje su oni napravili, a radili su tada ono što je možda i kolega Pranjić govorio, prvenstveno su radili tu funkcionalnu decentralizaciju, znači male općine, velike općine i gradovi, a onda slijedom toga su radili jednu fiskalnu decentralizaciju gdje je zapravo država prenijela sve to na jedinice lokalne uprave i samouprave, gradove i općine, a država zapravo kontrolira, dakle država je u tom slučaju kontrolor. I to je zapravo jedan put kojim bismo mi u konačnici trebali ići, a ovaj zakon je zapravo, s ovim zakonom smo na dobrome putu. Time oni zapravo imaju daleko manje tih administrativnih i birokratskih barijera. Dosadašnji zakon bio je na razini koja je daleko ispod onoga zapravo o čemu država mora težiti i zato je ovaj prijedlog zakona, odnosno konačni prijedlog ovoga zakona definitivno jedan veliki iskorak i danas smo slušali zapravo koliko će on dobro donijeti općinama i gradovima, odnosno koliko će smanjiti određenu administraciju, odnosno koliko će povećati investicije i učinkovitije i efikasnije upravljanje državnom imovinom. Dobro je, to sam govorio u prvom čitanju, da je ministarstvo korigiralo ovaj članak 68., ali isto tako mislim da možda nije vodilo računa o tome da velika većina gradova i općina ima probleme sa zemljištem kojem je tijekom '90. i '91. godine bilo unutar granica građevinskog područja, a koje smatramo vlasništvom općine ili grada i sad se to na jedan različit, na različite načine tumači i zapravo postoje određene sudske tužbe vezano za ovo zemljište. Ono što bih volio naglasiti ovdje u ovoj raspravi je da se dotaknemo malo te Europske povelje o lokalnoj upravi i samoupravi što je po meni jako bitno, posebice zbog tog načela supsidijarnosti, dakle da problem se rješava ondje gdje je nastao i da oni općine i gradovi zapravo na svome području po meni daleko bolje mogu upravljati državnom imovinom, nego sa središnjeg dijela države. Zašto to govorim? I načelnici i gradonačelnici birani su izravno, odnosno njihova predstavnička tijela i ja mislim da ta predstavnička tijela na svome području puno bolje poznaju problematiku, s tim se susreću svaki dan i u svojim strateškim planovima, prostorno planskoj dokumentaciji zapravo o tome razgovaraju, a da im država ne služi kao kočničar. Ja dolazim iz jednog kraja koji je vrlo migrativan i u cijelom tom jednom pojasu recimo od Konavala gotovo do grada Knina imate jedan dio uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom gotovo nenaseljen ili su iseljeni ljudi. Primjerice dvije općine u mom okruženju imaju 220 kvadratnih kilometara i na tih 220 kvadratnih kilometara, bilo kojem povratniku iz inozemstva mi ne možemo dati niti jedan kvadratni centimetar, koji on želi kupiti naravno, a ako to i želi onda ide u onu redovnu proceduru koja traje mjesecima da bi dobio zemljište za gradnju stambenog objekta. Ja vjerujem, nakon donošenja ovoga zakona da će se mnoge stvari riješiti, o tome je govorio ministar u svom uvodnom izlaganju spominjući svu onu državnu imovinu, perspektivnu državnu imovinu, i slažem se sa svim onim što je rekao, međutim volio bih recimo da se razgovaralo o tome da ona imovina koja nije strateški značajna za RH da se automatizmom mogla prebaciti na jedinice lokalne uprave i samouprave. Istina je da se u ovom konačnom prijedlogu zakona kaže, da od 2017. g. zapravo sve jedinice lokalne uprave i samouprave za sve one nekretnine koje su bile na dan 1.1.2017. g. će postati vlasnici, a gradi se o školama domovima zdravlja i drugim ustanova koji su osnivači jedinice lokalne uprave i samouprave. Još možda nešto važno na kraju, ponoviti ću ono što smo govorili u prvom čitanju da se možda više osluhnu stvari koje dolaze s područja jedinica područne i regionalne samouprave, upravo zbog te učinkovitosti, zbog mogućnosti privlačenja investicija, daleko brže i dale efikasnije, o tome je jako dobro elaborirao gospodin Klarić i nešto je u ime kluba gospođa Mrak Taritaš govorila, a mislim da nam to svima treba biti intencija. A ukoliko postoji političke volje i taj dio bi se mogao riješiti, a radi se o nesređenom katastru, gruntovnici, odnosno, o neevidentiranoj državnoj imovini. Ukoliko u tome uspijemo, a ja vjerujem i gospodin Marić i cijeli ovaj tim, da u ovom četverogodišnjem, odnosno, trogodišnjem razdoblju možemo biti na dobrom putu, napraviti i trasirati to i da bi se i ovaj dio vezano za nesređeni katastar i gruntovnice i na neevidentiranu državnu imovinu, moglo riješiti na puno bolji i korisniji način i da bismo tada izbjegavali sve one stvari koje se danas, kao društvo, kao čelnici jedinice lokalne uprave i samouprave susrećemo. Ja svakako pozdravljam donošenje ovoga zakona.

državni tajnice, kolega zastupnici. Kolega Babić, jako mi je drago da ste spomenuli tu percepciju, odnos između države, lokalne samouprave, u smislu da ih ne treba percipirati kao nešto odvojeno i državnu imovinu, kada se prepušta lokalnoj samoupravi, kao nešto što država daje nekom drugu. Na pragu toga je EU, znači, pravila u državnim potporama, u EU, koji su propisani europskim ugovorima, se jednako primjenjuju i na središnju državu i na lokalnu samoupravu. Primjerice, ako neka jedinice lokalne samouprave da u koncesiju neko zemljište ili prepusti neko zemljište nekoj privatnoj osobi, za nekakvu poduzetničku zonu ili nešto slično, ta pravila se, tako nešto, takav akt se pripisuje državi, kao da je to dala i središnja država. Tako da mislim da ako EU ne radi tu razliku, pogotovo u ovom imovinskom smislu i u pravnom smislu, da nema razloga da mi postavljamo nekakvu umjetnu distinkciju koja tu ne postoji. I drago mi je da ste spomenuli načelo supsidijarnosti, jer oni isto tako jedno od temelja i prava EU, doista ono o čemu trebamo težiti, da se lokalni problemi rješavaju na lokalnoj razini gdje god je to moguće. Pa evo, poštovani gospodine Sokol, ne samo danas, već i prije, razgovarajući vezano za ovaj zakon, a i sudjelujući na određenim radnim sastancima, nedostajali ste danas na ovoj raspravi, znam da ste bili zauzeti. Pa i ovaj dio recimo, koji vi sada govorite, danas nitko nije spominjao, ali mislim da je dobro da ste ga spomenuli. Ono što ja želim reći, politički gledano, mi tim načelo supsidijarnosti, dopuštamo zapravo da jedinice lokalne samouprave, sudjeluju maksimalno u svome razvoju, a da ih u ovom slučaju, se sa razine države ili ministarstva ne koči. Ja tako gledam sad i ovaj zakon u odnosu na ovaj sadašnji važeći zakon. Dakle, napraviti maksimalnu fleksibilnost, kako bi bila što je moguće veća efikasnost i u tome smislu evo, pozdravljam vašu repliku, hvala što ste Drugu repliku ima gospodin Lenart. Kolega Babić, evo meni je drago da netko iz HDZ-a spominje pravu decentralizaciju, jer HSS već neko vrijeme govori duže o pravoj decentralizaciji koju bi trebalo provesti u RH, gdje bi trebalo spustiti ovlasti, ali i financijska sredstva na niže razine, kako bi se upravo moglo lakše upravljati ovim resursima koje stoji i vjerojatno bi oni daleko brže došli u cijelu priču korisnosti i upravljivosti i manje bi propadale, nego što danas propadaju. Sada, nažalost, vi ste usamljeni u HDZ-u u tom primjeru, da shvaćate da je potrebna prava decentralizacija u RH, normalno, pod kontrolom države, ono što rade jedinice lokalne samouprave.

Poštovani kolega Lenart, možda ste htjeli biti duhoviti na kraju, ali meni to nije bilo duhovito.

Kada sam govorio o decentralizaciji, mi često mislimo na tu fiskalnu decentralizaciju, dati što jje moguće više novaca, ostaviti općinama i gradovima. Vi imate općina i gradova koje ne znaju upravljati s toliko velikim sredstvima jer nemaju kapaciteta.

Sada će gospodin Slaven Dobrović, imati svoju pojedinačnu raspravu, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Upravljanje imovinom, što je glavna zadaća ovoga zakona, definitivno ima ogroman prostor za napredak u našoj dragoj RH jer mogli smo čuti i danas uvodno kako se loše gospodari vlastitom imovinom u RH, mislim na državu imovinu, kako čak i lukrativni objekti uz more godinama ostvaruju male dobitke i male doprinose proračunu RH. I ja vjerujem da je ovaj zakon dobar početak da se taj problem razriješi odnosno to devastirajuće stanje zaustavi i da se krene i u ovom segmentu u stvaranje jedne bolje, zdravije budućnosti Hrvatske. Bilo je govora o centralnom decentraliziranom pristupu, naravno tu ima puno aspekata, ja ću se dotaknuti i toga koja je uloga države ovdje. U svakom slučaju u ovoj fazi stanja upravljanja sa državnom imovinom je ovdje nužan centralni pristup. Dakle ne može se u više centara kretati sa jednom sveobuhvatnim poslom, dakle popisati imovinu, utvrditi je, stupiti u posjed definitivno se mora sa jednoga mjesta. Jasno je da kasnije, a vjerujemo da će se to u praksi pokazati, slijedi i taj važan segment decentraliziranog pristupa dakle prepuštanja na upravljanje ili na kakvo korištenje regionalnoj ili lokalnoj samoupravi. Isto tako ovlasti ministra, milijun ili 7 milijuna kuna, ja mislim da se velike stvari niti ne mogu raditi sa malim ovlastima i da to nije neki problem. puno veći problem je što se nedovoljno snažno vezuje odgovornost u određene ovlasti. Prema tome, ja ne bih imao problem i da su veće ovlasti ministrove, međutim odgovornost je ta na kojoj se u Hrvatskoj mora početi inzistirati i mislim da to ne može biti razlog da se u nešto ne ide jer je opasno dati ministru ovlasti da nečim upravlja na ovaj ili onaj način. Ustvari transparentnost postupka i stavljanja u javni uvid pojedinih segmenata, jeli to registar državne imovine, jeli to popis prihoda, popis ugovora koji će nastati je taj koji može pomoći da se hrvatska javnost u mnogome oslobodi tog straha da se ministru daje ovlast jer javni uvid kvalitetan i naravno će vrlo brzo pokazati dobre namjere i dobar rad ministra odnosno tijela kojim on upravlja, tako da će se vrlo brzo riješiti taj problem kojeg očito u Hrvatskoj imamo.

Dakle to je apsolutno u interesu svih definitivno, međutim ovdje postoji jedna mala bojazan, dakle s moje strane i zato ću sada reći nekoliko riječi o tome. Naime, kampovi, hoteli, planinarski domovi dakle taj niz sugerira da se radi o objektima slične financijske snage da kažem jer kamp uz more naravno hotel koji je negdje u državnom vlasništvu pa onda i planinarski dom je dužan osigurati određene financijske izdašnosti od onoga koji time upravlja. Međutim ja bih ovdje skrenuo pažnju na činjenicu da planinarski dom ne može niti je nešto što može biti komercijalno isplativo. Dakle vrijednost takvog objekta je sasvim druge prirode i spomenuo sam Hrvatski planinarski savez dakle to je udruga građana koji ima preko 140 godina tradicije u Hrvatskoj, naravno da je tu bilo niz režima, međutim građani u RH su organizirani u tom društvu, dakle danas je to Hrvatski planinarski savez kroz 142 godine. I postoje planinarski domovi koji su nastajali u razno doba, poznati Zavižan dakle vjerojatno ste mnogi čuli ovdje za Premužićevu stazu koja bi možda isto mogla postati državna imovina, dakle to je jedna fantastična staza koja je napravljena u razdoblju ne znam od 1930. do '32. neka mi ne zamjere ako sam godinu, dvije promašio, dakle to je prostor koji predstavlja nevjerojatnu vrijednost za RH i prava je šteta da je ta ljepota silno slabo posjećena u RH, da tamo ljeti možete sresti samo strance i ustvari bi trebalo približiti te objekte, dakle govorim sada opet o domovima i tu prirodu građanima. Stoga vjerujem da taj susret koji se desio u ministarstvu i pravilnici koji se trebaju stvoriti koji će definirati detalje oko korištenja pa i planinarskih domova će uzeti u obzir ove detalje odnosno ove specifičnosti i pomoći tome da se njihova vrijednost iskoristi, da se oni i dalje jednako približe građanima jer naravno standard ugostiteljstva u jednom Zavižanu ili na nekakvom planinarskom domu u Velebitu ili Dinari može biti sasvim drugačiji i jest sasvim drugačije jer tamo je čaša vode jako puno. Stoga mislim da je ovo dobar korak da se krene u rješavanje problema lošeg upravljanja državnom imovinom kroz sve ove godine i da će pravilnici koji će uslijediti isto tako pokazati ovdje dobru namjeru i da barem taj segment našega društva, države će doživjeti bolje dane. Hvala lijepo. Hvala i vama. Kolegice i kolege, uvaženi ministre, državni tajnici. Pokušat ću još jednom ponoviti sve ono što je važnije bilo u izlaganju u ime kluba Most-a nezavisnih lista i kroz replike svojim kolegama u sabornici. Dok sam saborski zastupnik i ujedno čelnik jedinice lokalne samouprave zaista uvijek ću se zalagati i za funkcionalnu i za financijsku i za prostornu decentralizaciju i zaista mi je žao što smo ajmo reći prokockali priliku da kroz ovaj prijedlog zakona idemo u sferi prostorne decentralizacije. Teško mi je kada pojedini govore da je neko nekome dao s neke razine kao da nas lokalce promatraju kao neko strano tijelo, a zapravo svi smo državljani iste države. Smatram osobno da neriješeni imovinskopravni odnosi u Hrvatskoj su najveća kočnica gospodarskom razvoju i ti neriješeni imovinskopravni odnosi se odnose i na odnos između jedinica lokalne samouprave i države Hrvatske i građana i poduzetnika i poljoprivrednika. I dalje smatram da je pravo rješenje za sve riješiti imovinskopravne odnose odnosno bilo bi puno bolje da RH da u vlasništvo građevinsko područje sve što je bilo u obuhvatu do 25.7.'91. odnosno kada je stupio na snagu Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je jasno razgraničio sve ono što je van obuhvata građevinske linije naselja, pripadalo je vlasništvu RH sve ono što je bilo unutra pripadalo je jedinicama lokalne samouprave. Mislim da bi takav odnos riješio mnoge probleme pa evo i konkretno imali smo zadnje procese legalizacije gdje su ljudi išli u rješenja o izvedenom stanju, ali nisu išli u procese formiranja građevinskih parcela i mnogi su gradili objekte na česticama koje su u posjedovnom posjedu, ali u ZK vlasništvu uknjižena RH. Sada me zanima temeljem ovog zakona očito ti ljudi će morati kupovati svoju djedovinu ili će pak morati dokazivati vlasništvo opet ulazeći u sudske sporove s RH. Da je kojim slučajem prepušteno sve u obuhvatu građevinskih linija do '91. gradovima i općinama, to su mahom centri gradova, naselja i sela predstavnička tijela gradova i općina kudikamo bi lakše rješavala taj problem. Dalje, ukazat ću na još jednu činjenicu, a to je ovo što se odnosi da Ministarstvo državne imovine upravlja nekretninama ovim zakonom gdje se planira izgraditi golf hotel, hotelski kompleks, kampovi i drugi sportsko rekreacijski sadržaji, a znamo da su oni definirani upravo prostornim planovima gradova i općina. I sada zaista ne shvaćam intenciju da recimo grad predstavničko tijelo donese prostorni plan koji mora biti usklađen i sa planom višeg reda i definira pojedino područje i dođe pojedini investitor i recimo da je to u vlasništvu RH odnosno upravljate sa ovim zakonom vi s tim područjem. Investitor kupi, krene graditi, ali da bi uopće mogao bilo šta pokrenuti jedinica lokalne samouprave mora sagraditi osnovnu infrastrukturu do tog područja. Ta infrastruktura se odnosi i na nerazvrstane ceste i na sustav odvodnje, oborinske kanalizacije, DTK svega onoga što je potrebno da bi budući investitor dobio uporabnu dozvolu. No postavlja se pitanje iz čega da jedinica lokalne samouprave to gradi? Da reći ćemo komunalnog doprinosa, ali u mnogo čemu evo na području Dalmatinske zagore komunalni doprinos u jedinicama lokalne samouprave vam nije ni 6, 7 kuna po metru kubnome. Znači, ja ne znam zaista evo svaki put kada dolazim u Zagreb prođem od Vrgorca, Dalmatinom na ovom području, ne vidim ni kamp naselja, ne vidim ni golf terena i dalje smatram da će biti neizvedivo graditi to ako ovako ostane odnosno ako se jedinicama lokalne samouprave određeni prihod ne prepusti od prodaje nekretnina odnosno samog zemljišta. Također usmjerit ću se u svom izlaganju na još jedan problem koji smatram da može biti nije jasno definiran, to je u članku 41. koji kaže da „nekretninom se može raspolagati neposrednom … u znak nad utvrđenom odlukom o raspolaganju sukladno članku 37. ovog zakona ako je riječ o osobi koja je u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenog objekta od nadležnog tijela ishodila rješenje o izvedenom stanju, a objekt je izgradila na zemljištu u vlasništvu RH te je na predmetnoj nekretnini utvrđen obuhvat građevinske čestice. Navedenoj osobi može se prodati zemljište ako je utvrđeno kao obuhvat građevinske čestice“ E sada zamislite da je pojedini čovjek sagradio kuću 100m od mora i dobio rješenje o izvedenom stanju, koliku on može formirati građevinsku česticu? Može je formirati sukladno važećim odlukama prostornog plana tog grada i općine.

Znači smatram da tu nije precizirano, a mislim da bi bilo jako dobro da je precizirano da može formirat, ali minimalno koliko nalaže prostorni plan grada i općine gdje se ta nekretnina gradi.

Uvaženi kolega, imamo tu puno problema, vi ste samo detektirali jedan set iz perspektive jedinica lokalne samouprave, ali činjenica je da država u pravilu ne zna ni s čime raspolaže. Ja sam apsolutno za to da se jedinicama lokalne samouprave tu da veća autonomija jer mislim da će efikasnije koristiti nekretnine koje su u vlasništvu RH, a koje su recimo zapuštene ili dugo nisu korištene. Vi ste ipak, ne samo vi, nego puno kolega ste čelnici lokalne samouprave koji možete puno brže, efikasnije naći korisnike za takve nekretnine. U tom smjeru bi se trebalo kretati, dakle prvo trebamo popisati ono što imamo, a onda ono što želimo s time raditi i tu jedinice lokalne samouprave mogu i trebaju biti partneri. Hvala vama. Odgovor, izvolite gospodin Pranić. Ne, dobro, niste digli.

I evo vezano uz Zakon o upravljanju državnom imovinom mogu reći da sigurno trebamo svi mi imati ovaj zakon jer nije državna imovina samo Vladina i ministrova, nego svih nas i svima nam treba alat da se njom kvalitetno upravlja, činjenica da se do sad nije dobro upravljalo i da se reda mora napravit, s tim su se svi složili do sad. Ono što sigurno svi priželjkujemo da zakon ne bude mrtvo slovo na papiru, nego da bude alat i da se provodi i ono što je još puno važnije, što svi očekujemo da se provodi jednako, da svi imaju jednaku šansu jer iz ovog iskustva do sad, gdje evo kako je ministar rekao uvodno preko 3000 neriješenih predmeta koji su podnijeli zahtjeve i jedinice lokalne samouprave i drugi pravni subjekti, gdje su procesi trajali od 3 do 5 godina nam ukazuje na to da je nekima rješavano brže, nekima sporije, ovisno o tome tko je bio bliže vlasti. Očekujemo da ovaj zakon i modeli postupanja u narednom razdoblju neće bit takovi, nego da će svi imati jednaku šansu i da će jedinice lokalne samouprave, zajedno s ministarstvom, učinit taj jedan iskorak da se ta državna imovina stavi u funkciju razvoja gospodarstva i punjenja proračuna što ste i vi uvodno istakli. Meni je drago da ste predvidjeli da će prihodi u državnom proračunu porasti na negdje milijardu i 400 milijuna kuna i ono što sigurno očekujemo da sudjelujete u onom djelu kad je riječ o sređivanju stanja gruntovnice i katastra. Imali smo lijepe primjere, pa i u Brodsko-posavskoj županiji gdje su pojedine općine sa Državnom geodetskom upravom i županijom sufinancirali sređivanje stanja. Ne znam zašto se s tim stalo pa evo, apeliram na vas da obavite razgovore sa ravnateljem Državne geodetske uprave, resornim ministarstvom i da se pokrene taj postupak ponovo jer je to u interesu i jedinica lokalne samouprave i ministarstva i ukupno države i da se konačno napravi kvalitetan registar imovine kako bi se njom kvalitetnije upravljalo. Javio sam se za pojedinačnu raspravu da ponovno ponovim ono što sam rekao u replici da mi je nepojmljivo da je 873 poslovna prostora netko u Hrvatskoj koristio i nije plaćao zakup ili najam i da je to negdje preko 60 milijuna kuna ukupno utuženo u sudskim procesima. Pa vas pitam da ste vi bili poduzetnik ili obrtnik i da ste imali državni prostor i ne plaćali najam, odnosno zakup, da li ste imali prednost u odnosu na svog kolegu, koji je nažalost zbog tog što je kriza bila i nije bilo posla, na kraju morao zatvorit obrt i odustat od proizvodnje, otpustit radnike. To se ne smije događati, trebaju odgovarati, ne samo oni koji su koristili državni prostor i ne plaćali zakup, nego i oni koji su im to omogućili, a sigurno da je bila sprega, jer vidljivo je, ne bi to toliko moglo dugo trajati da se toliki iznos skupi da nije bilo određene sprege i evo žao mi je što se ne može objaviti taj registar tih koji duguju, ali treba vidjet mogućnost da se stave bar inicijali pa će se znati tko je zaobišao državu, tko je prevario i sebe i susjeda i kolegu obrtnika jer ne fer je da netko mora završiti na Zavodu za zapošljavanje, dok su drugi kupovali automobile i apartmane i slično, a imamo takvih primjera i sigurno to treba istaknuti. Još jednom da razmislite o onom prijedlogu što sam rekao zajedno sa Ministarstvom gospodarstva za područja gdje treba sigurno pomoć i demografsku obnovu i spriječiti iseljavanje, kao što je Slavonija, Baranja, Srijem, Podravina, Lika i drugi nerazvijeni krajevi, da se ti državni lokali, prostori poslovni, jer vjerujem da na natječajima baš neće bit puno zainteresiranih za njih, ako ne bude zainteresiranih u tim pasivnim prostorima, da ih tako uvjetno nazovemo, da se onda nađe nekakva povoljnija varijanta za obrtnike i poduzetnike kako bi potakli zapošljavanje i razvoj u tim područjima, to neka bude jedan od projekata koje će ova Vlada napraviti i bit će sigurno korisno za sve. Također bih istaknuo i problem sa stanovima, kad je riječ o zaštićenim najmoprimcima, znamo koliko je to bura izazvalo i ovdje u sabornici i u javnosti pa jedno od pitanja, postoji li mogućnost da se kroz državne stanove onim zaštićenim najmoprimcima koji ne budu u mogućnosti riješiti svoje stambeno pitanje iznađe mogućnosti iz fonda državnih stanova? Vezano za potpore gospodarstva, svakako da državna imovina može bit važan kotačić u razvoju gospodarstva i zapošljavanja pa evo jedan od kvalitetnih primjera je sigurno industrijska zona u Novoj Gradiški gdje je veliki broj poduzetnika izgradio svoje poslovne pogone, evo prije par dana je potpisan ugovor sa klima opremom za kupnju još jedne čestice i postoji objektivna potreba grada Nova Gradiška zbog širenja zone za dodatnih 60 hektara. Mislim da je zahtjev upućen i molim vas evo da razmislite te da čim prije se omogući i gradu Nova Gradiška, ali naravno i Slavonskom Brodu, Županji i Vinkovcima, gdje god se pojavi potreba gdje ima investitora, gdje ima poduzetnika da se ide u pravcu da se šire poslovne zone. Također vas molim da mi probate odgovoriti, imamo jedan problem u Novoj Gradišci sa zgradom Doma zdravlja, koja je u onoj dosadašnjem postupku nije riješila imovinu, samu zgradu. Časne sestre, sestre milosrdnice su spremne za zamjenu nekretnine, da li postoji mogućnost da se na taj način riješi, a da domu zdravlja ostane zgrada na korištenje i oprema da se nastavi baviti medicinskom djelatnošću, a da se pravog vlasnika odnosno tražitelja po zahtjevu za povrat namiri iz državne imovine nekom drugom području. Mislim da bi to bilo opet u korist i da se spriječi devastacija zdravstvenog sustava u Brodsko-posavskoj županiji i gradu Nova Gradiška i naravno, zanima me stavljanje u funkciju i vojnih objekata, onih koji su neperspektivni za Ministarstvo obrane, jedna od takvih primjera je vojarna u Novog Gradiški i znam da su prikupljene suglasnosti većine državnih tijela, očekuje se ovih dana i potpis ugovora. Pa evo, apeliram da se to čim prije dogodi da grad može ući u renoviranje te zgrade jer je sad postala i opasna po građane koji prolaze kraj zgrade, spada crijep, spada fasada, netko će nastradati i tko će onda odgovarati? I naravno, evo ovaj prijedlog koji je HSS iznio vezano za vaše ovlasti, gospodine ministre, za imovine do 7,5 milijuna kuna, da nakon dva natječaja po procjeni sudskog vještaka, ako se nitko ne javi, sklapate ugovor sa potencijalno zainteresiranim direktnom nagodbom. Zbog vas, da vas zaštitimo mi predlažemo da to objavite javno i transparentno, da idete javnom licitacijom, pogotovo ako imate dozvole jer ne stoji u Zakonu i da li smijete napraviti nagodbu ispod procijenjene cijene sudskog vještaka. Recite, evo nekretnina ide na dražbu, osoba A nudi 100, toko nudi 101? Ako nitko ne ponudi 101, dajte onda napravite nagodbu s onim koji nudi 100.

Kolega Vlaović, ja bi volio da imamo puno gospodarskih zona kao što je Nova Gradiška. Nažalost, nemamo. Nažalost, neke vam gospodarske zone, a to i vi itekako dobro znate u Slavoniji zarastaju u korov, nema niti korisnika uopće, nema interesa uopće, a mi smo uložili jako puno državnog novca, tu govorim prije svega novca poreznih obveznika u infrastrukturno opremanje tih istih gospodarskih zona. Dakle, apsolutno se slažem sa vama i tu apeliram na ministra. Trebamo promovirati i poticati ovakve pozitivne mjere. Dakle, kolega Grgić, gradonačelnik Nove Gradiške itekako dobar posao radi. Dakle, vidjeli smo i u prošlim godinama, tamo se otvaralo više tvornica, otvara se novi, dolazi novi poslovni subjekte. Takve primjere trebamo ohrabrivati i tu RH i Ministarstvo imovine apsolutno trebaju biti podrška, a tamo gdje to baš i tako i ne ide, pokušati minimalizirati troškove sa strane države. Izvolite gospodine Vlaoviću.

Hvala na replici. Zato sam istaknuo da postoji realna potreba jer se progovara sa još nekoliko potencijalnih investitora radi tih još dodatnih 60 hektara u gradu Nova Gradiška i prostornim planom i grada Nove Gradiške i Brodsko-posavske županije predviđeno širenje te zone, a paralelno s tim moram evo spomenuti da se priprema i projekat centra za gospodarenje otpada kraj Nove Gradiške na ... [[Govornik se ne razumije.]] gdje također je predviđena čestica za izgradnju ovog centra na državnom zemljištu. Ta procedura je nažalost dugo trajala zbog donošenja novog plana gospodarenja otpada i sad se tek prilazi izradi studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš da se ne bi gubilo vrijeme da je tek nakon toga, nakon podnošenja zahtjeva za lokacijsku dozvolu ide sa zahtjevom za zemljište.

Uvaženi kolega Vlaović, otvorili ste jednu vrlo važnu temu.

Ono što mene brine i što je u ovom društvu postalo već opća poštapalica da država ne može biti dobar gospodar. Vlasništvo prema državnom vlasništvu se treba odnositi jednako kao i privatnom vlasništvu, a zato je bitna uprava i postavljanje uprave je ključno u cijeloj ovoj priči. Ono što bih ja volio, zato sam rekao danas ministru i da je Zakon mekan, ja bih volio, a njega cijenim kao vrlo poštenog čovjeka, da on može staviti veto kao ministar državne imovine na sve one postupke imenovanja uprava koje ne rade dobro svoj posao. To može reći, e stanite malo, ne može više ovako. Mi nemamo zapravo prave bilance i to je ključ cijele priče. Odgovor, gospodin Vlaović. Kolega Žagar, već sam rekao da je nedopustivo da netko koristi državnu imovinu, a da ne plaća zakup, a pogotovo je nedopustivo da je netko privatizira i da je to netko tko je znao, gledao kroz prst. To je vrijednost koju smo svi zajedno stvarali, koju su svi porezni obveznici kroz uplate zajedno izgradili i komunalnu infrastrukturu i objekte i sve ostalo i kao tako moramo se jednako barem dobrog gospodara ponašati i mi i čelnici jedinica lokalne samouprave i Ministarstva. Do sad vidimo niz primjera da tome nije bilo tako, pa evo i zadnji primjer iz općine Sibinj gdje se sa gospodarskom zonom nezakonito postupalo, pa je završilo sudskim postupkom. A tko trpi? trpi gospodarstvenik, evo gospodin Čepo izgradio objekat, 200 ljudi bi zaposlio, općina ništa ne investira u zonu jer je u sudskom postupku i jednostavno u pat poziciji su i vlasnik i županija i općina i grad, a trpe i ljudi jer se nemaju gdje zaposlit i iseljavaju iz Slavonije. I na kraju u ime predlagatelja, govorit će ministar gospodin Goran Marić, izvolite. Evo odmah s kraja. Gospodine Vlaoviću, poštovani zastupniče, sad smo provjerili, nužno je utvrditi nadzor za proširenje vaše industrijske zone, trebamo imenovati 2 člana i odmah će biti imenovana i vrši se nadzor je li to sukladno propisima i dat ćemo suglasnost, tako da nema problema. Malo me potaknula na ovu sad jednu osvrt jedna konstatacija, čuo sam, ne znam od kuda, da možda u ministarstvu se različito ponašaju zavisno tko je na vlasti u gradovima i općinama. Ako netko ima bilo kakav mogući dokaz da ja kao ministar imam diskriminirajući odnos prema bilo kojem gradonačelniku ili načelniku neka podastre, ja ću odmah odstupiti. I molio bih da se neozbiljnim kvalifikacijama ne igramo jer je o vrlo ozbiljnoj temi riječ. Zato zahvaljujem svima vama koji ste sudjelovali u ovoj, jednoj od najvažnijih tema za RH, koji ste i pridonijeli da zakonski okvir bude što kvalitetniji, a i ono što je malo odskakalo, ali u razumnoj mjeri, uvažavajući prostor u kojem se raspravlja, ja to prihvaćam također kao jednu normalnu komunikaciju. Jadran Crikvenica, ovdje je zastupnik Đujić iznosio povijest Jadrana Crikvenice. Za razliku od vas potvrdit ću dosta toga što ste govorili, samo ne bih dijelio na periode upravljanja i tko je u koje vrijeme upravljao Jadranom. Jadran od '90. do danas ne može se ponositi načinom upravljanja, ni uprave, ni nadzorni odbor, ni skupštine. Što je Ministarstvo državne imovine napravilo? Napravilo je povijesni iskorak u Hrvatskoj, a koji će biti povijesni događaj za grad Crikvenicu da u jednom gradu kao što je Crikvenica sa 15ak tisuća možda ljudi, nisam siguran koliko, dobije kroz privatizaciju osiguranu investiciju najmanje u vrijednosti 400 milijuna kuna, a i više. I da je u proračun od tog portfelja uništavanog sjelo 200 milijuna kuna za koji se ne može pohvaliti niti malo veći hotelski kompleksi od Jadrana i da je natječaj bio toliko javan, transparentan, najavljivan u svim medijima i da je stigla samo jedna ponuda, to pokazuje koliko je dobar posao napravio. Da je cijena bila samo malo viša ne bi nitko dao ponudu, da je cijena bila niže procijenjena, a mi ne procjenjujemo, ministarstvo, nego sudski vještaci, onda bi bilo više ponuđača, a možda bi se postigla i maksimalno ova cijena koja je. Ministarstvo državne imovine i ja radimo po zakonu sve i mi ne možemo, kao što evo kolega Vlaović bi možda i želio, ako se ne javi na prvom natječaju pa na drugi, nego da mi izravno to, nažalost to ne možemo raditi, zakon je drukčiji, što bi tek bilo i ovdje u Saboru, ali i u javnosti kad bi predložili da nakon 2 neuspjela natječaja ministar odlučuje po kojoj cijeni će prodat, pa ja ne bih mogao ni izići odavde iz Sabornice, a kamoli u grad prošetati, to niti želim, nit se tako može raditi, niti smije raditi. Ali čeka nas golem posao, tako da se još malo vratim na Jadran Crikvenicu. Ministarstvo ničim nije sudjelovalo, ne kao ministar ja, nego nitko iz ministarstva nije sudjelovao ničim negativno na stanje Jadran Crikvenicu, naprotiv, kad su se vršili pritisci da ne dođe do prodaje i da se nastavi sa istim načinom koji je funkcionirao u 28 godina, u upravnom vijeću … [[Govornik se ne razumije.]] nisam, predložio sam da prihvatimo tu ponudu jer nisam siguran da bismo imali ikada više takvu ponudu.

2 gradića po 15 000 investicija, milijardu kuna i u proračun uprihodovano 400 milijuna kuna. to suvremena mlada povijest Hrvatske nije zapamtila takav način privatizacije i tako radi ministarstvo i tako će ministarstvo raditi. Da se tako prodavala hotelska, samo hotelska društva ne bi bilo afera kao što je Sunčani Hvar, Haludovo, Liburnija i slični, ni Novi Vinodolski čini mi se, sjećate se i tamo hotela. Ne bi bilo toga. A i dug RH bi bio itekako manji. Čeka nas, rekao sam, golem posao. Vi se čudite, ja se više ničem ne čudim jer sam duboko uronjen u to pa primam jednostavnije, ležernije te informacije svaki dan. Naravno je da se za čuditi kad sam jutros kazao koliko je poslovnih prostora bespravno, koliko od 1325 zahtjeva nije nitko iseljen još, kolega Vlaović u ovom periodu. Ali evo za još malo, u suvlasništvu RH ima 808 poslovnih prostora, 28 godina iz tog suvlasništva nije uprihodovala niti lipe. To je 18 tisuća metara kvadratnih, procijenjena vrijednost je 150 milijuna kuna u suvlasništvu. Ovaj Zakon nam omogućuje da to kapitaliziramo i da uprihodujemo u državni proračun. Sve opet na temelju procjena sudskog vještaka i sve po zakonu. I ne bojim se donijeti takve odluke jer je to zadaća ministra da donosi takve odluke i znam koju ovakve odluke nose odgovornost. Ali, isto tako zamislite nakon 28 godina kad netko želi to sada vlasnička prava zaštititi, a naviklo se da ti vlasničkih prava RH nema 28 godina.

Procjenjuje se negdje oko 50 milijuna kuna. Samo da ovo riješimo u proračunu će biti 200 milijuna kuna više. A proračun Ministarstva državne imovine je 50 milijuna kuna za prošlu godinu bio.

Ne mogu se ne osvrnuti ponovo na, iako je dvojakih mišljenja bilo, netko kaže da bi trebalo veće ovlasti dati, netko ukinuti. Vlast demokracije uspoređivati sa vlašću 3 milenije prije ove mislim da je vrlo neozbiljno i nemaštovite. Kakve su to faraonske ovlasti da sada donesemo odluku da ovo riješimo? Jer to faraonska ovlast? Pa veću ovlast je imao onaj tko je odlučio da se to ovako drži. On je imao ovlast. Zar je ovlast raspisati natječaj?

Kada bi bilo ovako kao što neki predlažu, onda bi Vlada svaki dan, svako zasjedanje imala 70-100 odluka samo vezanih za državnu imovinu. Ali kako to da jedan ravnatelj agencije ima veću ovlast potpisati nego ministar? To je neprirodno u državi, a ima ih koliko god hoćete. Ravnatelji zavoda, direktori, pomoćnici, članovi uprava, veće ovlasti imaju od ministra. Mislim da je malo neozbiljan takav pristup. Tako da nisam ja iznimka među odgovornim osobama ili ministrima kad je riječ o ovlastima, ali nisam ni impresioniran zbog takvih nemaštovitih impresija za javnost jer znam stanje državne imovine i za njeno oživljavanje spreman sam preuzeti odgovornost. Ne bih želio uopće polemizirati tko je bolji u upravljanju imovinom, jedinice lokalne samouprave ili Ministarstvo državne imovine ili RH. Mislim da bi bilo neozbiljno uopće tu temu započimati. Zar nije neodgovorno zaključiti da su sve općine i svi gradovi jednako dobro ili jednako loše organizirani, jednako dobro ili jednako loše upravljaju svojom imovinom. Zar nije neozbiljno zaključiti da su svi gradonačelnici i načelnici jednako obrazovani, jednako stručni, jednako odgovorni, jednako moralni, jednako iskusni, mislim da to nije ozbiljan pristup. Ako išta želim, onda želim ozbiljan Zakon i ozbiljan pristup. Kad govorite da možda bi trebalo sve prebaciti na jedinice lokalne samouprave. Pa mi u središtu samog grada ili općine na prijedlog jednog gradonačelnika da se to daruje, donese se odluka o darovanju, dođe drugi gradonačelnik i poništi odluku i vrati nekretninu. Onda mi raspišemo natječaj, onda se jave ponovo, nemojte raspisivati natječaj za prodaju, ipak nam darujte. Mi opet donesemo odluku o darovanju, ali zatražimo dodatnu dokumentaciju, čekamo godinu dana od kad je Ministarstvo utemeljeno, nema dodatne dokumentacije. Koliko slučajeva je bilo da su vojarne dodijeljene jedinicama lokalne samouprave, ali je nisu priveli svrsi ni nakon 5 godina pa smo je morali vraćati. Dakle, razumijem sve, ali nemojmo neozbiljno zaključivati. Što se tiče legalizacije i bojazni da će Ministarstvo državne imovine nekome darivati zemljište veličine 4, 5 tisuća kvadrata na, tako ste kazali pa moram tako i reagirati, uz more ili negdje, to jednostavno nije točno. Jedinice lokalne samouprave utvrđuju rješenje o izvedenom stanju, određuje se zemljište za nužnu uporabu i Ministarstvo državne imovine angažira procjenitelja, sudskog vještaka sa popisa koji je na javnoj nabavi odabran, izvrši se procjena i po procijenjenoj vrijednosti može kupiti to zemljište za nužnu uporaba. Nemojmo stvarati paniku od nečega gdje nema mjesta.

Zastupnik Dobrović je govorio i doista kad se čita, može se zaključiti i Ministarstvo državne imovine upravlja kampovima, hotelima, planinarskim domovima.

Ja se nadam da ćemo mi urediti, ali s obzirom na nedostatak dokumentacije i pomoć Hrvatskog planinarskog saveza, da ćemo urediti unose i nisu to odnos na komercijalnoj razini, a to i sudskih vještaci također znaju.

Imajući u vidu okolnosti i u trenutnom vremenu u kojem funkcioniramo, djelujemo, ja moram izraziti zadovoljstvo, ambijentom u kojem smo raspravljali u ovom zakonu, zahvaliti svima vama još jedanput što ste sudjelovali, posebice vama, što ste ostali do kraja. Sve amandmane smo primili, svi amandmani će biti razmotreni i ako se neki ne prihvati, biti će doista opravdan razlog sa strane Ministarstva i Vlade. I napomena, jedan za kraj, jedan zakon ne može učiniti čuda, tako ni ovaj zakon, neće učiniti čuda. Ni jedan zakon, pa ni ovaj Zakon o upravljanjem državnom imovinom, nije svemirski brod da može Hrvatsku prebaciti u drugu galaksiju, ne može. Ovisi i učinkovito … [[Govornik se ne razumije.]] zakona ponajprije onima koji ga budu provodili, ali o efikasnosti i drugih zakonskih odredba. I o efikasnosti drugih institucija. Ne možemo utjecati na stanje o zemljišnim knjigama, ali javno izražavam nezadovoljstva stanja o zemljišnim knjigama, od '90. do danas. I rekao sam i maloprije, jedino što možemo biti ponosni na stanje, koje je Austro ugarska ostavila na naslijeđe. I može se to urediti, ali ne bi htio, nikada nisam zalazio u tuže područje, ima ovdje stručnjaka o tog područja, ali jednom, malo, jasnijom odlučnijom akcijom i zakonskom odredbom, vrlo lako se to može urediti, uzimajući u obzir sva iskustva, negativna koja proizlaze iz takvog stanja. … [[Govornik se ne razumije.]] Ministarstva državne imovine, vidite da smo mi i dalje pod utegom bivšeg sustava i teških propusta u proteklom vremenu. Ali, ne govorim to radi opravdanja, nego da znamo složenosti, da znamo potrebu ovakvog zakona, potrebu donošenja ovakvog zakona, jer on izlazi u susret to mogu reći, svima, pa i onima koji su malo kritički više su osvrtali u susret jedinice lokalne i regionalne samouprave, ususret ljudima koji žive uz tu imovinu, na koje se odnosi Ministarstvo državne imovine, u susret realnom životu. I ono što je najvažnije, ovaj zakon ne projektira štete, nego projektira aktivaciju državne imovine, povećanje ekonomske aktivnosti i povećanje prizora u državni proračun, a što bitno utječe na zaposlenost i ono najvažnije, što smo ovdje, nema mi kolege Šipića, on je potaknuo da se ubaci, još ta Ministarstvo državne imovine, raspolagati izravno jedinice lokalne samouprave za stambeno zbrinjavanje i poticanje stanogradnje. Pa smo to i ugradili, pa će to biti i dodatni demografski impuls. Nismo zadovoljni stanjem u Ministarstvom državne imovine sa imovinom, ali prepoznajemo potencijal i imam vjeru, imam nadu, i zadovoljan sam jer vidim koliko taj potencijal može rezultirati. Još kada bismo dodali, ono što mnoge zemlje već dugo koriste, a oni primjenjuju već davno utvrđenu činjenicu, da su sretne one države, u kojima svatko radi posao za koji se školovao. Hvala i vama gospodine ministre. Imati ćete još posla malo, jer imamo 7 replika.

Poštovani ministre sa suradnicima. Kao dugogodišnji čelnik jedinice lokalne samouprave od 2001.-2016. znamo prijavu ustrojstva ovog ministarstva, da je bio fond za privatizaciju, onda prešao u središnju ured za upravljanje državnom imovinom, pa onda u DUUDI i konačno u Ministarstvo državne imovine. Jasno da u tom periodu, imali smo neke zahtjeve koje smo uputili prema nekadašnjem fondu za privatizaciju i svjesni smo da smo čekali po 4 g. i 5 g. nažalost, ali moram i pohvaliti, da ustrojstvom ovog ministarstva, bilo je riješeno, ono što je bilo zahtijevano u roku od 30 dana. Evo, moram pohvaliti na ovaj način i ovaj zakon, jasno da se s jednim zakonom ne može sve riješiti, ali istovremeno, volim da se na zahtjev jedinice lokalne samouprave u što kraćem roku odgovori, da mogu jedinice lokalne samouprave baratati sa državnom imovinom. I ubuduće će ministarstvo reagirati na vrijeme, ali molim isto tako, da svi čelnici jedinice lokalne samouprave isto tako reagiraju na naš dopis. Često dobijemo urgenciju, da molim vas, riješite to nam je hitno i razumijem da je hitno, ali onda se pokaže da smo mi napisali dopis da se dostavi dokumentacija na koju nije odgovoreno. Ima i takvih, tako da je to negdje na sredinom, međutim, orijentacija Ministarstva državne imovine je suradnja sa jedinicama lokalne samouprave. Mi smo ustrojili službu za jedinicu, odnose sa jedinicama lokalne samouprave i nekada je jedna osoba radila, danas više, a ja se nadam do kraja godine da će još više radit jer ćemo prebaciti neke ljude jer prepoznajemo da je to gorući problem.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi gospodine ministre apsolutno pozdravljam činjenicu da ste rekli da ukoliko do bilo kakvih dokaza dođemo da preferirate jedne jedinice lokalne samouprave pred drugima da ste voljni zato snositi odgovornost. Ako to dođe u saznanje mene ili bilo kojih drugih zastupnika ja očekujem da ćete i po tome i postupiti. Slažem se da vas čeka veliki posao, ali se ne slažem sa nečim drugim kad kažete da trebamo donositi paušalnu odluku, odnosno paušalnu ocjenu jedinicama lokalne samouprave. Gledajte, samo preko puta mene u zgradi u Zagrebu u kojoj stanujem vam je pola stanova prazno, dakle svjetla se ne pale nikad. Na moje pitanje zašto je zgrada u centru Zagreba prazna, zato što su to gradski stanovi koji se ne koriste. To je loše, to mora biti u funkciji razvoja grada, razvoja lokalne zajednice. Ja znam da vi kao ministarstvo nemate nadležnosti direktne nad imovinom jedinca lokalne samouprave, ali morate poticati efikasnost u raspolaganju imovine. Hvala lijepa. Zastupniče Hajduković kazali ste da su stanovi gradski i da su prazni. Onda to je pitanje za gradonačelnika ili načelnika, a ne za ministra državne imovine. Stan u vlasništvu grada ima veze sa Ministarstvom državne imovine koliko i vaš osobni stan. Hvala lijepo.

Ustava RH i članka 172. i 204.

Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za vanjsku politiku, Odbor za Hrvate izvan RH. Ovdje je s nama državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova gospođa Zdravka Bušić koja će nas upoznati s ovim ugovorom. Izvolite. Evo ja ću vam ukratko iznijeti što ovaj Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o europskom partnerstvu. Interes RH jest njegovati visoku razinu bilateralnih odnosa s BiH u cilju jačanja njene dugoročne stabilnosti i sigurnosti, posebice kroz potporu euroatlantskim procesima unutar BiH. Kroz potporu euroatlantskim procesima i inicijativama unutar BiH Vlada RH podupire demokratske političke procese pomažući time i političkom osnaživanju Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda u BiH. S obzirom na obostranu iskazanu političku spremnost za suradnjom u izgradnji europskog partnerstva na zajedničkoj sjednici Vlade RH i Vijeća ministara BiH održanog u Sarajevu 7. srpnja 2017. godine potpisan je ugovor između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o europskom partnerstvu. Ugovorom se uspostavlja međunarodnopravni okvir za suradnju dviju država u procesu pristupanja BiH EU. Ugovorom strane potvrđuju svoju odlučnost uspostaviti i razvijati europsko partnerstvo te jačati suradnju u procesu pristupanja BiH EU pri čemu će Vlada RH pružiti odgovarajuću političku i tehničku potporu Vijeću ministara BiH te staviti na raspolaganja svoja specifična znanja stečena iskustvom i ekspertize iz pregovaračkog procesa. Ciljevi suradnje u okviru europskog partnerstva koji se uspostavljaju ovim ugovorom su sljedeći: pružiti pomoć i olakšati pridruživanje BiH EU prijenosom specifičnih znanja i iskustava iz pregovaračkog procesa RH, pomoći u prilagodbi nacionalnog zakonodavstva i institucionalne infrastrukture BiH te podizanja razine stručnosti njezinih službenika u pitanjima značajnim za pristupanje EU, pomoći u procesima kvalitetnog i pravodobnog informiranja javnosti o svim reformama u okviru pristupanja EU te pružiti pomoć institucijama BiH u pogledu upravljanja financijskom pomoći EU. Ugovorom se predviđa da ugovorne stranke radi praćenja provedbe ugovora osnivaju zajedničko povjerenstvo sastavljeno od predstavnika ugovornih stranaka koji će izgraditi programe provedbe suradnje i pobliže utvrditi djelovanje i aktivnosti u područjima navedenim u ugovoru. Sve ove aktivnosti, projekte i suradnja koji će se planirati i provoditi na temelju ovog ugovora bit će usklađeni sa svim ovim ciljevima. Za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva iz Državnog proračuna RH. Ovim zakonom potvrđuje se ugovor između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o europskom partnerstvu, a kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. S obzirom na prirodu postupka potvrđivanje međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom kao i činjenicu da su Nacrt prijedloga o europskom partnerstvu jednoglasno, znači jednoglasno podržali prvo Odbor za zakonodavstvo koje održano 5. prosinca prošle godine, Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora koji je održan 12. prosinca također prošle godine te Odbor za Hrvate izvan RH održan 14. prosinca 2017., predlažemo usvajanje ovog Konačnog prijedloga Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade i Vijeća ministara BiH.

Hvala vam lijepa. Prvu repliku će iznijeti gospodin Sokol.

Vi ste spomenuli demokratske procese i važnost demokratskih procesa. Ja se apsolutno slažem, ali dio demokratskih procesa je poštivanja zakona odluka Ustavnog suda. Mi kao što znamo, imamo odluku Ustavnog suda, koja je izborna pravilo Federacije BIH, u jednom dijelu proglasila neustavnim, u onom dijelu, gdje se odlučilo, da se u kantonima, odnosno, županijama gdje praktički nema Hrvata, biraju hrvatski predstavnici u domu naroda, skupštine Federacije BIH, što je zapravo dovelo do toga, da se u dom naroda, kao predstavnici Hrvata BIH izaberu osobe, koje zapravo nisu predstavnici konstitutivnog naroda.

Svi smo upoznati što se događa, raspisani su izbori, nastojimo sve moguće, zato je potrebno svi ovi procesi da idu naprijed, da sudjelujemo u tome i nadamo se da će opet, bez obzira na ovo što ste rekli i što svi znamo, nadamo se da ćemo ipak nešto uspjeti.

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Poštovana gospođa državna tajnice Bušić, kazali ste da je na zajedničkoj sjednici Vlade, Hrvatske i BIH, prihvaćen ovaj sporazum, jednoglasno i da su svi bili zadovoljni. No, nakon toga, uslijedile su i reakcije, povremeno iz BIH, recimo člana predsjedništva gospodina Izetbegovića, koji je kazao da Hrvatska ne pomaže baš politički BIH na putu prema EU, niti prema privlačenja stranih investicija. I onda je naveo da izjave iz Hrvatske, koje dolaze sa samog državnog vrha, da se u BIH, nalazi 5, 10 tisuća prekrivenih terorista, ustvari samo otežavaju put BIH prema EU, jer tko će primiti takvu državu u EU.

Hvala vam lijepo gospodine Klisoviću, da i vi ste upoznati, naravno, ovakve stvari će se uvijek događati i uvijek će različiti, naravno, upoznata sam sa ovim što je gospodin Izetbegović govorio, ali bez obzira na to, tražimo dijalog i složili bi se sa mnom, da dijalogom moramo doći. Ne možemo samo odgovoriti na isti način istom mjerom. Znači, ja sam uvjerena i znam da hrvatska Vlada RH radi sve što je moguće i što je u njezinom moći da bude što manje ovakvih zapravo iskrica, ili velikih iskri i da sporazum oživi što prije i to je samo u interesu BIH a pogotovo, vi sami znate gospodine Klisoviću, da je to u interesu i hrvatskog naroda, koji je tamo konstitutivni narod.

Ne. Otvaram raspravu, prvi je gospodin Joško Klisović, ispred Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite.

Pozdravljam još jedanput državnu tajnicu Bušić i moram konstatirati na samom početku da će Klub SDP-a podržati ovaj sporazum, te još jedna konstatacija, da je ustvari lijepo vidjeti kada postoji kontinuitet u vanjskoj politici o važnim pitanjima, a svjesni smo svi, da je i pitanje ulaska naših susjeda, uključujući i BIH u EU i u NATO važno političko pitanje i sa sigurnosnog političkog i nacionalnog interesa RH. Svjesni smo da je ovaj cijeli koncept dakle, pružanja pomoći koji je reguliran u stvari ovim sporazumom državama jugoistočne Europe u njihovom putu u EU i onima koji žele u NATO ustvari upravo zamišljen kako bi se proširio jedan prostor prosperiteta, jedan prostor stabilnosti, jedan prostor di se jednake vrijednosti i jednaki pravni sustav EU, pravni aki vrijedi, a što sigurno olakšava i RH onda interakciju sa svojim susjedima. Koncept euroatlantskog partnerstva smo osmislili tijekom Milanovićeve Vlade i mislim da je dobro da se on dosljedno provodi i da je prihvaćen kao jedno pitanje konsenzualno o kojem svi imamo dobro mišljenje, bez obzira tko je na vlasti će ga i dalje provoditi. On je zamišljen na način da bude partnerski. Ja sam više puta sa ove govornice to i spominjao. Nije zamišljeno da Hrvatska sebe predstavi kao lidera jugoistočne Europe, dakle, države koja je ušla u EU i sada eto, će svojom snagom i liderstvom pomoći ostalima da uđu. Zašto nije tako zamišljen? Pa upravo zbog toga što liderstvo u jugoistočnoj Europi, vrlo često bude poistovjećeno, sa pokušajem dominacijom na drugim državama. Jer ako ste lider, onda ste bolji, kvalitetniji od onih drugih i imate snagu nametnuti svoju volju onima koje želite voditi. Dakle, ovaj koncept euroatlantskog partnerstva, naglasak ima na partnerstvu i upravo je ideja bila da se Hrvatska pojavi kao partner državama jugoistočne Europe koje nisu ušle u EU i NATO, a kako bi brže, lakše, učinkovitije, temeljem i našeg iskustva, koje smo bili spremni prenijeti, ispunili sve uvijete za ulazak u EU i NATO. Poanta je prije svega bila, pružiti tehničku i razvojnu pomoć državama na putu prema EU i NATO-u, kako bi ispunili sve uvjete koje su u tom procesu zahtijevanju, a onda naravno u završnoj fazi kroz političko lobiranje u tim organizacijama i osigurati što brži datum ulaska tih država u EU i NATO. BiH je jedna od naših susjeda koja ima takvu ambiciju, nažalost tek na kraju potpisujemo ovaj sporazum, sa svim drugim državama jesmo potpisali upravo zbog složene situacija u donošenju odluka u BiH to je tako dugo trajalo, ali sva naša nastojanja, sva naša dobra volja, sva naša podrška koju eto pružamo BiH naravno da će doći u pitanje ukoliko u samoj BiH ne postoji jasna nedvosmislena i čvrsta predanost europskom putu. A svjesni smo i vrlo često smo svjedoci da se europski projekt u BiH često stavlja u kontekst dnevnopolitičkih borbi između različitih stranaka, a da ne kažem povremeno i političkih stranaka iz različitih konstitutivnih naroda. Prema tome, ono što još uvijek nedostaje BiH je vrlo jasno nedvosmisleno i čvrsto opredjeljenje prema EU koja nema alternativu u nekom drugom putu, prema nekoj drugoj asocijaciji ili grupi država. Ja još moram reći nisam vidio tu razinu predanosti kao što je postojala u Hrvatskoj, Sloveniji ili nekim drugim državama koje su ušle u EU nego postoji jedna sklonost da se i ovaj projekt i sve što je uz njega vezano uključujući i reformske procese koji moraju ići, vrlo često stavi u kontekst dnevno političkih borbi i da je onda uvijek podložan da se i uspori ukoliko ne odgovara svakoj političkoj stranici ili narodu BiH na način kako bi oni to htjeli. Naše je damo tehničku i razvojnu podršku da damo listu koju smo u stanju našim susjedima osigurati, a njihovo je da sa te liste kataloga aktivnosti i mjera koje mi smo u stanju i želimo im ponuditi izaberu i da zajednički onda provodimo takve stvari. Vidjeli smo da je nedavno Europska komisija dobila odnosno procijenila, ocijenila, izanalizirala odgovore na pitanja koja je više od 3242 mislim pitanja koja je postavila BiH, za ta proces BiH je trebalo 14 mjeseci dok je ostalim državama trebalo manje od 6 mjeseci. Tu se također ukazuje na složenost donošenja odluka u BiH i podložnost svake odluke odnosno poteza koji se čini unutarnjem procesu odlučivanja koji može biti uhvaćen onda u dnevnopolitičke razmirice, političke obračune i time de facto usporavati i kočiti cijeli ovaj proces. Mišljenje kluba SDP-a je da Hrvati u BiH svakako trebaju biti avangarda cijelog ovog procesa, biti unutarnji motor europskih integracija BiH jel je u njihovom najboljem interesu da BiH što prije uđe u EU i u NATO jer je to najbrži, najbezbolniji i najbolji način da se njima garantiraju i ne samo garantiraju nego u praksi provedu ona prava koja su zacrtana u bosanskohercegovačkom Ustavu i zakonodavstvu, prije svega pravo na jednakopravnost, pravo na odabir vlastitih zastupnika u tijelima u kojima postoji nacionalna kvota kao što je recimo predsjedništvo BiH. Dakle kroz ulazak u BiH osigurava se reforma političkog i ustavnog sustava, dovodi se u sklad sa modernim vrijednostima EU i time Hrvati dobivaju jedan snažan instrument zaštite svojih prava i realizacije svojih prava u praksi, što im s druge strane jednostavno moraju pokazat u ovom procesu da su politička snaga u BiH koja nedvosmisleno i čvrsto upravo zagovara i u praksi gura europski projekt. To mi se čini izuzetno važnim s čime ne isključujem naravno da i druga dva konstitutivna naroda imaju želju i ambiciju da se BiH što prije priključi EU. Što se tiče gospodina Izetbegovića i pitanja koja sam i sam bio postavio, naravno da mi nije drago čuti takve reakcije iz BiH na dobru namjeru koju Hrvatska tradicionalno pokazuje prema BiH i njenom putu prema EU i NATO-u, ali moramo ipak biti i mi sami oprezniji u Hrvatskoj kada dajemo izjave o BiH. Ja mogu vjerovati da nije ugodno čuti u BiH da se tamo krije 10.000 terorista prikrivenih koji su spremni u svakom trenutku početi djelovati. Ako takvi podaci i postoje onda to nisu podaci koji se iznose u javni prostor osim ako ne želite pripremiti svoje građane i svoja državna tijela za mobilizaciju kako bi se takva aktivnost suzbila. Ja nisam vidio nikakvu mobilizaciju po tom pitanju u RH, prema tome mislim da su takve izjave ishitrene i štetne za bilateralne odnose između Hrvatske i BiH i da bi se trebalo suzdržavat od njihovog iznošenja u javni prostor. Ako postoje bilo kakve sigurnosne indikacije da se na teritoriju BiH obučavaju ili skupljaju mogući teroristi onda su to stvari za obavještajnu zajednicu i neka druga državna tijela koja sukladno svojim pravilima struke obavljaju posao i osiguravaju sigurnosti i RH. Naravno da tu imamo i partnere u NATO-u i u EU i svima je nama stalo do sigurnosti Europe pa i BiH, Hrvatskoj posebno. Isticanje ovakvih stvari u javnom prostoru iza čega nakon toga je šutnja, bez ikakvog odgovora bosanskohercegovačkom članu predsjedništva, mislim da ne doprinosi razvoju bilateralnih odnosa i da nije državnički niti mudro. Prema tome, s naše strane više opreza u iznošenju izjava, a sa bosanskohercegovačke također više razumijevanja za dobru volju Hrvatske da pomogne BiH na putu prema EU. Taj put je podijeljen u dva dijela, jedan dio je tehnički dio dakle moraju se svi uvjeti za članstvo ispuniti i tu Hrvatska može puno pomoći i zato to je smisao ovog sporazuma koji ste nam danas predstavili, drugi dio je politička podrška gdje naravno moramo biti ponešto i oprezniji da ne bi ispalo da se naša podrška i zagovaranje BiH razumije u BiH kao određeno tutorstvo ili kao želja Hrvatske da definira nacionale prioritete BiH. Dakle nije Hrvatska tu da kaže da je u najboljem interesu BiH ulazak u EU i NATO to je na BiH, a Hrvatska može samo konstatirati taj nacionalni interes BiH i kao susjedna i prijateljska država u partnerstvu sa BIH pomoći, koliko može pomoći, zagovarajući za političkim instancama što prije ulazak BIH u EU i NATO. Pošto ovaj dio, ovaj sporazum ima i onaj atlantski dio, euroatlantski sporazum o euroatlantskom partnerstvu, moram još jedanput podsjetiti, da ni tu konsenzus ne postoji čvrst u BIH, jer da postoji, onda bi se zadnji uvjet za ulazak u MAP realizirao, a to je dakle, da se vojna imovina sve nekretnine koje su određene kao takve uknjiži kao vlasništvo država BIH. To se još nije desilo, čime se očigledno i evidentno potvrđuje da ne postoji ona razina predanosti za ulazak u NATO, koja je postojala recimo u Hrvatskoj i drugim državama koje su već članice NATO-a, a na čemu naravno i građani i političke stranke u BIH moraju poraditi. Jer ovako šalju dvosmislene signale u međunarodnu zajednicu, pa i prema nama kao susjedu, da im je stalo do ulaska u NATO, ali eto, nisu u stanju knjižiti 69 nekretnina nekad ne znam koliko ih danas nije još uknjiženo u zemljišne knjige kao imovina BIH. To je jedan administrativni posao koji ne bi smio trajati godinama ako postoji politička volja za ulazak u NATO. Svi ti elementi koje sam spomenuo, ustvari su problematični o tome što ne ukazuju na nepostojanje dovoljne predanosti i zajedničke vizije u BIH o njenom euroatlantskom putu. Jer jedno su riječi, drugo su dijela. Ako dijela ne prati riječi, onda se javlja sumnja i to je ono što imamo trenutno u BIH i Hrvatska kao susjedna država, mislim da bi trebala u svojim bilateralnim kontaktima uvijek upozoravati na tu činjenicu, da svi potezi koji se tumače u europskom ili euroatlantskom kontekstu, moraju biti jasni i nedvosmisleni i moraju potvrđivati predanost političkog vodstva BIH, političkih parlamentarnih stranaka BIH, njenom putu u EU i NATO. Jer bez toga, teško će biti ući u te dvije organizacije, posebice što je završni dio procesa, politički dio procesa i ako se ne osjeti stvarna želja i predanost ulasku u ove dvije organizacije, onda se to nikada neće ni desiti. Prema tome, i naš je zadatak to objasniti bosansko hercegovačkom političkom vodstvu, da samo uz jasnu angažiranost i predanost Europskom projektu i ulasku u NATO oni će tamo i završiti. Svako ostalo vrludanje, samo će produžiti taj put i onda stvarno nitko ne može garantirati kada i u kojem trenutku će BIH ući u EU i NATO. Izvolite. Gospodine dopredsjedniče Hrvatskog sabora, državna tajnice, zastupnice i zastupnici. Kako je kazano, ugovor koji danas potvrđujemo konačnim prijedlogom zakona, ugovor o europskom partnerstvu između Vlade RH i Vijeća ministara BIH potpisan u Sarajevu 7. srpnja 2017. g. na zajedničkoj sjednici Vlade RH i vijeća ministara BIH. Bila je to druga sjednica, nakon one prve zajedničke sjednice Vlade RH i Vijeća ministara BIH koja je održana u lipnju 2010. g. u Splitu. Simbolično da je došlo do ove sjednice u Sarajevu 2017. u srpnju, nakon rezolucije europskog parlamenta o BIH gdje je naglasak stavljen na 2 ključna načela, kada su potrebne ustavne reforme BIH to je načelo federalizma u ustavno pravno ustrojstvu BIH i načelo legitimnog predstavljanja u političkom životu BIH. Upravo ova rezolucija je na određeni način indikator svijesti odnosno, odgovornijeg, zrelijeg odnosa politika RH prema BIH nakon godina lutanja od 2000. pa simbolično možda i do 2015. g. Naravno da je ova rezolucija, koja spominje rezoluciji u BIH europskog parlamenta, dio zalaganja naših zastupnika u Europskom parlamentu. Isto tako treba naglasiti da je i u programu Vlade RH, za mandatno razdoblje 2016.-2020. u temeljnim polazništvima odjeljka europska Hrvatska i vanjska politika, naglašeno kako je europska budućnost BIH ključni vanjsko politički cilj RH. I da će RH u okviru te ambicije nastojati skrbiti o hrvatskom narodu u BIH, a kada je u pitanju jugoistok Europe, dakle, dalje, europske integracije zemalja jugoistočne Europe, odnosno, transatlantske integracije, da će RH biti zagovornik i promotor politike EU na jugoistoku Europe. Ono što je nakon svega što je kazano tehničkim elementima, konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju o europskom partnerstvu između RH i BIH po meni treba preciznije govoriti o BIH jer se tamo ništa neće promijeniti lijepim ili ružnim riječima, već će se promijeniti izravnim, stvarnim utjecajem i angažmanom, koga tamo, nakon godina angažmana međunarodne zajednice, koje su provodile SAD i nakon određenog gubitka interesa SAD za sudbinu BIH tamo ulaze temeljem realnog geopolitičkog položaja BiH druge utjecajne sile u svijetu, odnosno druge silnice, to su prije svega Rusija, zatim Turska, ali Islandske zemlje, prije svega Iran i Saudijska Arabija. Dakle EU, odnosno RH zbog svog geopolitičkog položaja pozvana je da izravnije zagovara Europsku budućnost BiH i da potiče svojim uticajem koga ima u Europskim institucijama potrebu takvog jednoga angažmana. BiH slijedom svoga položaja, geopolitičkog položaja, slijedom svoje povijesti, nedvojbeno pripada europskoj civilizaciji. A to ne znači da će ona u budućnosti pripadati europskoj civilizaciji, to dakle ovisi od izravnog angažmana EU. Ovdje je spomenuto kako se politika EU kroz ova načela federalizma, odnosno legitimnog predstavljanja ne realizira u političkom životu BiH, ne realizira se zato što postoje interesi koji se suprotstavljaju u provedbi rezolucije Europskog parlamenta, uostalom ona nije ni mogla doći na dnevni red Parlamentarne skupštine BiH. Tko su protivnici Europske politike prema BiH? Protivnici su dakle nositelji dominacije u političkom životu BiH. za ovih 15-ak godina kada RH zbog svojih europskih ambicija na određen način okrenula leđa prema BiH, tamo su se razvili procesi koji su doveli do sadašnje pozicije da realno danas BiH predstavlja konfederalni savez dvije države, dakle Republike Srpske i federacije Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj i u federaciji BiH postoje dvije vlade koje upravljaju s ova dva entiteta, većinska vlada u Banja luci i većinska vlada u Sarajevu sa bošnjačkom većinom. Dakle godinama se diskreditirala ambicija hrvatskog naroda u BiH da bude ravnopravan sa Bošnjacima i Srbima na načelu da tobože bi to značilo raspad BiH, da bi to značilo dominaciju Hrvata nad Srbima, Bošnjacima, pa zar nije dominacija ono što imamo danas u Republici Srpskoj gdje Srbi dominiraju nad Bošnjacima i Hrvatima ili federacija BiH gdje Bošnjaci dominiraju nad Hrvatima i Srbima i zašto to Hrvati na određenom prostoru BiH, dakle kroz svoju federalnu jedinicu ne bi na isti način dominirali sa Bošnjacima i Srbima? Pa valjda bi to doprinijelo jednom realnijem sagledavanju prirode BiH i potrebe suradnje naroda u BiH. BiH su bila tri oprečna svijeta koja su funkcionirala pod uticajem i koordinacijom sila koje su upravljale prostorom BiH nekada Osmanlijskom upravom, kasnije Austrougarskom, dvije Jugoslavenske uprave, danas BiH upravlja jedna nedefinirana struktura međunarodne zajednice još uvijek pod vodstvom SAD-a, preko ureda Visokog predstavnika, ali to više i nije ni uticaj te međunarodne zajednice jer su uticaji realizirani kako sam kazao kroz jedan proces razvoja dvije samostalne državne strukture koje su zasada u konfederalnom odnosu. Što će biti sutra to je pitanje svih pitanja na koje treba tražiti odgovore i od strane RH, ali i od strane EU. Kako je kazano, neovisno o svim ovim silnicama, postoji potreba i da se na nekakav deklarativan način ne dovodi u pitanje dakle ambicija BiH da kroz proces integracija i proces ispunjavanja uvjeta načelno bude i za pristupanje EU, ali se to treba provjeravati u praksi. Kad je u pitanju ugovor o europskom partnerstvu, kako je kazano, 14. prosinca 2017. godine temeljem nadležnosti koje su propisane Ustavom BiH, člankom 5. stavak 3. zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH je dao suglasnost da se provede ratifikacija ugovora o europskom partnerstvu između BiH i RH. To je isto tako uradio 22. prosinca 2017. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i kasnije je dakle ovaj ugovor temeljem nadležnosti propisanim Ustavom BiH ratificiralo predsjedništvo BiH 17. siječnja 2018. godine. Ali ono što je po meni važno i na što ću se vratiti, život iziskuje potrebe suradnje Bih i RH, neovisno od svih problema i nerazumijevanja koje postoje između naroda u BiH i svih problema i spornih detalja koji postoje u odnosima BiH onakva kakva ona stvarno jeste i RH. Pa je na ovoj zajedničkoj sjednici Vlade potpisano i još nekoliko sporazuma, ugovora, memoranduma i protokola, što iziskuje dakle suvremeni život u odnosima između RH i BiH. Pred Bosnom i Hercegovinom su dani neizvjesnosti, izbori su u listopadu, Bošnjačke stranke su se suprotstavile do roka koji je bio propisan za raspisivanje izbora da se urade izmjene izbornog zakona temeljem presude Ustavnog suda BiH od 1. prosinca 2016. u predmetu Ljubić. Suprotstavljaju se iz razloga što bi na taj način ostale bez mehanizma uticaja na izbor zastupnika u Dom naroda federalnog Parlamenta, odnosno kasnije posredno i na Dom naroda parlamentarne skupštine BiH. Kada bošnjačke stranke ostanu bez toga utjecaja ako bi se realizirala odluka Ustavnog suda, onda bi legitimni predstavnici hrvatskog naroda na određeni način povratili dio mehanizama ravnopravnosti kakvi su imali Hrvati u BiH-u po Daytonskom sporazumu. U ovom razdoblju kada se Hrvatska silom svojih interesa i prilika okrenula od BiH-a, na Ustav BiH-a nametnuto je preko stotinu amandmana koji su doveli u pitanje mehanizme ravnopravnosti koji su bili propisani Daytonskim mirovnim sporazumom u BiH-u, preko nadležnost sa Republike Srpske preneseno je na BiH-a, sve su to uradili visoki predstavnici koji su na taj način preferirali precizno da kažem, bošnjačku stranu u BiH-a. Priroda je BiH-a kako sam maloprije kazao da su nju držali na okupu ova tri naroda, tri oprečna svijeta, da su držale strane sile. I dandanas te strane sile se stavljaju kao se to i događalo ranije u povijesti, na jednu od strana u BiH-a. To ne doprinosi suradnji, to ne doprinosi stabilnosti, stabilnosti BiH-a, to izaziva niz nesigurnost pa ovaj angažman, dakle Turske u BiH-a, islandskih zemalja i nejasan ishod migrantske krize koja se razvija u BiH-a i o čemu treba govoriti, naravno slažem se sa kolegom Klisovićem, s preciznim podacima, ne unoseći još više nemira u složene odnose BiH-a i RH ali isto tako od tih preciznih podataka ne treba bježati kada o njima govore relevantne organizacije. Neovisno od svega spomenutoga, cijenim da RH svojim angažmanom u okviru angažmana Vlade RH u zadnje 2 godine je napravila značajne pozitivne iskorake. Preciznije se govori o BiH-u, postoji sve više jedan zreliji odnos čitavog političkog spektra u Hrvatskom saboru prema BiH-a koji se manifestirao i na nedavno zajedničkoj sjednici Odbora za Hrvate izvan RH i Odbora za vanjsku politiku. Dobro je da se usuglašavamo oko politike RH prema BiH-a, a ovim konačnim prijedlogom Zakona o potvrđivanju ugovora o europskom partnerstvu između Vlade RH i Vijeću ministara, RH daje svoj doprinos europskoj budućnosti BiH-a i vjerujem da u tom nastojanju RH treba pozivati i druge zemlje članice EU-a, europske institucije i na taj način će se na prostoru BiH-a na jedan za nekoga možda izazovan način, po meni na prirodan način jer su interes i svjetskih sila i interesi različitih civilizacija legitimni, tek onda biti u prigodi da se pomogne BiH-u na jedan realni i odgovorniji način. Sad prelazimo na pojedinačne raspravu, prvu pojedinačnu raspravu ima gospodin Miro Kovač, izvolite. Drago mi je da danas raspravljamo o ovoj vrlo važnoj temi, temi od strateškog značaja za RH. Ja čestitam Vladi RH na tome da smo potpisali sa BiH, konkretnom sa Vijećem ministara ovakav jedan sporazum, meni je drago da sam imao čast prije više od 2 godine, to je bilo krajem siječnja 2016. godine, 7. dan nakon što je Vlada prethodna ovdje izglasana da sam taj prijedlog iznio svome kolegi tadašnjem u Vijeću ministara BiH-a i kao predsjedatelju Vijećem ministara gospodinu Terziću isto kao i ideju o održavanju zajedničke sjednice dviju Vlada i sve te dvije stvari smo vidimo sad, uspjeli realizirati, nismo uspjeli prije jer je sjećamo se prije 2 godine skoro ovdje Vlada gospodina Oreškovića izgubila povjerenje Hrvatskog sabora. Znači angažman koji je spomenuo gospodin Raguž prema BiH-a je vrlo pozitivan, radimo iskorak, isto tako smo i tada prije 2 godine lansirali ideju o otvaranju dvaju konzulata u BiH-u, u Vitezu i u Livnu i to danas ostvarujemo i na tome čestitamo Vladi RH i gospođa predsjednica je neki dan otvorila konzulat RH u Vitezu. Ima tu još prostora za jačanje suradnje, imamo i mogućnosti jačanja suradnje sa Federacijom, kad pogledamo ono što nudi i Daytonski mirovni sporazum, imamo mogućnost i izgradnje partnerstva sa kantonima, sa županijama, sa općinama u BiH-u i to možemo činiti, i uvjeren sam da ćemo na tom planu nastaviti intenzivirati suradnju. Europski put BiH-a je ubrzan i stoga što je prije 2 godine na čelu Predsjedništva bio 8 mjeseci gospodin Čović, tada je i sa našim poticajima, znači RH ali i naših zastupnika u Europskom parlamentu odrađen jedan dio motivacijskog posla i predan je zahtjev za članstvo BiH-a u EU-u, vidimo da je u međuvremenu predan i upitnik Europskoj komisiji, ispunjen je upitnik, sad su dobili opet kolege i BiH-u dodatna pitanja da neke stvari razjasne, ali taj europski put BiH-a je pokrenut i da budemo sada vrlo konkretni, komu on najviše koristi u BiH-u i tko je za njega najviše zainteresiran, upravo jedan od triju i najmanju od triju ustavotvornih naroda. To su Hrvati jer se u njemu mogu jako dobro prepoznati jer za Hrvate u BiH-a, baš smo neki konceptirali na tematskoj sjednici Odbora za Hrvate izvan RH da su vrlo jasno europski put i ustavotvornost Hrvata, ravnopravnost Hrvata strane iste medalje. Europski put znači vrlo jasno u današnjim vremenima, poštivanje načela vladavine prava. Vladavina prava znači da se mora poštivati u konkretnom slučaju izbornoga zakona u BiH presuda, odluka Ustavnoga suda o tome da svaki od triju naroda bira svoje predstavnike u tijela predstavnička i u predsjedništvo BiH. Stoga je pozitivno da RH aktivno radi na ovome europskom putu BiH, naravno da je na vlastima u samoj BiH da radi na potrebnim promjenama društva, da se usvoje europski standardi da se ovako malo pojednostavljeno izrazim, ali na nama je u RH da dajemo maksimalnu potporu. Vremena su se promijenila u EU, nema više entuzijazma za proširenjem. Čuli ste i gospodina predsjednika Macrona koji je govorio čini mi se danas ili jučer o tome kako ne treba previše govoriti o proširenju, kako treba staviti naglasak na reforme, na transformacije društava zemalja na tzv. Zapadnom Balkanu, Hrvatska spada među rijetke zemlje u EU i tu postoji konsenzus s kolegama iz oporbe, znači tu je jedno od rekao bih triju velikih područja gdje … postigao konsenzus, znači to je Domovinski rat, to je pitanje ulaska Hrvatske u EU prije pet godina, ali taj put je pokrenut 2005. godine sa otvaranjem pregovora i sada politika proširenja u EU i konkretno podrška BiH. Znači klima se promijenila u samoj EU i teško je pridobiti političare u većim zemljama članicama EU, mislim tu posebno na one u starim zemljama članicama u zemljama koje su državama koje su utemeljile samu Europsku zajednicu. Teško je poentirati na političkoj sceni sa politikom proširenja, teško je na tome govoriti na stranačkim skupovima, teško je otići u neku tvornicu u Njemačku, Francusku, Nizozemsku u Belgiji i govoriti radnicima o tome da treba raditi na politici proširenja EU, iako te države članice najviše profitiraju od proširenja jer upravo tamo odlaze ljudi posebno mlađi ljudi iz novijih zemalja članica EU pa tako i same Hrvatske. Znači taj fenomen iseljavanja nas ovdje u Hrvatskoj boli, ali ako malo putujete srednjom i istočnom Europom onda ćemo konstatirati da je taj fenomen i tamo prisutan. Znači još jedanput želim Vladi RH na angažmanu prema BiH čestitati. RH je ovdje u Saboru, ponovit ću, postigla konsenzus, želi da cijela BiH napreduje i mi podržavamo cijelu BiH, a naravno da se borimo i to je naša obveza prema sporazumu iz Daytona, mi promičemo obvezu Hrvatske da se poštuje i provodi Ustav BiH, time i odluka Ustavnoga suda o tome da svaki od triju naroda bira svoje predstavnike, znači posebno se brinemo, skrbima o Hrvatima u BiH i drago mi je da ćemo nastaviti i u okviru Hrvatskoga sabora i u okviru nekoliko odbora, pa i u okviru Odbora za vanjsku politiku sa kolegama iz Odbora za Hrvate izvan RH raditi na tome da vrlo skoro ovdje u Hrvatskome saboru dobijemo jednu snažnu podršku bilo to u obliku jedne rezolucije ili deklaracije za BiH, za njen razvoj i za prava Hrvata u BiH. Gospodine predsjedatelju hvala vam lijepa. Ali nećemo se još pozdraviti jer imate četiri replike. Prvu repliku ima gospodin Ivica MIšić. Hvala potpredsjedniče. Kolega KOvač, spomenuli ste u vašem izlaganju konzulat u srednjoj Bosni u Vitezu jel, to mi je drago. Drago mi je to čuti da se mi približavamo što više Hrvatima posebno u centralnoj Bosni. Tako isto vidim da je došlo neko novo vrijeme pa i političko rekao bih, pa i ovdje u Saboru rekao bi da je došlo novo vrijeme. Naravno trebamo se potruditi još da naše narode koji su na području Banja Luke, Bosanske Posavine koji znamo da su protjerani, koji znamo da nisu u ovih 25 godina ništa učinjeno za njih, koji znamo da su još porušeni čak i spaljeni, koji je politika pa ja bi mogao reći istinu i otvoreni i do danas nije podržavala taj dio povratka i izgradnje tih kuća i pomoći tim ljudima. Ja se nadam da je ovo novo vrijeme, da će ova Vlada, da će i ovaj naš sabor prihvatiti tu činjenicu i da jednom konačno krenemo u rješavanje tih problema koji su najgori problemi koji postoje.

Upravo što ste rekli kolega MIšiću, znači tu se slažemo, Hrvatska je sve aktivnija kada je riječ o BiH. hrvatska mora onaj angažman pokazati prema BiH koji su Hrvati u BiH pokazali kada je riječ o samoj RH kada je trebalo braniti opstojnost RH i ova Vlada to sada čini, ne samo ova Vlada. Ponoviti ću još jedan put, naš je zajednički zaključak tu postoji na svu sreću, u Hrvatskome saboru danas konsenzus i sa strankama koje su danas u oporbi, naravno da nikako nećemo zaboraviti ni Hrvate u entitetu Republike Srpske.

Hvala lijepo. Kolega Kovač, govorili ste o proširenju EU. Ja mislim da proširenje EU mora biti prioritet RH, ne samo kad govorimo o perspektivi BIH, naravno i istakli ste zašto je to jedan od prioriteta RH, ali kada govorimo i o Crnoj Gori, Srbiji, Albaniji, Makedoniji, dakle svim zemljama tzv. zapadnog Balkana, dakle koje još nisu u EU. One moraju imati jasnu europsku perspektivu. Zato što se bojim drugačijeg scenarija odnosno koja je alternativa europskoj perspektivi. Mislim da RH tu mora biti glasnija i aktivnija budući da smo mi članica EU i trebamo i moramo biti motor proširenja EU u ovim prostorima, a ovoj ugovor je jedan od načina na koji to možemo facilitirati odnosno pomoći našim susjedima kako bi EU se proširila na cijelu regiju odnosno kako bi EU, kako bi sve države postale članice EU što je dugoročni garant stabilnosti i razvitka u ovoj regiji.

Prije 7 godina je gospodin Orban rekao da na jugoistoku Europe ne smije ostati crna rupa, ne smije ostati crna mrlja misleći na zemlje zapadnog Balkana tzv. i ja se tu s njim apsolutno slažem. Ponoviti ću, najposao kao takav mora odraditi vlade tih zemalja, mi ćemo pomagati, oni moraju odraditi posao i ne samo uvjeriti nas, moraju uvjeriti posebno zemlje članice iz tzv. stare zapadne Europe jer one su najkritičnije kao i naši parlamentarci kolege u tim zemljama oni su naime najkritičniji pa onda neki ljudi iz ministarstava nas mole za pomoć da uvjerimo kolege parlamentarce u tim zemljama članicama da treba recimo otvoriti pregovore sa Albanijom i Makedonijom. Gospodin Joško Klisović. Poštovani gospodine Kovač, spomenuli ste da je održana sjednica zajednička u Sarajevu Hrvatske i bosansko-hercegovačke vlade. Takve sjednice obično su, vrlo često su prezentirane kao dobar PR vlada i zato ih oni organiziraju. S njih dođu i jako lijepe rečenice pohvale jedne vlade drugoj itd. Ono što mene zanima, da li u ovom konkretnom slučaju dogovoreno između RH i vijeća ministara BIH bilo kakva konkretna aktivnost kojom bi hrvatska Vlada u praksi podupirala put BIH prema EU ili se sve i dalje zadržalo na praznim floskulama, praznim rečenicama o velikoj podršci.

Ona može tome dugo govoriti, može vam iz hrvatske Vlade netko poslati sve ono što je tamo dogovoreno i potpisano. Potpisano je 5 dokumenata, ali ja ću sad govoriti iz perspektive i zastupnika u Hrvatskome saboru i ... [[Govornik se ne razumije.]] slijedeću stvar reći, da je u politici važan svakodnevni rad, ali simbolika treba imati redovne zajedničke sjednice vlada, mislim tu na zemlju u susjedstvu, kad malo pogledate u zapadnoj Europi to je normalna stvar. Njemačka vlada, talijanska vlada, Njemačka- Francuska, Francuska-Španjolska, Francuska-Njemačka, Njemačka-Kina, Njemačka-SAD, Njemačka-Izrael itd. Prema tome, važna je i simbolika, ali naravno važan je svakodnevni mukotrpni rad, a što se tiče BIH, vjerujte mi ja sam to malo pročitao, ima puno zajedničkih dobrih aktivnosti. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Kovač, vi ste govorili kako je Europa zasićena sa proširenjem EU. Između ostaloga zato što više se ne želi baviti problemima tih zemalja jer to naprosto otežava i ovu poziciju. Međutim, RH treba biti zainteresirana za provoditi svoje strateške interese koji uključuju da i BIH uđe u Europu, ali pretpostavka za to je da i Europi i BIH ponudimo rješenje odnosno put rješavanja, a to je zagovarati federalizam, federaciju kao način rješavanja i ako hoćete, konstituiranja većine europskih država pa čak i starih država, a tu je i da to počinjemo prezentirati kao europsku vrijednost i nametati onda i Europi i BIH kako bi zaštititi odnosno ostvarili ravnopravnost, konstitutivnost i Hrvata kao konstitutivnog naroda u BIH.

To je jasno kao dan. Prema tome, pitanje s Kosovom mora biti riješeno, prije toga neće biti moguće članstvo u EU. To je jasno kao dan. Što se tiče same BIH, Hrvati tamo su ti koji su svojim legitimnim predstavnicima imaju mogućnost predložiti kako restrukturirati BiH, legitimno Hrvati u BiH svojim predstavnicima predlažu u BiH kako zemlju efikasnije uredit i svako rješenje koje Hrvati budu tamo predložili, koje najviše odgovara Hrvatima u BiH ili to bivši … [[Govornik se ne razumije.]] ili nešto drugo, to prepuštamo njima, mi ćemo Hrvatsku prihvatit [[Upadica Radin: Vrijeme.]] Naravno, mora bit dogovor sa druga dva naroda.

Pa evo dosta toga je rečeno, ali ja bih se ovdje vratio zapravo na samu genezu sadašnjeg uređenja BiH onako kako ona danas funkcionira, mislim da ako to ne raspravimo ne možemo zapravo govoriti niti o europskom putu BiH, niti o sadašnjem trenutku u kojem ona je. Dakle BiH u današnjem obliku je stvorena za dva sporazuma, to se često zaboravlja, znači to je Washingtonski sporazum kojem je stvorena federacija BiH, Hrvatsko-Bošnjačka i Dejtonski sporazum kojim je zapravo stvoren okvir kompletne BiH. Ono što ej tu bitno je da je taj sustav zamišljen već tada na način da su entiteti, znači Republika Srpska i Federacija zamišljeni kao oni nositelji većine nadležnosti, većine sredstava, većine resursa itd. a onda unutar Federacije BiH također kantoni, odnosno županije koje imaju vrlo velike nadležnosti o kojima se vrlo rijetko također govori. Ono što također još jedna stvar koju bih htio spomenut, koja do sada nije spomenuta, da je postojala mogućnost tzv. posebnih odnosa između RH i Federacije BiH na način koji je zapravo pokazivao taj posebni interes Hrvatske u BiH, bez jer naravno da Hrvatska ne može niti sigurnosno, niti u gospodarskom smislu funkcionirati ako BiH nije stabilna. Znači taj sustav tada je imao mehanizme zaštite jednakopravnost sva tri naroda, mada su imali tu asimetričnu varijantu znači gdje imamo 2 entiteta, 3 konstitutivna naroda, u Federaciji BiH postojali su mehanizmi, Ustavni mehanizmi da se zaštiti ta kolektivna prava Hrvata kao naroda, konstitutivnog naroda u Federaciji BiH. ono što se dogodilo je, kao što je već kolega Raguž spomenuo, da su kasnije amandmani na Ustave, od strane visokih predstavnika tu ravnopravnost zapravo dokinuli. I tu su bili ključni Petrićevi tzv. amandmani i ovdje bih samo nekoliko pojedinosti naveo što se tada zapravo dogodilo i na koji način je dokinuta ravnopravnost hrvatskog naroda. Znači prvo od Doma naroda, Parlamenta Federacije koje je ključni mehanizam, odnosno instrument zaštite prava Hrvata u Federaciji BiH, broj hrvatskih predstavnika smanjen je sa 30 na 17, uvedeni su dodatni srpski predstavnici i predstavnici ostali, tako da sada umjesto da imamo 30 Hrvata, 30 Bošnjaka i proporcionalan broj ostalih imamo 17 Hrvata, 17 Srba, 17 Bošnjaka i 7 ostalih. Druga stvar koja se dogodila je što su ti Petrićevi amandmani stvorili mogućnost da ovakav izborni zakon koje je onda Ustavni sud djelomice dokinuo, kada je propisano da svaki kanton u kojem jedan konstitutivni narod ima u zakonodavnom tijelu tog kantona svog predstavnika, automatski daje jednog predstavnika tog naroda u Dom naroda Parlamenta Federacija BiH.

Da bi sada još to dodatno iskoristilo, nažalost, 2010. kad je formirana tzv. platformaška vlast, kad je utvrđeno da je 15 trećina od 17 što je omogućila zapravo da se Hrvate preglasa i da se legitimne predstavnike Hrvata izbaci iz vlasti Federacije BiH. Također bih napomenuo da je tada ukinuti mehanizam zaštite nacionalnog interesa, vitalnog nacionalnog interesa u Vladi Federacije BiH kad je, znači odredba koja je određivala da se odluke koje su od vitalnog nacionalnog interesa donose koncensusom, ta odredba je praktički maknuta, a ona je isto tako bila izuzetno bitna za Hrvate jer je nju moglo potegnuti ajmo reći, odnosno pozvati se na nju jedna trećina članova Vlade, a tada je u Ustavu bilo propisano da jedna trećina, da je najmanje jedna trećina ministara u Vladi su Hrvati. Dok je tim Petrićevim amandmanima određeno da je samo 5 od 16 ministara u Vladi su Hrvati, na taj način je opet omogućeno Hrvatima da ih se preglasava. Znači tu je potrebno biti jako precizan, ima još nekih odredaba, ali ne bih sad ulazio u detalje. Znači to je taj mehanizam koji se dogodio u vremenu kada su dijelovi međunarodne zajednice imali neke svoje druge interese u BiH i kada se nažalost Hrvatska nije dovoljno, kao što je već rečeno, bavila problemima interesima Hrvata u BiH. Današnje stanje je rezultat toga, znači današnje stanje gdje BiH zapravo na prekretnici je rezultat cijele ove geneze koja se dogodila, da se od jedne situacije koja je dobro dogovorena, znači kad je Hrvatska potpisivala u dobroj mjeri te međunarodne ugovore koji su bili temeljem Ustava BiH i Federacije, kasnijim intervencijama izvana su oni, zapravo ti mehanizmi ravnopravnosti dokinuti, sada smo tu gdje jesmo. Kao što je rečeno, znači bošnjački narod, odnosno neki bošnjački predstavnici se pozivaju na Tursku, neki srpski predstavnici se pozivaju na Rusiju, pitanje gdje su tu Hrvati? Činjenica je da Hrvatska u tom kontekstu jedino i Hrvati u BiH jedinu podršku mogu tražiti na zapadu, za svoje interese na ovaj način koji je njima bitan i to je ono što treba naglasiti i zbog toga je taj europski put BiH bitan. S tim da tu ne treba biti, kako da kažem, treba biti realan, a realnost kaže da su od sva tri konstitutivna naroda BiH Hrvati najviše zainteresirani i za opstanak Bih kao države i za njezine europski put. Znači činjenica da kad slušate predstavnike drugih konstitutivnih naroda, neki od njih su za samostalnog svog entiteta, dok su neki drugi za unitarizaciju države, a unitarizacija države, nažalost, vidjeli smo u mnogim slučajevima, dovodi do stvaranja tenzija koje vrlo često dovedu do raspada takvih država. I u tom smislu velika odgovornost najmnogobrojnijeg naroda u takvim složenim državama, ali nažalost u BiH predstavnici tog najmnogobrojnijeg naroda se ne ponašaju uvijek na način da jačaju stabilnost te države. U tom smislu spomenuo bih recimo primjer Belgije, znam jer sam tamo živio i boravio, znači Belgija, da, ja vam garantiram da Belgija se nije federalizirala od tamo '70. godina do danas, ona sigurno više ne bi bila jedinstvena država, znači to je činjenica. Kada su Flamanci i Valonci shvatili da podjela nadležnosti, da svatko uzme taj jedan svoj dio koji je njima bitan i koji može najbolje obavljati, takvo preuređenje je omogućilo Belgiji da opstane kao država, da se smanje tenzije, da se stvari stabiliziraju. Prije toga su tenzije bile ogromne, evo ja znam, ja sam studirao na sveučilištu Leven u Belgiji gdje su tenzije bile tolike da se krajem 60-ih ono čak podijelilo po nacionalnoj osnovi pa su francuski studenti i profesori otišli 20 km južnije i napravili svoje sveučilište. I u tom smislu nisu odobri istupi nekih političara najmnogobrojnijeg naroda u BiH-u ali se tu opet pokazuje kako su Hrvati jamac opstanka BiH-a i jamac njenog europskog puta. Također bi spomenuo ovo što je prof. Tuđman spomenuo, to je federalizacija. Nažalost federalizacije je dugo vremena bila tabu tema, to se nije smjelo spomenuti a ako bi netko to spomenuo, odmah bih bio optužen da je separatist, da želi uništiti BiH-a itd. Ja bih rekao baš suprotno. Baš federalizacija, znači logična podjela nadležnosti, od lokalne do središnje razine je ono što može omogućiti bolje funkcioniranje i dugoročni opstanaka BiH-a. Na kraju krajeva to ne kažem samo ja, to kaže i EU. Znači u EU-u postoji jedno načelo koje je spomenuo i kolega Babić ovdje kad smo govorili o Zakonu o upravljanju državnom imovinom, a to je načelo supsidijarnosti. Znači načelo supsidijarnosti jasno kaže da sve ono što treba se može obaviti na lokalnoj razini i treba obaviti na lokalnoj razini. I isto tako treba dijeliti nadležnosti. I tako da mislim da jačanje uloge kantona unutar Federacije BiH-a, da jačanje ravnopravnosti Hrvata i hrvatskih predstavnika u Parlamentu BiH-a, samo može dugoročno jačati stabilnost BiH-a i smanjiti te centrifugalne sile koje nažalost djelom dolaze izvana, koje rade na njenom urušavanju.

Prvu repliku imate od gospodina Miroslava Tuđmana. Kolega Sokol, treba otvoreni reći da zapravo daytonsko uređenje BiH-a je rezultat dogovora velikih sila a ne interesa 3 naroda koji su imali doduše oprečne interese i da je to onda jedan kompromis koji je zapravo jedan Levijatan koji nigdje ne postoji u svijetu. Hrvatska sa svoje strane je mogla učiniti odnosno što je najviše učinila tada a to je da definira ne samo federaciju nego i konfederalni odnos sa federacijom i BiH-a a ovo što ste rekli, posebni odnosi nisu mogućnost nego su fiksne obveze koje su i Daytonskim sporazumom fiksirane odnosno definirane kao odnos Hrvatske i prema federaciji i prema BiH-a. Ali nažalost politika od 2000. godine je izbrisala tu obvezu premda je takav isti dogovor ostao i funkcionira između Republike Srpske i Srbije. Hvala lijepa. Pa da, slažem se da je ona dogovor velikih sila i to je upravo na tragu ovog što sam rekao, da imamo 3 naroda koji imaju različite interese. Jedan narod, pogotovo tada je htio uzeti svoj BiH-a, i u velikoj mjeri nije bi za njen opstanak, predstavnici dominantnog drugog naroda su bili za unitarnu BiH-a a Hrvati su bili za jednakopravnost u okviru BiH-a. Ali ono što sam ja htio reći je da je taj pravni okvir omogućio zaštitu ravnopravnosti Hrvata do te razine o kojoj sam govorio koja je kasnije negirana a to je bitno jer je bitno znati tu genezu kako je politika visokih predstavnika nekih od njih zapravo učinila Hrvate neravnopravnima. Što se tiče poslovnih odnosa, naravno oni jedu bili definirani kao pravna obveza ali su postojale unutar toga mnoge mogućnosti kako to detaljno definirati ali nažalost kao što ste i sami rekli, nakon 2000. hrvatska politika je otišla u jednom smjeru u kojem je otišla, na moju veliku žalost. Hvala lijepa. Gospodin Zekanović. Poštovani kolega Sokol, prvo vas moram pohvaliti, mislim da je ovo vaša najbolja rasprava do sada u Saboru, stvarno ste pripremljeni, mene ste ugodno iznenadili da na ovu temu možete tako suvislo govoriti. Ono što bih ja ovdje istaknuo, govori se o europskom partnerstvu i govorite o europskom putu BiH-a, svi smo za to generalno, međutim ja bi ovdje iskoristio priliku pa ono što su nama napravili Slovenci, odnosno Mađari kad smo mi pokušavali ući u EU-u, ne kroz nekakve ucjene nego kroz razgovore i pregovore, da sve ono o čemu ste vi govorili i ostali kolege na ovoj raspravi, da zapravo uspijemo napraviti na dobrobit prije svega Hrvata u BiH-u. Kad govorimo o Izbornom zakonu, kad govorimo o federalizaciji BiH-a, sad imamo jednu povijesnu priliku, kao što Srbija ima uvjetovano poglavlje 35. priznavanje Kosova, zašto tako nekakvo poglavlje ne bi imala i BiH odnosno zašto mi ne bi kroz pregovore da ne kažem nekakav uvjet, napravili da Hrvati dobiju ona svoja zajamčena prava Daytonskim sporazumom odnosno npr. pravedniji izborni sustav?

Znači reći da ne poštovane odluke Ustavnog suda nije u skladu sa zaštitom prava i pravosuđa koje zahtijeva EU od država kandidatkinja i da zbog toga Hrvatska radi zaštite općih europskih standarda čini određene korake koje čini. Uvaženi kolega Sokol, evo mene veseli da su teme kada je u pitanju hrvatski narod u BiH gotovo uvijek imamo jedinstven stav ovdje u Hrvatskom saboru, ali i na Odboru za Hrvate izvan RH. Nama je pomoći i olakšati tijek pridruživanja BiH EU našim znanjima i iskustvima koje smo imali mi u pretpristupnim pregovorima. No međutim, želja je na BiH vodstvu odnosno na narodu u BiH, no međutim ja se bojim da je to izražena želja hrvatskoga naroda u BiH za pristupanjem i ulaskom u EU i NATO. No međutim ono što smo svi kroz rasprave danas evo ovdje čuli, a i mene najviše zabrinjava to nepoštivanje odluke Ustavnoga suda o izbornom zakonu u BiH, a znamo da su izbori raspisani za 7. listopad ove godine pa evo da se malo osvrnete na taj dio. Da, slažem se da je dobro da imamo jedinstven stav o pitanjima od ključnog nacionalnog interesa, nekada ga nismo imali.

Što se tiče ovoga da su samo Hrvati za EU, pa evo ja mislim da ste tu u velikoj mjeri upravu ono što smo rekli, znači neki gledaju na sjeveroistok, neki na jugoistok.

Jer da nije pitanje samo zaštite Hrvata nego da im se vrati dio tih mehanizama koji su nažalost izgubili odnosno koji su im oduzeti. Kolega Sokol hvala na lijepom vašem izlaganju. Ali ja bih rekao da smo mi Hrvati kratkovidni. Mi smo dobili Dayton znamo da su Hrvati BiH glasovali za BiH da su željeli BiH i Hrvati su istjerani 200.000 iz Srpske Republike naravno Daytonskim sporazumom. Zato što smo smatrali da kada se to desilo da mi više nemamo nikakve potrebe da radimo i surađujemo s njima i da tražimo interese Hrvata koji su svakako i sama Banja Luka je 50% hrvatsko područje, a da ne kažem čitava Posavina gdje je 200.000 istjeranih. I mi smo to zaboravili do današnjeg dana bi mogao reći slobodno, do ovih godina od kada smo unutra i počeli spominjati i tu stvar. Hvala Bogu da smo svi suglasni s tim problemom i da BiH trebamo gledati kao hrvatski dio, ne nikoga moliti već to nama pripada, mi smo povijesno najstariji narod u BiH to moramo znati. Valjda se moramo brinuti za sve Hrvate u BiH i katolike i sve druge. Jako mi je drago da ste podsjetili na jedan segment koji nije ja mislim ovdje danas još spomenuto, a to je da ne bi bilo samostalnosti BiH bez Hrvata. Znači kada je referendum organiziran naravno da Hrvati nisu glasali za osamostaljenje BiH tog osamostaljenja ne bi bilo i to treba uvijek ponavljati kada neki nažalost i u Hrvatskoj govore kako je dio Hrvata radio na razbijanju BiH itd.

Nažalost, meni je žao što nisu vraćeni svi hrvatski krajevi u Bosanskoj Posavini koji su bili nažalost okupirani, ali evo kao što znamo to nije bilo moguće u tom kontekstu. A što se ovoga tiče da Hrvatska treba raditi još više i iskoristiti svoje članstvo u EU da djeluje u interesu Hrvata to se potpuno slažem. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolega Sokol. Dali ste nam kratku rekapitulaciju mehanizama zaštitnih za jednakopravnost Hrvata u BiH od Washingtonskih sporazuma, Daytona itd., pa ste nam rekli da je intervencijom visokih predstavnika uključujući Petrića to smanjeno. E ono što nam niste rekli, a to bi vas molio, zašto su visoki predstavnici uključujući Petrića tako nešto napravili? Jesu li oni to napravili da bi napakostili Hrvatima ili su bili možda eksponent neke druge strane države pa su samo proveli nečiju volju ili možda zato što su Hrvati zloupotrebljavali i blokirali funkcioniranje državnih institucija ili neki četvrti razlog, ja ih samo nabacujem bez veze? Znamo da međunarodna zajednica po default štiti najslabijeg u nekom političkom procesu, Hrvati su najmalobrojniji od tri konstruktivna naroda, tako da nije jasno zbog čega bi visoki predstavnik koji tamo je tamo predstavnik međunarodne zajednice išao na štetu najslabijeg, najmanjeg, najmalobrojnijeg naroda u BiH, a to su Hrvati?

Znači ako govorimo o nekim možda situacijama ili postupcima dijela vodstva Hrvata u BiH koji su možda izazvali nešto od toga, nemojte zaboraviti kada je bila platforma. Znači platforma je bila puno kasnije kada su se okolnosti itekako promijenile i kada više nitko Hrvatima nije mogao reći da nisu kooperativni itd. Tako da ne bih špekulirao koje su interese kojih sila, svakako da to nisu radili na svoju ruku, ali mislim da ne bi trebalo govoriti i da netko to prati ovaj prijenos zaključi da su Hrvati sami to skrivili. Mislim da ne trebamo tako postupiti, ali naravno činjenica je da i naša retorika i retorika Hrvata u BIH uvijek treba biti mudra, ne raspaljivati strasti, ali opet vrlo jasno definirati koji su njihovi nacionalni interesi u BIH. Kolega Sokol, dali ste jedan kratki povijesni pregled situaciji u BIH. Nije o BIH samoj i baš zbog toga mislim da paralela sa Belgijom nije dobra. Znate kako u šali kažu i sami Belgijanci da je jedini pravi Belgijanac kralj i nitko drugi. Ali, ako ćemo ulaziti opet u povijest i genezu Belgije, o tome bi se dalo, a to mi je minuta prekratko. Naime, RH želi pomoći i treba pomoći i ovaj sporazum je usmjeren prema tome da pomaže BIH na njezinom putu prema EU. Ali konačna odluka mora biti na političkim elitama, na narodu u BIH. Dakle, oni moraju jasno reći da EU-u. Mi znamo da su Hrvati jedni od najgorljivijih zagovornika EU i to trebaju biti i to je jasno zašto. Međutim, ono na čemu mi moramo raditi je to da se ne uplićemo u unutarnje stvari jedne države. Dakle, mi štitimo Hrvate, hrvatski potpis na Daytonskom sporazumu, kao jedan od garanata daytonskog sporazuma nas obavezujemo da štitimo BIH i Hrvate u njima. Pa mislim, da nije ista geneza Belgije i BIH, ali jedna i druga su nastale zapravo djelovanjem velikih sila i to uglavnom istih velikih sila, tako da nije paralela skroz promašena. Ono što sam htio reći s primjerom Belgije, da su sve više nacionalne države koje su se raspale, praktički sve nastale zbog toga što su predstavnici najmnogobrojnijeg naroda pokušali djelovati na način da unitariziraju državu i da zapravo sebi uzmu što više toga što je izazvalo otpor onih malobrojnijih naroda. I u tom smislu najmnogobrojniji narodi u BIH Bošnjaci su ti koji imaju najveću odgovornost za opstanak takve države. Što se tiče toga da narod treba odlučiti. Da, narod treba odlučiti ali RH ima svoje mehanizme i kao jedna od potpisnica daytonskog sporazuma da zaštiti interese Hrvata u BIH. I da ne govorim o tome da kad govorimo da narod treba odlučiti. Tko predstavlja hrvatski narod u BIH? Dakle, omogućimo neka prvo narod izabere svoje predstavnike, pa ćemo onda taj narod se zbilja pitat o tome kakav je njegov stav o ustavnom uređenju. Slijedeća replika, poštovani kolega Davor Ivo Stier. Izvolite. Evo, kolega Sokol, spomenuli ste važnost federalizacije Belgije pa je sada i u ovoj replici odnosno paralelu koju ste napravili sa BIH. Ja bih to podebljao tu argumentaciju iz jednog razgovora sa pokojnim Wilfredom Martinsom koji je bio upravo Belgijski premijer koji je i uveo federalizaciju u Belgiji. Bio je kasnije i dugogodišnji predsjednik Europske pučke stranke. Jednom se zanimao zašto je problem u izbornom sustavu u BIH, ja sam mu objasnio, to bi bilo kao da Flamanci, kojih je 60% u Belgiji biraju predstavnike Valonaca. I on je na to reagirao, pa to bi bio onda kraj Belgije. Zahvaljujem. Kolega Stier, drago mi je da je netko, neću reći iz prve ruke, ali netko iz tog više insiderskog kruga upravo može podijeliti svoje iskustvo s nama i potvrditi ovo o čemu govorimo.

I zato mislim da iz toga treba učiti, treba poštivati odluke Ustavnog suda, ali ne samo odluke Ustavnog suda u tom dijelu nego treba gledati kako zatvoriti druge rupe. Mislim konkretno na izbor člana predsjedništva BIH koje nažalost još uvijek postoji. Postoji tendencija da će ih opet neki pokušati iskoristiti. I u tom smislu znači, ja mislim da ovu raspravu treba shvatiti kao apelom za opstankom BIH i za stabilizacijom BIH, a ne da se Hrvatska miješa i da miješa u nešto u što se ne bi smjela miješati. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, dosta smo ovdje razgovarali o unutarnjoj političkoj situaciji u BIH, dosta smo razgovarali o položaju Hrvata unutar BIH. Dozvoliti ćete mi da se samo nakratko okrznem i tih tema, ali prije svega, ja bih pričao o ovom sporazumu kojeg bi trebali potvrditi u ovom visokom domu. Dakle, prije svega moramo konstatirati da je interes RH svakako BIH unutar EU. I ne samo BIH, nego kako smo razgovarali i prije, čitavi ovaj prostor tzv. zapadnog Balkana svakako treba integrirati unutar EU i to je dugoročno jedini jamac stabilnosti razvoja dijaloga na ovim prostorima. Naravno, nepobitna je činjenica da su Hrvati u BIH glavni zagovaratelji, glavni pokretač, ja bih se tako usudio reći europskog puta BIH jer jasno vide da tu alternative nema. Ja također vidim da alternative nema. Hrvatska ima više od tisuću kilometara granice sa BIH, u BIH žive etnički Hrvati kao jedan od konstitutivnih naroda, naravno da je u interesu RH stabilna BIH. Na tome svakako trebamo raditi i u tome vjerujem da imamo i konsenzus u ovom viskom domu. No kada govorimo o unutarnje političkoj situaciji u BIH, ona je zamršena. I kada bi vjerujem i svi koji imamo pojedinačne rasprave ili u ime kluba samo raspravljali o genezi toga, dakle što je dovelo do ovakve situacije u BIH, mislim da u nekoliko sati rasprave sigurno ne bi mogli prodrijeti u srž. Daytonski sporazum je, moramo priznati prije svega bio mirovni sporazum koji dugoročno nije bio zamišljen da bude Ustav jedne funkcionalne države. No to je nešto čemu se trebamo baviti dakle, mi kao Hrvatska, kao jedna od garanata daytonskog sporazuma, stabilnosti BIH, ali i EU i na kraju mislim da i političke elite i građani BiH-a jer je njima najviše u interesu da BiH bude funkcionalna država. Ono na čemu mi trebamo inzistirati i moramo inzistirati je poštovanje i funkcioniranje institucija države, institucija BiH-a, u ovo, slučaju to je Ustavni sud. Presuda Ustavnog suda što se tiče Izbornog zakona BiH-a je tu vrlo jasan i nedvosmislen, Vijeće Europe je također reklo svoje mišljenje o tome, mislim da bi jedna od pozicije RH treba biti upravo inzistiranje na tome, baš zato da bise osigurala ravnopravna zastupljenost Hrvata unutar BiH-a, baš zato da bi se politička volja Hrvata mogla jasno artikulirati u svim tijelima i federacije i Republike BiH-a, dakle kako bi i Hrvati svoj politički stav izreći mogli. Prema tome, po meni svakako podrška ovom zakonu, RH treba aktivno raditi na tome te se sva moguća tehnička i svaka druga pomoć koja je BiH-u potrebna na putu pristupanja EU-u da, i to ne samo BiH-u nego vjerujem i svim susjednim država i državama regije. Ukoliko pitate moju osobno ocjenu za sada u regiji, najjasnije su se prema EU-u odredile 3 države. Dakle, neću ih svrstati prema nekoj top listi recimo to tako, nego prema onome da zaista osjetimo da tu postoji entuzijazam a to je Crna Gora, Makedonija i Albanija. I tu također trebamo pružiti pomoć jer mislim da dugoročni interes je baš zbog stabilnosti regije da sve te države budu unutar europske obitelji. Prema tome, Hrvatska treba pružiti svaku moguću pomoć, ruka apsolutno treba biti pružena i zbog Hrvata u BiH-u ali naravno i zbog stabilnosti same regije, ali pružena ruka treba naići na drugu ruku. Tu drugu ruku očekujemo još iz BiH-a, očekujemo još snažno europsko određenje svih naroda unutar BiH-a i naravno da ne možemo pristati na to da Hrvati na bilokoji način politički, kulturno ili bilo kako drugačije budu zakinuti. Tu ima puno problema, dakle ako ćemo govoriti o gradu Mostaru pa nadalje, dakle u BiH-u kao državi koja se suočava sa velikim unutrašnjih problemima, ja u njih ne želim ulaziti ali ono u što ću ulaziti svakako jest da kao što rekao, nama je interes funkcionalna, stabilna BiH, BiH koja je članica prije svega EU-a a onda nadam se i NATO-a i koja će dugoročno garantirati stabilnosti i opstojnost prije svega hrvatskog naroda u BiH-u a onda i stabilnost regije. Zahvaljujem poštovanom kolegi Hajdukoviću na ovoj raspravi. Dozvolite odmah na početku da se pridružim onoj suglasnosti da treba pozdraviti ovaj ugovor jer je to strateški interes Hrvatske iz više razloga koje sad mislim da nema potrebe posebno obrazlagati. Ali dozvolite možda 2 pitanja i nekoliko komentara. Ponovno bi ponovio nešto što ponavljam u ovakvim prilikama a to je zašto ovo zovemo zakonom a ne ratifikacijom postojećeg odnosno predloženog ugovora. To naprosto mi još nakon 5, 6 godina ovdje u Saboru nije jasno i mislim da bi to trebalo promijeniti. S druge strane još opet jedna da kažem tehnička ili možda jedan komentar, govori se u nekoliko točaka da će Hrvatska staviti na raspolaganje svoja znanja i pomoć hrvatskih stručnjaka a da za to ne treba nikakvih sredstava. Mislim da bi trebali početi cijeniti i znanje i rad stručnjaka i da trebamo reći koliko to košta, sad da li će to biti iz postojećih stavaka ili će se u proračunu to predviđati, ali naprosto to nije dobra politika. E sad, ono što se tiče malo ipak nekih stvari koje su relevantnije, to je naglašava se cijelo vrijeme danas ovdje partnerski odnosi, savjetodavna uloga, i to je za pozdraviti međutim, Hrvatska ne može izbjeći dvostruku ulogu u kojoj se nalazi. S jedne strane ona može ponuditi partnerske odnose, jasna stvar pod uvjetom da to budu partnerski odnosi i da budu respektirani sa druge strane na jednaki način ali Hrvatska je isto tako i članica EU-a koja će onda u drugoj ulozi ocjenjivati da li ta BiH ispunjava uvjete kako bi mogla doći u ove. Prema tome, ako u tim partnerskim odnosima nećemo odmah od samoga početka naglašavati koje one uvjete BiH nije ispunila, a pri glasanju ćemo imati određene zadrške ako do toga dođe, onda će se reći da vodimo dvostruku politiku ili da nismo korektni ili da se ne ponašamo korektno. Prema tome u tom smislu trebali bi biti daleko precizniji i naglasiti jednu i drugu dimenziju ove naše moguće uloge i kroz ovaj koja se definira i u ovome sporazumu. Već je ovdje bilo rečeno da, kolega Hajduković je upotrijebio taj termin ali inače se upotrebljava da BiH nije funkcionalna država ili u drugoj jednoj terminologiji da nema samoodrživi razvoj. I to je jedan od razloga zašto između ostaloga i BIH ne samo da nije na listi ulaska u EU-u nego ako ta lista postoji onda je negdje na koncu te liste, drugim riječima nama bi trebalo biti stalo da BiH što prije uđe u EU odnosno u europske integracije ali da bismo to postigli, kao što sam već danas rekao, trebamo isto tako i zagovarati rješenje. Ne rješenje da ćemo mi dati, nametati BiH-a kako na treba izgledati, nego zagovarati vrijednosti na kojima treba se tražiti to rješenje, to su dvije različite stvari. I ovdje je danas već bilo dosta govora o tome, jedino to rješenje jeste da se BiH uredi na federalnim osnovama. Konačno znamo da ne postoje dvije države na svijetu koje imaju isto uređenje, uvijek se postoje, bez obzira što ih mi klasificiramo u dvije ili tri kategorije, ali uglavnom ne postoje takvo rješenje, prema tome trebamo zagovarati ideju federalizma, federacije, federalizacije kako god želite da to, koji god želite termin da koristimo, ali to je pristup. Razlika kako se danas pristupa tome, kako se to ocjenjuje je ipak velika u odnosu na ono što je bilo prije 15 ili 25 godina. Danas i u teoriji međunarodnih odnosa i razmatranja međunarodnog poretka se shvaća, dolazi se do toga da je federacija nešto što učvršćuje, a ne razbija pojedine države i to treba preuzeti i od teoretika i od onih kao što smo čuli, što je gospodin Stier rekao, praktičara da kažem, iskustvenih rješenja i to je ono što bismo morali zagovarati kao rješenje za BiH kako bismo od onoga deklarativnog stava, da u BiH postoje tri konstitutivna naroda, došli do toga da raspravljamo o modelima kako ti konstitutivni narodi u praksi budu ravnopravni i u tom smislu mislim da treba tražiti rješenje. I još jedan komentar, u članku 4. stavak 3. govori se da će u okviru zajedničkog povjerenstva odgovorne stranke će ujedno razmatrati i iznalaziti rješenja za pitanja koje se mogu pojaviti u provedbi ovog ugovora, a koja se ne odnose na pitanja koja su uređena posebnim ugovorima između RH i BiH. U ovom kontekstu onda treba upozoriti i naše povjerenstvo i rad da se prisjeti i Dejtonskih i Washingtonskih ugovora i sporazuma jer oni, bez obzira što se ne prakticiraju i dalje stoje na papiru, i dalje se mogu iskoristiti, prema tome to je isto tako jedan mehanizam na temelju kojega se može tražiti da se poštuju rješenja, da se poštuju pravila, da se poštuju norme koje su, kako smo i danas čuli, kada su u pitanju Hrvati u BiH reducirani na njihovu štetu od strane visokih predstavnika od 2000. godine na ovamo. I u tom kontekstu mislim da bi trebalo sugerirati, odnosno voditi računa da se poštuje ovaj ugovor i u njegovoj izvedbi i da konačno on bude, ide u tom smjeru da Hrvati u BiH postanu ravnopravni narod, a da BiH postane funkcionalna država. Zahvaljujem profesoru Tuđmanu. Sljedeća rasprava poštovani kolega Joško Klisović, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. S obzirom da sam govorio u ime kluba SDP-a, ja ne bih ponavljao ono što sam kazao, nego bih se htio u svojoj pojedinačnoj raspravi zadržat na jednom elementu koji mi je važan i mislim svima nama je važan. Na putu BiH prema EU, naravno da EU, a evo i mi u Hrvatskoj, čuli smo u mnogim raspravama danas, inzistiramo na pravnoj državi, na vladavini prava, odnosno na provedbi svih onih pravnih akata od Ustava do odluka Ustavnog suda u BiH kojem se osigurava jednakopravnost hrvatskog naroda sa druga dva konstitutivna naroda. Kad dođete u EU koja je utemeljena na vladavini prava, naravno da očekujete da dobijete unisonu i snažnu potporu za tako nešto i očekujete da EU upravo bude ta koja će čvrsto pritisnuti sve političke snage u BiH da osiguraju primjenu svog Ustava, Ustavnih odluka, Ustavnog suda i da time pokažu da su pravna država, posebice ako se radi o pitanjima koja spadaju u korpus ljudskih, političkih prava, prava čovjeka. No tome nije tako i svi svjedočimo tome. Kada dođete u EU sa takvim zahtjevom, onda kažu da mi želimo demokraciju, ali demokracija nema etnički predznak. Demokracija je ustvari utemeljena na pojedincu i svaki pojedinac ima pravo biti predstavljen u Parlamentu, to je pravo svih građana EU, nije vezano uz određeni etnicitet. Pa vam još i daju određene primjere iz prakse pa tako kažu recimo, imamo oca Hrvata koji je oženjen za ženu majku koja je Srpkinja, njihova djeca se deklariraju kao ostali jer su iz miješanog braka, od oca Hrvata, sestra je udana za Bošnjaka čija se djeca također deklariraju kao ostali. I onda ispada da po ključu da samo Hrvati glasaju za Hrvate, Srbi za Srbe ili Bošnjaci za Bošnjake, ta obitelj ne može glasati za svog oca koji je kandidat na izborima jer nisu deklarirani kao pripadnici hrvatskog naroda. To su argumenti s kojima se susrećemo i na koje moramo imati odgovor ako želimo EU uvjeriti da rješenja koja predlažemo jesu prava rješenja. Ja bih molio Vladu da također ozbiljno shvati ove argumente. Ono što ja pokušavam uvjerit svoje sugovornike u EU da u BiH postoje etničke kvote, nacionalne kvote, tako znamo imamo u predsjedništvu, imamo u Domu naroda i Federacije i skupštine BiH. One nisu tu pale s Marsa, iako svi mi možemo reći naravno, demokracija i politička prava su prava svakog čovjeka i svatko mora na jednaki način imat pravo ih realizirat u praksi, etničke, odnosno nacionalne kvote u BiH dio su ostataka rata koji je bio, nepovjerenje koji je stvoren među narodima i dok to nepovjerenje postoji jednostavno ljudi ne vide drugi način da realiziraju i zaštite svoje interese kao kolektivitet, kao narod nego kroz predstavljenost putem etničkih odnosno nacionalnih kvota. Svaki narod u BIH ima svoje strahove. Jednostavno, svi su zarobljeni u tim strahovima i dokle ti strahovi postoje morati će postojati i ovakve nacionalne kvote u organima vlasti BIH. Hrvati sigurno imaju strah da će biti preglasani, da će netko drugi dominirati s njima s obzirom da njihov broj je takav koji ne osigurava da će u donošenju odluka jedan čovjek – jedan glas uspjeti realizirati svoje interese. Srbi su u strahu da bilo kakva ustavna ili politička promjena sustava koji je trenutno na snazi može dovesti do smanjivanja prerogativa Republike Srpske i zbog toga su ako treba spremni ići u novi politički ili možda čak i više nego politički vojni sukob. Bošnjaci su u strahu da svaki dodatna reorganizacija države ili Banja Luka i njena politika, uključujući politiku zazivanja referenduma o odcjepljenju Republike Srpske iz BIH, uključujući referendum o nepoštivanju odluka institucija uključujući Ustavni sud BIH dovodi do rastakanja BIH i da bi mogla rezultirati raspadom BIH. Dakle to je strah u kojem žive Bošnjaci. Svak živi u nekom svome strahu i dok ti strahovi postoje, postojati će i nacionalne kvote u izbornim tijelima. No, naravno takva situacija nije i ne smije biti vječna. Ona samo ukazuje da u BIH stvari ne funkcioniraju na način kao što funkcioniraju u nekim drugim europskim državama gdje ne postoje nacionalne kvote u najvišim organima vlasti, kao što je recimo predsjedništvo BIH. To mi se čini izuzetno važno da upozorimo upravo da su nacionalne kvote koje su dogovorene, dogovorene tu ne da se umanji pravo demokratsko ili političko ljudsko pravo bilo kojeg stanovnika i građanina BIH, nego da su oni jednostavno odraz političke situacije u BIH koja je rezultat rata i nepovjerenja naroda konstitutivnih međusobno. Mi i danas imamo situaciju da povremeno kada određeni politički čelnici nekog od konstitutivnih naroda nisu zadovoljni određenom političkom odlukom koja se valja, da počinju plašiti svoj narod kao baba-rogama sa ostala dva konstitutivna naroda i štetnim utjecajem koji takva odluka može izazvati na vlastiti narod. Time potiču strah i homogenizaciju vlastitog naroda i blokiraju donošenje odluka koje su možda stvarno u interesu građana u javnom interesu BIH. Prema tome, ono što hrvatska Vlada bi morala u međunarodnim kontaktima objasniti EU, što bi mi svi ostali u svojim kontaktima trebali, da zalažemo se da svi građani BIH imaju puna politička prava, uključujući pravo glasa, da legitimno biraju svoje predstavnike, da nema demokracija etnički predznak jedna nacija ne smije biti punopravnija nego druga, ali dok imamo ovu vrst složene političke situacije u BIH koja je rezultat rata i povijesnog naslijeđa, nepovjerenja među narodima, dotle ćemo jednostavno morati imati mehanizme zaštite interesa svakog od naroda, a time i nacionalne kvote u pojedinim izbornim organima BIH. To neće nestati dok ne nestane nepovjerenje među tim istim narodima. Dotle svaki narod neće biti siguran da i bez nacionalne kvote njegovi interesi će biti respektirani, zaštićeni i promicani u zajedničkoj državi BIH.

Dok tome ne bude tako, nacionalne kvote će biti potrebne kao jedan od instrumenata zaštite identiteta i interesa svakog od naroda. To je ono što sam htio reći o ovom pitanju. Drugo pitanje je pitanje same provedbe ovog sporazuma koji ćemo danas odnosno ratificirat kada budemo glasali. On je okviran. Dakle, on bez jednog aneksa konkretnih mjera koje RH je spremna ponuditi BIH zbog zajedničke realizacije, neće puno značiti. Biti će samo mrtvo slovo na papiru. Dakle, ono što treba se osmisliti sada u Vladi su konkretne mjere koje idu u razne resore vladine, što Hrvatska stavi na raspolaganje kao tehničku razvojnu pomoć u smislu ispunjenja uvjeta za članstvo BIH u EU koje smo im spremni staviti na raspolaganje i time organizirati unutar naše administracije stvarne ljude i resurse koji će takve mjere i aktivnosti u konkretnom smislu obnašati. Da ne bi sve skupo ostalo samo na lijepim riječima. Dakle, to je ono što se očekuje nakon ratifikacije ovog sporazuma. Konkretan aneks sa konkretnim prijedlozima mjera koje želimo ponuditi BIH, ponuditi im i od njih tražiti da izaberu što od toga žele, a nakon toga organizirati unutar naše administracije ljude, resurse koji će to stvarno realizirati i raditi na tome jer vjerujte mi, imamo puno lijepih prijedloga, puno lijepih namjera, ali kad dođe do one konkretizacije, kad trebate Marku, Peru, Antu, Mariju, Ivanu, Maricu da to realiziraju onda se okrećete oko sebe i vidite da ih nema jer sve njih trebate za dnevne poslove u hrvatskoj Vladi za ono zbog čega tamo rade na svom radnom mjestu. Prema tome, ili ćete zaposliti nove ili preraspodijeliti poslove da oslobodite ljude koji su angažirani već na radu na svojim radnim mjestima kako bi mogli obnašati određene poslove na pomoći BIH, a u kontekstu suradnje Vlade RH sa Vijećem ministara BIH odnosno dvije države. Time ćemo dati konkretnu notu našim riječima, time ćemo postati stvarno vjerodostojni i još jedna stvar koji želim upozoriti. Profesor Tuđman je to također naglasio, svaku stvar koju mislimo da BIH nije dobro napravila, treba je upozoriti na vrijeme da ne bi sutra kada RH bude glasala o tome da li je BIH spremna za ulazak ili ne, to ispao politički problem. Dakle, reći ovo niste napravili do kraja dobro, mi vam nudimo svoju pomoć, ali znajte bez rješenja toga, bez postizanja standarda koji je potreban da uđete u EU, nećete ući.

Kolega Klisović, Europa poznaje individualna kolektivna ljudska prava. Ovdje se o BiH-u radi da kolektivna prava nisu ispunjena prema tome, nacionalne kvote nisu posljedica rata nego uzrok rata jer kolektivna prava nisu bila osigurana u startu. I s te strane trebamo biti daleko oprezniji kada govorimo o demokracija, ljudska prava jer svaka država ta prava rješava odnosno na specifičan način i uvijek postoje određene nijanse bez obzira što ih stavljamo na neki način u iste kategorije … [[Govornik se ne razumije.]] I s druge strane, iskreno rečeno ja sam jako iznenađen da etničko i nacionalno izjednačujete, koristite kao sinonime, to ni u ludilu nisu sinonimi, prema tome, o tome treba voditi računa jer se ovdje ne radi o etničkim pravima nego o nacionalnim pravima a nacija je ne samo pitanje porijekla nego i zajednica srca kako se definira, prema tome ovi primjeri naprosto ne funkcioniraju koji ste rekli mješovitih brakova jer su s jedne strane rubni a s druge strane Odgovor, kolega Klisović, izvolite. Nisam mislio poistovjetiti etničko i nacionalno, ali znamo svi da osim nacionalnih nacija u BiH-u žive i etničke grupe prema tome, nisam htio nikoga izostaviti a ne poistovjetiti, to je razlika. Govorimo o kolektivnim pravima, i to ste u pravu, no ono što sam htio upozoriti u raspravi da u EU nam neprekidno naglašavaju demokracija nije etnički određena, odnosno oni tako kažu etnički, ili mi ćemo reći nacionalno ili kako želite, ali samo da shvatimo način kako se razumijeva unutar EU-a situacija u BiH-u i zašto izostaje ona potpora za koju mi smatramo da bi trebala ići bez ikakvih problema. Mi moramo shvatiti naše partnere u Uniji razmišljaju i što je njima problem ako želimo dobiti njihovu potporu za promjenu Izbornog zakona u BiH-u.

Ja samo želim zahvaliti gospodi na raspravi koja je bila jako, jako konstruktivna i drago mi je nekako da je bilo suglasje dosta veliko i interes i da smo raspravljali na ovaj način jer zapravo time pokazujemo i ozbiljnost teme. Naravno nemamo dovoljno vremena sada za odgovor svima, ja ću doslovno sve proučiti, sve vaše primjedbe i odgovoriti evo kao što je gospodin Klisović i gospodin Tuđman i gospodin Sokol i ostali, tako da evo, ja vam zahvaljujem još jedanput na konstruktivnoj raspravi i molim vas, uvijek imajmo u vidu da je ovo tema jako ozbiljna zapravo što je i pitanje i opstanka hrvatskog naroda u BiH-u da ostane konstitutivan i da nađe svoje mjesto i naravno nemojmo nikada zaboraviti da je BiH domovina i hrvatskoga naroda.

Ovime smo iscrpili sve rasprave, zaključujem raspravu.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za informiranje i informatizaciju i medije. Vlada je dostavila dvoje mišljenje. Želi li možda predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Predlagatelja nemamo, prekrasno. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne, hvala lijepo. Želi li možda predstavnik Vlade dati dodatno obrazloženje? Ne, hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite.

Uvažene kolegice i kolege.

Osnova ovoga zakona je promjena načina naplate HRT pretplate odnosno HRT pristojbe jer to nije HRT pretplata u klasičnom smislu budući se pristojba naplaćuje na uređaj a ne nužno na gledanje kanala i to je samo po sebi već predstavlja jedan veliki problem iz razloga jer mnogi građani negoduju da moraju plaćati nešto što se zove HRT a s HRT-om nemaju nikakve veze. Često se zna dogoditi da građani bez obzira da li kao fizičke ili pravne osobe moraju plaćati HRT pristojbu čak i onda kad nemaju TV prijamnik, recimo na vozilo, na laptop ili nekakav drugi medij putem kojeg se HRT može gledati. HRT pristojba košta 80 kn i predmet je mnogih prijepora prvenstveno iz razloga jer mnogu građani danas jednostavno tu HRT pristojbu ne mogu plaćati. Jednostavno im je previše. I tu bismo mi morali se zamisliti u kakvom društvu živimo, kada stotine tisuće hrvatskih građana, ne mogu platiti jedan relativno skromni iznos. A potpuno je normalno da ne mogu platiti jer oni ne mogu platiti čak niti osnovne režije. Oni ne mogu platiti struju, vodu i grijanje, pa je onda posve jasno da ne mogu platiti ni nekakav, recimo to tako luksuz, kao što je HRT pristojba. Osobito pri tom mislim na umirovljenike, na invalide, na socijalne slučajeve, koji žive ponekad s primanjima i manjim od 1000 kn i jednostavno im je HRT pristojba previsoki teret. S obzirom da ne mogu plaćati HRT pristojbu, ne da ne žele, nego ne mogu, svake godine, stotine tisuće hrvatskih građana dobiva ovrhu od HRT-a, a ta ovrha, nažalost postaje trajna, jer se baš na ovrhama za HRT pristojbu, troškovi postupka višestruko povećavaju.

Dok on plaća taj dug, a ne može ga plaćati nekim velikim iznosom, eventualno par stotina kuna mjesečno, u međuvremenu dolazi i još mjesečnih HRT pristojbi i tako se vrtimo u krug i ljudi, u biti HRT pristojbu, zbog HRT pristojbe su blokirani 10 pa i više godina. Ja ne znam da li su saborski zastupnici susreću sa građanima, vjerujem da se neki susreću, vjerujem da neki imaju kontekst s njima. I ako se susrećete s tim građanima, onda znate koliko su oni očajni, zbog ovrha koje dobivaju iz HRT-a. Možda bi bilo dobro, da samo jednom, ako već, zastupnici nemaju vremena komunicirati s onima koji u ga izabrali, da barem jednom posjetite u FINA-i onaj šalter za ovrhe, pa da vidite koliki je tamo red i koliki se građani muče s tim troškovima. Živi zid predlaže da se način naplate HRT pristojbe promijeni na način, da se više ne naplaćuje od građana, nego da se plaća direktno iz proračuna.

Nešto malo manje, nego što se sada ubire kroz HRT pristojbe. Međutim, s obzirom da se radi o proračunskom postotku, kako bi proračun rastao, a imamo tendenciju rasta, u zadnje dvije godine, vjerojatno će rasti ove godine, vremenom bi došlo do povećanja iznosa koji se izdvaja za HRT, što znači da bi sam HRT imao više sredstava nego što ih ima sada. Treba reći da je HRT u biti u velikom sukobu sa građanima, svakodnevno domaćinstvo obilaze njihovi inspektori koji se ponašaju poput nekih žandara poput nekakvih komunalnih redara, koji žele ljudima ulaziti u stanove, žele im pisati prijave na prevaru, prebijte im, a onda im šalju te ovrhe i blokade i ljudi su doista ljuti na HRT. A da je sve to besplatno, da je sve to besplatno, ljudi ne samo da ne bi bili ljuti, nego bi se svi željeli prijaviti, da gledaju HRT i samim time, ne samo da bi prestao sukob, nego bi došlo do veće gledanosti HRT-a, koja je sada upravo porazna. Posebno je porazno gledanje informativnog programa, gdje manje od 10% građana gleda HRT, a čak i najgledanije emisije kakve recimo Nedjeljom u 2, ne uspijevaju dostići razinu gledanosti veću od 10% Nedavno je bila jedna anketa na portalu Indeks, gdje se čak građane pitalo, da li treba ukinuti HRT, znači ne pristojbu, nego cijelu televiziju i čak 73% građana se izjasnilo da je treba ukinuti.

I logično je da traže, jer vide da HRT ima 3000 zaposlenih i poraznu gledanost, dok s druge strane neke komercijalne televizije poput Nove TV ili RTL-a koji imaju 15 puta manje zaposlenih, imaju kvalitetniji program i daleko veću gledanost od HRT-a. Važno je također napomenuti da je hrvatska pristojba jedna od najviših u Europi, čak i kvantitativno, a osobito kvalitativno, što znači, kada se usporede plaće i mirovine i standard građana sa standardom drugih zemalja. Mi plaćamo svake godine 960 kn HRT-u što znači da za jedan životni vijek izdvojimo praktički 70-80 tisuća kuna, odnosno, da prosječni radnih u Hrvatskoj mora raditi godinu i tri mjeseca, samo da bi platio HRT. A što je zanimljivo plaćamo više od Norvežana, od Šveđana, od Britanaca, Iraca, Francuza, Talijana, Čeha, Izraelaca i Poljaka. Bolje da uopće ne spominjemo zemlje u susjedstvu jer bismo znali da recimo u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni ili Makedoniji godišnja pristojba iznosi svega par stotina kuna. Prijedlog koji predlaže Živi zid nije u biti originalan, on ne predstavlja ništa novo u odnosu na ono kakav je trend u Europi. Neke države već su ukinule naplatu pristojbe od građana, recimo prošle godine je to učinila Rumunjska, a ove godine je to učinila Danska. Nedavno je bio referendum u Švicarskoj na kojemu su građani odlučivali hoće li ili neće dalje plaćati televizijsku pristojbu. Kod nas je općenito stanje na HRT-u tragično i u tome, što se vani na javnim televizijama nema reklama, a kod nas praktički samo reklame gledamo, vani se 75% prihoda javne televizije troši za proizvodnju programa, a 25% za plaće. Trebam li uopće reći da se kod nas 25% troši za program, a 75% se troši za plaće, nešto potpuno suprotno. Trebamo li reći da HRT uopće nije neovisna u svome programu? Ona politički služi jednoj stranci da promovira njezine navodne uspjehe, ali nažalost vrlo je loši kulturni program, obrazovni program i znanstveni program. Vrlo ćete rijetko na HRT-u vidjeti nekakvu objektivnu javnu raspravu, npr. o EU, o NATO-u, o sukobu, Izraelsko-Palestinskim sukobima, o GMO-u ili nečemu sličnom. Tamo se uporno tupi jedno te ista main stream istina i ustvari HRT, ne samo da ne ispunjava svoju svrhu, nego služi za zaglupljivanje naroda. Ja bih još jednom pozvao zastupnike da prihvate naš način financiranja HRT pristojbe kako bi se zaustavio ovršni masakar koji provodi vladajuća većina zajedno sa javnim bilježnicima i odvjetnicima i kako bi građani i HRT imali zajedno bolji dijalog i bolje odnose.

Evo jedno pismo: „Poštovani, zbog teškog financijskog stanja nisam trenutno u mogućnosti izvršiti dospjele nenaplaćene obaveze za HRT pristojbu. Stoga vas molim da mi ne pokrećete nove ovrhe i time ugrožavate egzistenciju moje obitelji. Napominjem da ste mi do sada poslali već 8 ovrha u iznosu 11 540 kuna, a od toga ste mi uspjeli naplatit 4970.

Molim vas da pronađete način i omogućite mi da preostalo dugovanje plaćam na rate ili otpis dijela duga nastalog zbog visokih troškova ovrhe. Unaprijed vam hvala na razumijevanju.“ Slušajte odgovor HRT-a koji od građana uzima milijardu i 200 milijuna kuna godišnje: „Na vašu zamolbu da vas oslobodimo obveze plaćanja pristojbe nastalog dugovanja, zbog teže materijalne situacije, nažalost vas moramo obavijestiti da nismo u mogućnosti udovoljiti vašoj zamolbi budući da se radi o zakonskoj obavezi sukladno članku 34. Zakona o HRT-u da svatko tko ima u vlasništvu ili posjeduje radijski ili televizijski prijemnik, odnosno drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa na području RH dužan je HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu.“ Da li vam ovo zvuči humano? Da li vam ovo zvuči ljudski, da li je ovo socijalna država prema prvoj točki Ustava koju mi namjeravamo ostvariti? Da li doista mislite da je potrebno da hrvatske obitelji budu na koljenima kako bi plaćale ovrhe nastale zbog HRT pristojbi? Da li doista u ovom Saboru u kojem se neki zastupnici navodno pozivaju na savjest, nema među 77 ruku niti 2 ruke koje bi dakle zbog savjesti jednostavno rekle da ovakav način naplate treba zaustavit? I već unaprijed znam što će sada reći predstavnici Vlade, što će reći članovi vladajuće većine, oni će reći da se ne može ništa napraviti, da će oni taj problem riješiti u budućnosti, da će oni napisati svoj vlastiti zakon, ali za to vrijeme dok to bude, a to će biti znači nikada, ovrhe i blokade i dalje se nastavljaju, iseljavanje se i dalje nastavlja, siromaštvo građana, siromaštvo djece, sve zahvaljujući bešćutnosti onih koji bi ovaj problem mogli vrlo jednostavno riješiti kad bi za to postojala dobra volja. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bunjcu na ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovana kolegica Sanja Putica, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče Ministarstva kulture sa suradnicom. Pred nama je prijedlog zakona Živog zida i SNAGA-e o HRT-u. Sva sreća da nismo čuli u ime predlagatelja svih 30 minuta ovakvih demagoških mjera kakve nam predlaže Živi zid koji se očito postavlja nad svih nas pa onda na kraju koristeći riječi poput masakr većine, govorom mržnje pokušava progovoriti o slobodi medija u RH, ali građani naravno to čuju, bili smo toga svjedoci jutros i na Odboru za medije, jednog nedopustivog i nedemokratskog ponašanja. S ciljem ukidanja TV pristojbe kako predlaže taj zakon s jedinim ciljem, zakon nažalost ne nudi sustavno pristup, niti uopće postiže svoj cilj. Iako će se zasigurno u budućnosti iz Ministarstva kulture, promišljati o novom zakonu o HRT-u, ovo predstavlja i zakonski neutemeljen prijedlog, ali i šteti ne samo HRT-u, već cijelom nizu subjekata i ukupnoj javnosti. Pa bi ovaj prijedlog ocijenila ne samo čak i populistički demagoški promašen. Da vidimo što je s ostalim državama na koji se pozivate, europskima u svom prijedlogu, kazati ću vam da se u Norveškoj razmatra uvođenje finskoga modela u koje je uveden poseban porez na pristojbu, u Švedskoj se također razmatra uvođenje finskog modela, Velika Britanija, Irska, Portugal, Francuska, imaju uvedeno plaćanje pristojbe. Rezultat je bio da su građani glasali da plaćaju višu pristojbu, nego što je danas plaćaju, kako bi svojoj javnosti osigurali još bolju transparentnost javnog servisa. Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji, Albaniji, Grčkoj, Poljskoj itd. uvodi se i postoji plaćanje pristojbe. Nije istina da je u Europi trend ukidanja TV pristojbe, a što se plaćanja postojeće tiče u RH, treba reći kako je to samo mehanizam, koji ide preko HRT-a, ali veliki broj organizacija leži „ na toj pristojbi“

Ustava RH. Hvala vam lijepo. Predlagatelj je klub Živog zida i SNAGA-e na temelju članka 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Vlada je dostavila svoje mišljenje. Pozivam predstavnika predlagatelja poštovanog kolegu Ivana Vilibora Sinčića da nam da obrazloženje prijedloga zakona. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Evo danas već u sitan sat, pola 8 je, imamo na dnevnom redu Zakon o privremenom uzdržavanju, imam ga ovdje iz NN, zakon nije dug, ima svega 41 članak, na nekoliko je stranica, međutim vrlo je važan za djecu koja su eto zbog rastavljenih roditelja ili sličnih okolnosti se našla u situaciji da dobivaju alimentaciju i imaju velikih problema sa dobivanjem alimentacije. Krenimo molim vas redom. Htio bih reći da sukladno Ustavnim odredbama RH osobito štiti obitelj i djecu, govorimo o Ustavnoj kategoriji. Odgovornost za brigu o djeci je dužnost roditelja, ali je i obaveza društva dapače i države da osigura uvjete za njihov kvalitetan rast i razvoj. Prema podacima objavljenim u priopćenju Državnog zavoda za statistiku, u RH pokazatelji siromaštva i socijalne isključenosti za 2016. godinu stopa djece koja raste u siromaštvu od 0-17 godina je 19,9%, ajmo reći oko 20% djece raste u siromaštvu u RH, odnosno svako peto dijete u RH raste u siromaštvu što je otprilike 7% više od europskog prosjeka. Pogotovo su pogođena djeca koja žive u kućanstvima sa većim brojem djece pokazala je statistika. Zakon o privremenom uzdržavanju jedan lex specialis koji uređuje problematiku o kojoj danas govorimo, on je iz 2014. godine. Prije toga je takvo uzdržavanje bio dio Obiteljskoga zakona. Govori o tome da u slučaju nepodmirenja zakonske obaveze uzdržavanja od strane roditelja koji je obveznik u uzdržavanju djeteta, u slučaju da nije učinjeno vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju, dakle ima pravo na privremeno uzdržavanje koje iznosi 50% zakonskog minimuma uzdržavanja, tako kaže zakon i to je njegov zapravo sukus. Znači ideja je kada ne mogu, kada se dijete, a govorimo o ovome kao pravu djeteta što i stoji u samome zakonu, kada se ne može naplatiti od roditelja, onda uskače država, ako roditelj ponovo počne plaćati ili se nađe u materijalnoj poziciji da plaća, onda država prekida svoju intervenciju, ako se opet roditelj nađe u situaciji, odnosno osoba, to se zove pravna osoba s kojom dijete ne stanuje, ako se opet nađe u situaciji da ne može plaćati, opet se aktivira mehanizam i tako kumulativno do 3 godine. Rješenje o privremenom uzdržavanju donosi nadležni centar za socijalnu skrb, kao što je definirao zakon, a sredstva za privremeno uzdržavanje su rashod državnog proračuna RH. Prema proračunu RH za 2018. godinu, to je ova tekuća godina, predviđen je iznos od 18 milijuna kuna, a to je smanjen iznos u odnosu na prošlu godinu kada je bilo 21 milijun i 800 000 kuna za ovu naknadu. Hrvatska podmiruje samo 50% zakonskog minimuma uzdržavanja, u slučaju neplaćanja od strane obveznika plaćanja, što u trenutku podnošenja ovoga zakona iznosi polovicu od sljedećih iznosa koji su definirani odlukom o minimalnom novčanom iznosu. Dakle za dijete do 6 godina, 17% prosječne plaće što je 966 kuna, znači pola od toga. Za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće, što je 1137 kuna, a minimalna naknada je znači pola od toga. Za dijete 13 do 18 godina 22% prosječne plaće ili 1250 kuna, odnosno dijete bi dobilo pola toga iznosa. Sredstvima u rasponu od 483 kune, 625 kuna mjesečno ovise o dobi djeteta, ona nisu ni približno dovoljna kako bi se ostvarila uzdržavanje djeteta, dostojanstven život, a prema svim podacima upravo povećanjem novčanih iznosa za maloljetnu djecu može doprinijeti smanjenju stope siromaštva kod djece kao najosjetljivije skupine u društvu. Budući da država gore navedenom odlukom koju sam citirao propisuje minimalan iznos uzdržavanja za dijete, nema zapreke da upravo taj iznos bude iznos naknade prema Zakonu o privremenom uzdržavanju. Dakle propisana je ta minimalna naknada odlukom, međutim mi dajemo pola te naknade. Zašto onda tih pola ne zovemo minimalnom naknadom? Nije baš logično, ali takva je praksa. Povećanje iznosa prema kojem RH podmiruje iznos zakonskog minimuma uzdržavanja a ne samo 50% temelj je ovog našeg prijedloga. To je produžetak prava na naknadu do djetetove punoljetnosti. Dakle, kazao sam već ranije, možete kumulativno koristiti pomoć države ako roditelj ne plaća samo do 3 godine. To pravo je zapravo već postojalo do 2014. godine kada je ukinuto vjerojatno zbog krize i mjera štednje od strane tadašnje SDP-ove Vlade.

Znamo također iz iskustva roditelja da ovim iznosi su premali, ne može se s njima mnogo, a da se uopće do njih dođe treba proći dug pravni proces od onoga u rastavi braka, pa do onoga u samom centru za socijalnu skrb. O tome ću malo kasnije. Za provođenje ovog Zakona potrebno je osigurati 18 milijuna kuna iz državnog proračuna za 2018. godinu. Ako znamo da je država osigurala ... [[Govornik se ne razumije.]] milijuna za socijalne naknade u ovoj godini, ovih 18 milijuna je nekakvih pola posto od toga iznosa, tako da ne bi sigurno bio problem preraspodijeliti ili uzeti iz proračunskih zaliha, a ako ne i to, barem za slijedeću godinu se tih 18 milijuna može ugraditi u te 3 i pol milijarde. U RH je, kao što sam rekao, ima nekih 200 tisuća siromašne djece pa bih htio reći nešto o statistici. Dakle, jedna od najugroženijih skupina svakako su djeca od 0-17 godina.

U Hrvatskoj također imamo relativno velik broj rastava, pa je recimo 2014. godine bilo 6570 rastava, od toga s uzdržavanom djecom 3950, dok je rekorder u rastavama upravo bila prošla godina 2016. sa nešto malo preko 7 tisuća rastava. Što je više rastava, u pravilu to znači i više djece koja će dobivati alimentaciju, to u pravilu znači i više djece koja neće dobivati alimentaciju zbog nemarnog roditelja i to onda znači da država tu mora uskočiti. Dakle, naše zakonsko rješenje djeluje na tri stvari. Djeluje na to da se produžuje period sa kumulativno 3 godine do 18 godine, kao što je bilo nekada. Ne dobiva se više pola naknade nego se dobiva cijela naknada te također, pravo bi ostvarivale osobe koje imaju prebivalište u RH, ali nisu državljani RH. Znamo zbog ovih migracija, kako ih zove Vlada zapravo iseljavanja, imamo i slučajeve naravno, gdje se ljudi vraćaju, pa imamo slučajeve gdje djeca koja se vraćaju s njima imaju recimo strano državljanstvo, a žive ovdje. Zašto bi ona bila zakinuta u odnosu na djecu koja nisu strani državljani, to ne bi sigurno bio niti veliki trošak za proračun budući da nema mnogo takvih slučajeva. U prijedlogu Vlade navodi se da je to paušalan iznos. Jest, ali ne možemo mi procijeniti kao što ne možete vi procijeniti ili bilo tko koliko će slijedeće godine biti rastava, odnosno koliko će biti zahtjeva za alimentaciju odnosno koliko će biti slučajeva dakle djece sa stranim državljanstvom, to je jednostavno nemoguće procijeniti, ali mi smo procijenili na 18 milijuna kuna. Naravno, u rebalansu u korekcijama za slijedeće godine to se vrlo lagano može popraviti. Treba također reći da je to novac koji će se vratiti zato što u postojećem zakonu, a taj dio nismo mijenjali zato što je dobar, postoji odredba da država plaća, ali na kraju godine država traži zapravo u pravilu je to neodgovoran roditelj, naravno ima situacija gdje se roditelj nalazi u situaciji da materijalno stvarno ne može plaćati, dakle ona naplaćuje od takve osobe iznos. To je mehanizam propisan u zadnjim člancima Zakona. Kada dolazi do problema u obitelji, kada je situacija pred rastavom, prvi korak je naravno pokušaj mirenja, medijacija u centru za socijalnu skrb uz prisutnost psihologa i socijalnog radnika. Neki puta to uspije, obitelj nastavi funkcionirati dalje odnosno brak, govorimo o braku ovdje. Kad ipak dođe do brakorazvodne parnice, na građanskom odjelu općinskog suda postoje dvije opcije. Ili tužba preko odvjetnika što znači rastava ili sporazuman raskid na temelju prijedloga. To dovodi do pravomoćne presude. U pravilu se na istom tom ročištu u istim tim procesima uređuje i pitanje alimentacije i dobije se ovršna isprava koja osigurava da ako već osoba koja nije dobila djecu dakle, da ih uzdržava da žive s njom, da plaća alimentaciju. Ako se alimentacija plaća, u tom slučaju odlično, sve funkcionira, roditelji se drže dogovorenoga. Međutim, ako ne funkcionira, aktivira se ovaj Zakon. Ako se alimentacija ne plaća, slijedeći korak je na centru za socijalnu skrb postići ponovno nagodbu, ponovno se rastavljene strane sastaju za stolom i ponovno pokušavaju dogovoriti zašto je došlo do prekida plaćanja i naći način da se to riješi. Ako nakon toga sve bude u redu, sjajno. Ako ne, ponovno se vraćamo na Zakon i zapravo govorimo o ovrsi. Presuda i ovršna isprava koju sam ranije spomenuo nose se na FINA-u, zatim se prema postojećem Zakonu ostavlja razdoblje od 3 mjeseca u kojem se pokušava naplatiti taj iznos dakle, pokušava naplatiti taj iznos u korist djeteta. Ako se ne naplati taj iznos u potpunosti od nula kuna pa do trećine, petine ili bilo kojeg iznosa u tom slučaju ako se s računa skine manje od minimalne naknade sa očevidnikom iz FINA-e i sa potvrdom FINA-e se ide opet natrag na centar za socijalnu skrb radi ostvarenja prava na minimalnu naknadu i tu se aktivira sukus ovoga zakona.

Stoga naša izmjena ovog zakona predlaže sljedeće, da se umjesto tri mjeseca čeka svega jedan mjesec, jel jedan mjesec je dovoljno da se vidi ima li netko prihode ili nema netko prihode. Nakon što prođe taj mjesec išlo bi se dalje na ovu pravnu proceduru i išlo bi se na ustupanje države. Druga stvar kao što sam kazao proširenje ovoga prava sa tri godine kumulativno na do 18 godina. Rekli bismo da, nepravda je ako dijete ne dobiva novac koji treba dobiti pa uskoči država, međutim nakon što se istroše te tri godine onda očito više nije nepravda jel dijete ne dobiva ništa. Neka se zapita i ministarstvo na koji način će ta djeca funkcionirati, dok god djeca ne odrastu trebaju imati pravo na ovu naknadu i to ne na pola nje nego na punu naknadu. Treća stvar koju mijenjamo, dakle jednom godišnje centar za socijalnu skrb prikuplja informacije o obavezniku alimentacije, centar za socijalnu skrb gleda kako se naplatiti pošto je država morala dati svoja sredstva, to je od sada propisano u članku 27. Mi predviđamo proširenje ovoga koncepta, dakle osoba s kojom dijete stanuje tako da je definirana ta kategorija će u dobroj volji davati centru za socijalnu skrb informacije o neodgovornom drugom partneru i na taj način mu uskratiti proceduru i olakšati posao. I četvrta stvar, ovim se prijedlogom proširuje prijedlog, ako dijete nije hrvatski državljanin, a ima prebivalište na području RH ima pravo ostvarivati ovu naknadu.

Zato što postoji pravni instrument koji se zove Europski ovršni nalog, dakle vi možete, to je stvar međunarodnog privatnog prava ostvariti to pravo na tome prostoru, a sa nekim zemljama koje nisu dio tog prostora otežano. Tako da smo propisali za apsolutno sve slučajeve vjerojatno bi to bilo neprovedivo, napominjem to ovdje u raspravi.

Ovih dana evo baš danas čitamo u medijima dakle 150.000 novih dječjih doplataka odnosno 150.000 djece dobit će oko stotinu kuna više jer je dignut dohodovni cenzus sa 50 na 70%, prema tome sredstava ima. Dajmo također i tih 18 ili nešto više milijuna kuna i za djecu koja moraju živjeti, ako su već žrtve neodgovornih roditelja nemojmo da budu žrtve države i društva. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Predstavnica Vlade možda? Pozdravljam državnu tajnicu u Ministarstvu demografiju, mlade i socijalnu politiku gospođu Mariju Pletikosu. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana kolegice LJubica Maksimčuk. Izvolite. Uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom uzdržavanju. U ovom Prijedlogu Zakona o privremenom izdržavanju izneseni su statistički podaci koji su ključni pokazatelj siromaštva u 2016. godini. Stopa djece koja raste u siromaštvu po tim pokazateljima je nažalost veća od prosjeka EU, no ono što ja obično naglašavam u svojim dosadašnjim raspravama ova Vlada je socijalno osjetljiva prema najugroženijim skupinama društva, a posebno prema djeci. Oni su naš potencijal i oduvijek su njihove vrijednosti nam bile na prvome mjestu i odmah nakon što je preuzela odgovornost voditi ovu državu, ova Vlada se uhvatila u koštac s rješavanjem istih. No vratimo se na zakon. Institut privremenog uzdržavanja uveden je Obiteljskim zakonom iz '98. godine čime je bilo propisano da dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje ako roditelj koji na temelju pravomoćne sudske odluke ili nagodbe sklopljene pred centrom za socijalnu skrb dužan pridonositi za uzdržavanje djeteta ne udovoljava svojoj obvezi duže od tri mjeseca. Tada je centar za socijalnu skrb bio dužan na prijedlog drugog roditelja ili po službenoj dužnosti osigurati sredstva za privremeno uzdržavanje sve dok roditelj obveznik ne pođe izvršavati svoje obveze. Izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona iz 2007. godine propisano je da dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje ako roditelj na temelju pravomoćne sudske odluke ne udovoljava svojoj obvezi duže od šest mjeseci neprekidno ili ako nije platio u prekidima unutar razdoblja od sedam mjeseci, centar je dužan na prijedlog drugog roditelja ili po službenoj dužnosti donijeti odluku o privremenom uzdržavanju. Donošenjem novog Obiteljskog zakona iz 2014. godine brisane su odredbe o privremenom uzdržavanju te pravo na privremeno uzdržavanje uređeno Zakonom o privremenom uzdržavanju koje je na snazi od 1. rujna 2014. godine. Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete hrvatski državljanin koji ima prebivalište u RH, ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju … [[Govornik se ne razumije.]] isprave, i ako se učini vjerovatnim da baka i djed po roditelju koji ne stanuje s djetetom i ne ispunjavaju svoju obvezu ili nisu u mogućnosti zadovoljiti njegove minimalne potrebe za uzdržavanje koje je propisano zakonom. Pod djelomično neispunjavanjem obveza podrazumijeva se da obveznik uzdržavanja ne plaća uzdržavanje najmanje u iznosu koji je zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja. Pravo se priznaje ako obveznik uzdržavanja svoju obvezu ne ispunjava dulje od 3 mjeseca od pokretanja ovršnog postupka. Zakonom su određeni i slučajevi kada dijete neće imati pravo na privremeno uzdržavanje i to ako je na temelju mjere smješteno u udomiteljsku obitelj ili drugu ustanovu socijalne skrbi ili ako tražbina na koju se odnosi ovršna isprava više ne postoji. Pravo na privremeno uzdržavanje uređeno je Zakonom o privremenom uzdržavanju te je propisano kao djelomična kompenzacija uzdržavanja djeteta određenog sudskog odlukom ili nagodbom koja je namjera štitit dijete ako je ugroženo njegovo uzdržavanje, dok obveznik uzdržavanja ne počne izvršavati svoju obvezu, a najduže do 3 godine. Od pokretanja ovršnog postupka do stjecanja prava na privremeno uzdržavanje je propisano s namjerom da se u tom periodu utvrdi da li će kroz ovršni postupak uspjeti s naplatom uzdržavanja ili će se potaknuti obveznika uzdržavanja na plaćanje. Predmetnim zakonom predlaže se proširenje prava na strani državljana izrekom navedene, kao i produženje prava do 18 godine djeteta, skraćivanje roka za stjecanje prava s 3 mjeseca na mjesec dana od pokretanja ovršnog postupka, izjednačavanja iznosa privremenog uzdržavanja s iznosom minimalnih novčanih iznosa potrebnih za mjesečno uzdržavanje djeteta propisanim Obiteljskim zakonom s 50% na 100% Kako predložena sredstva od 18 milijuna kuna nisu planirana u državnom proračunu za 2018. godinu, a i predlagatelj je dostavio mišljenje prijedlog zakona koji u normativnom dijelu nije pripremljen sukladno jedinstvenom metodološkom nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor, što je uočljivo u predloženim odredbama. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao stručni nositelj izrade pripreme nacrta prijedloga zakona o socijalnoj skrbi, kojim se uređuju socijalne naknade za pojedince i obitelji u ugrožavajućim materijalnim prilikama nakon uređenja instituta uzdržavanja i posebnih postupaka ovrhe i osiguranja radi naplate i uzdržavanja te socijalnih naknada, razmatrat će se potreba za usklađivanjem Zakona o privremenom uzdržavanju.

U ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Pa iako je kolega Sinčić to već spomenuo, ja mislim da je ponavljanje majka znanja pa mi dozvolite da samo nekoliko stvari vezano uz ovu problematiku ponovim. Naravno da su nam djeca od izrazitog interesa, to što je i statutarna kategorija i djecu svakako treba štititi i predlagali smo čitav niz zakonskih rješenja, što iz oporbe, što i vlasti kako bi to učinili. Zato ću vas i podsjetiti da je privremeno uzdržavanje bilo uređeno dvama člancima Obiteljskog zakona od 14. srpnja 2003. godine, a koji je od donošenja više puta niveliran, dakle nije postojao posebni zakon koji bi se bavio ovom problematikom, odnosno privremenim uzdržavanjem. U travnju 2014. godine, Vlada predvođena SDP-om je predložila donošenje ovoga zakona ovom Visokom domu, on je donesen, a predloženim zakonom ciljevi su bili učiniti značajne korake, ponajprije prema jačoj i efikasnijoj zaštiti prava djeteta na uzdržavanje, jačanje pravne zaštite ne bi li se očitovala samim priznanjem određenih prava, nego i njihovim ostvarenjem putem odgovarajućih procesnih mehanizama, omogućiti jedinstveno postupanje centara za socijalnu skrb koje su do tada imale neujednačenu praksu te nadležnih državnih odvjetništava i znatno olakšati određivanje prava na privremeno uzdržavanje kao i postotak povrata iznosa isplaćenog privremenog uzdržavanja od obveznika uzdržavanja. Naime sukladno zakonu koji se tada našao pred Saborom, centar za socijalnu skrb svakih godinu dana donosi rješenje kojim se nalaže ocu ili roditelju da vrate RH sredstva koja su isplaćena temeljem privremenog uzdržavanja. Ovim zakonom bi se također postupak radi vraćanja isplaćenih iznosa privremenog uzdržavanja pojednostavljuje, a time i postiže njegova efikasnost, posebno izostavljanjem potrebe vođenje … [[Govornik se ne razumije.]] parnica. Također podsjetit ću vas da je Vlada SDP-a predlagala da i država snosi 50% troška, dakle što je također ovaj Visoki dom donio te mislimo da je to bio značajan korak upravo ka štićenju prava djeteta. Zahvaljujem poštovanom kolegi Hajdukoviću. U ime predlagatelja poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić, izvolite. Hvala vam potpredsjedniče. Mi smo naravno kao predlagatelji proučili mišljenja i Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i matičnog Odbora za obitelj i naravno mišljenje Vlade. Mišljenje Vlade je na tri stranice od kojih su dvije do dvije i pol povijest, znači od '98. 2003. sve ostalo što se radilo, kako su se mijenjali članci. Spomenuli ste dakle dvije stvari koje na samom kraju vašeg mišljenja Vlada daje kao prigovor, jedna od njih je to financiranje. Da, kao što sam već ranije spomenuo, mi ne možemo unaprijed znati niti koliko će biti rastava, niti koliko će se roditi djece, odnosno koliko djece će navršiti 18 godina, odnosno koliko djece će se naći u situaciji da mora tražiti alimentaciju, koliko će se parova dogovoriti, a koliko će od tih što se dogovore prekršiti da je dogovor pa će morati ići zakonskim rješenjem. Mi ne možemo koliko će biti djece dakle, nove djece koji će imati prebivalište u RH, a nisu hrvatski državljani. Prema tome, jedina baza i osnova s kojom mi možemo dati nekakvu procjenu za troškove je upravo postojeći novac koji se daje za privremeno uzdržavanje, on je 18 milijuna kuna. Udvostručujemo naknadu, znači to je nekakvih još 18 milijuna kuna.

Dakle, unutar nekog rebalansa, a pogotovo za buduće godine vrlo lako naći mjesto za tih 18 milijuna kuna. To je novac kao prvo, koji će značajno pomoći djeci samohranih roditelj, rastavljenima, djeci koja eto, stanuju dakle s jednim roditeljem, drugi roditelj je možda blizu, možda tko zna gdje, koje je dakle, ne izvršava svoje obaveze. To je vrlo mali novac koji za sada dajemo. On je svakako nedovoljan. Da je mali priznale su i prošle vlade jer je bio na snazi odredba da je 100% međutim, to je smanjeno na 50%

Unutar statističke greške. Pomozimo tim ljudima. Evo drago mi je da ste spomenuli isto ovdje se spominje u mišljenju Vlade da treba ići u tom smjeru da se razmotre ovakvi prijedlozi, da treba popraviti. To se navodi mislim u pretpredzadnjem odlomku. To nije prvi takav slučaj, mi smo predlagali Zakon o zviždačima, vi ste odbili i rekli dati ćemo svoj. Dobro, dajte svoj što prije onda, ali neka bude pravi, a ne mršavi neki. Isto, suzbijanje droga, to sam već ranije spomenuo, 2/3 ste se složili, ali ne, dat ćemo svoj. HRT isto, institucija koja ne funkcionira ali ne, dat ćemo svoj. Mi trebamo reorganizaciju reforme sada i što prije i nema tu potrebe za odugovlačenjem. I konačno sada evo prijedlog Zakona o privremenom uzdržavanju, treba tu nešto mijenjati, ali eto, nećemo sad, dati ćemo svoj. OK. Mi ćemo se boriti koliko god možemo da se to što prije usvoji, to je za državu mala ili nikakva stvar što se tiče iznosa, a jako puno će značiti djeci samohranih roditelja.

Međutim, niste naveli koja su to pravila i što je to točno prekršeno. Osobno ne vidim niti jednu grešku odnosno ako takva greška postoji molio bih da nam i predstavnik ovdje Vlade to objasni ili pojasni. Mi smo spremni popraviti tu grešku ako postoji. Međutim, ovo je na kraju krajeva prvo čitanje. prvo čitanje i postoji da se iz jednog grubog Zakona on ispolira i da se izbrusi da na kraju bude učinkovit bez grešaka i da bude provediv, naravno. Evo toliko za sada. Zahvaljujem poštovanom kolegi Sinčiću. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Sinčić, jedna vaša konstatacija me potakla na repliku, a to je kada govorite da će Vlada predložiti svoj Zakon i da je to jedan od razloga zašto ga odbija. Vi ste neke naveli, primjerice Zakon o suzbijanju droga, ali ja sam slušao ili zapravo zviždačima, ali ja sam slušao obećanja od Vlade, od ministara, od državnih tajnika da će se donijeti novi Zakon o lovstvu, strategija razvoja poljoprivrede, Istanbulsku konvenciju su doduše, to je jedini Zakon koji su zapravo poslali u proceduru na kraju ... [[Govornik se ne razumije.]] prijedlog. Ali nažalost, ta argumentacija više nikako ne stoji Vladi. Dakle, mi stalno slušamo da se naši prijedlozi, prijedlozi oporbe prije svega odbijaju zato što Vlada radi na svojim prijedlozima, a te prijedloge ne vidimo nikad. Kada iscrpimo dnevni red ovotjedne sjednice, mislim da će svega nekoliko prijedloga Vlade će biti na dnevnom redu, sve će ostalo biti prijedlozi ili drugih institucija čija izvješća mi usvajamo ili oporbe. To dovoljno govori o reformskom radu Vlade. Hvala vam potpredsjedniče Sabora. Da, upravo tako. Mi smo u jednom času imali više prijedloga od strane opozicije na dnevnome redu nego što je to bilo od Vlade. Neka ministarstva vrlo malo i slabo rade, a i tu je još jedan veliki problem, a to je šarolikost ove vladajuće koalicije. Mi tu imamo, što se ideologije tiče od lijevih do desnih, od konzervativnih, ultrakonzervativnih do liberalnih, od regionalnih do nacionalnih i treba sve te interese i kapacitete i apetite zadovoljiti i gotovo nemoguće je raditi kad morate o jednom zakonu ili reformi koja obično sadržava mnogo zakona pregovarati sa dvije strane, tri strane ili sa 10 strana. To ne raste linearno, taj problem nego raste rekao bih, eksponencijalno. To je jedan od paralizirajućih problema, zato ova koalicija ne može provoditi reforme uopće ili u nekakvom smanjenom obliku. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HNS-a, poštovana kolegica Marija Puh. Izvolite. Poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Eto, danas raspravljamo o Zakonu o privremenom uzdržavanju. Naime, prema važećem Zakonu pravo na privremeno uzdržavanje ima maloljetno dijete ukoliko roditelj koji ne stanuje s tim djetetom temeljem pravomoćne sudske odluke ili nagodbe u cijelosti ili djelomično ne pridonosi uzdržavanju, te ako baka i djed po tom roditelju ne pridonose uzdržavanju djeteta. Naime, to pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, pa dok obveznik ne počne plaćati uzdržavanje, a najduže u roku od 3 godine odnosno do navršene 18 godine djeteta ukoliko ih ono navrši prije isteka te tri godine. Također, u tom slučaju država preuzima na sebe obavezu plaćati 50% zakonskog minimuma uzdržavanja koji je određen odlukom koju donosi ministar temeljem Obiteljskog zakona, a koje iznose smo čuli. Ne plaćanje uzdržavanja od strane roditelja koji ne živi s djetetom, nažalost je problem za određeni dio djece koja se nalaze u takvim situacijama i baš zbog toga i sama država intervenirala sa institutom privremenog uzdržavanja djeteta. Ono što je veoma važno za napomenuti, to je da zapravo u praksi postoje dvije kategorije onih koji ne ispunjavaju svoju obavezu uzdržavanja. Jedni od njih su obveznici koji su izgubili zaposlenje ili ne mogu naći posao iako ga intenzivno traže. Znači, tu govorimo o opravdanoj nemogućnosti. No nažalost, postoji jedna druga kategorija, a to su oni obveznici koji namjerno rade na crno, koji namjerno traže da budu prijavljeni na minimalac kako bi mogli izbjeći svoju dužnost plaćanja uzdržavanja za svoje dijete. Po meni, jedan od načina na koji bi mogli riješiti taj problem uzdržavanja je alimentacijski fond koji se već spominjao i bio je prijedlog za njegovo uvođenje i mislim da bi jedno takvo rješenje zapravo bilo najbolje rješenje za svu djecu koja ne dobivaju uzdržavanje od svojeg roditelja i možda bi bilo najbolje zapravo riješiti na način da sredstva koja dijete dobiva budu ona sredstva koja su donešena rješenjem o uzdržavanju, a ne na temelju minimalnog iznosa koje zapravo prema ovoj sadašnjoj odredbi država plaća. Također, taj jedan fond bi koristio samo za plaćanje uzdržavanja djeci i u taj fond bi se natrag vraćala sva ona sredstva koja bi se uspješno naplatila od obveznika uzdržavanja jer na kraju krajeva, i samo neplaćanje uzdržavanja djeteta je zapravo kazneno djelo, a i rješenje koje dijete dobije o uzdržavanju je ovršna isprava na temelju koje se može onda pokrenuti ovrha i ostvariti mogućnost djeteta. Predlagatelj zakona, koliko sam vidjela, predviđa 18 milijuna kuna za provedbu ovog Zakona, što je po meni određeno poprilično paušalno i smatram da je to premalo. Malo sam tražila i prije izmjene Zakona koje su bile u 2014. godini. Po toj stavci je trošeno bilo 29 milijuna kuna, a s time da se sad u ovom Zakonu predlaže da se naknada plaća do 18. godine djeteta, da se naknada plaća i za strane državljane. Smatram da je taj iznos puno, puno premali koji je predviđen za to. Već 2007. je pravo na privremeno uzdržavanje ograničeno na 3 godine, a razlog zbog čega je to učinjeno je bila intencija i stav da su 3 godine više nego dovoljne da se kroz institut ovrhe i kroz institut kaznene prijave utječe na obveznike uzdržavanja da počnu ispunjavati svoju obavezu, a ne da se šalje poruku da će država plaćati tuđe obaveze i rješavati stvari umjesto njih. Država brine o djeci, država brine o siromaštvu djece. Pred nama je i povećanje opsega dječjeg doplatka koji će zapravo obuhvatiti sve one obitelji koje ste i ranije spomenuli, znači obitelji sa više djece i koje će stvarno imati utjecaj na tu djecu jer kada govorimo o privremenom uzdržavanju, radi se o jednom manjem dijelu djece koja su nažalost u postupka razvoda i žive samo sa jednim roditeljem. Također, cijelo vrijeme više-manje vaši prijedlozi, kao što smo čuli malo prije u Prijedlogu zakona o HRT-u, vi sugerirate da se za HRT više ne plaća pristojba, nego da će se HRT financirati iz državnog proračuna. Smatram da državni proračun ne može preuzeti sve obaveze jer ako nitko neće puniti taj državni proračun, otkud novci da se apsolutno sve potrebe u ovoj državi financiraju iz državnog proračuna? Slijedom svega navedenog što sam rekla HNS neće podržati Prijedlog ovog Zakona. U ime predlagatelja završnu riječ, poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite.

Nažalost, nije bilo mnogo zainteresiranih niti pretpostavljam može biti u ovaj kasni sat. Pretpostavljam onda, pošto nije vrijedno spomena da ih niti nema ili da ih gotovo nema. Htio bih se osvrnuti na ovo što je malo prije rečeno. Međutim, tu se javlja niz problema u praksi. Što ako je netko bez posla unutar tih 18. godina, pet godina? Onda je dijete bez ičega. Ili ako je u više razmaka kumulativno bez ikakvih prihoda pa ne može platiti. Dakle, tu nije samo stvar sa onima koji imaju, a ne žele platiti. Naravno da ih treba ovršiti. Tu govorimo i o onima koji bi htjeli platiti, a nemaju od kuda. Tu mora država uskočiti, mora se brinuti za tu djecu, a onda već kad se uspije doći do novca, onda će taj isti roditelj davati, odnosno vraćati to državi, kao što je već propisano sadašnjim zakonskim mehanizmima. Evidentno je da sadašnje naknade nisu dovoljne, da je siromaštvo kod djece prošireno, dakle nekih 20% djece, odnosno svako peto dijete, ponavljam opet, se smatra siromašnim. Veseli to da prema istraživanju 90% djece gleda optimistično na budućnost, međutim moramo im pomoći na svakom koraku i ovo što se sada dobiva, dakle pola od 960, pola od 1100, pola od 1200 je vrlo mali iznos, pogotovo za obitelj koja je samohrana gdje u pravilu jedna osoba radi, ako radi, ili privređuje, priskrbljuje, velika je razlika između obitelji gdje dvoje, dvije osobe rade i imaju jedno dijete i one gdje samo jedna osoba radi i ima jedno dijete. Prema tome tražim da se što prije razrade mjere, ne samo ovakve, nego brojne druge, da se poboljša život i da se uljepša djetinjstvo sve te djece, sva ta djeca jednog dana će postati ljudi, odrasli ljudi, neki će sjediti i ovdje i mi moramo osigurati, kako se kaže prve tri su najvažnije, ne samo u prve tri, nego u cijelom procesu socijalizacije, odgoja i obrazovanja da dobiju što je moguće bolju i kvalitetniju odgoj i rast jer ako ne dobiju, ako su izložena nasilju, ako su izložena siromaštvu, a rekao je Ghandi siromaštvo je najveće nasilje, ono stvara tjeskobu, ono utječe i na fizički i na psihički razvoj djece, osjećat će se posljedice kad djeca odrastu, to će biti dugotrajne posljedice i zapravo smanjujemo funkcionalnost pojedinca da jednog dana u društvu bude spreman obnašati sve one dužnosti koje mora. Evo pozivam vas još jednom da proširimo naknadu sa 50% na 100% kao što je nekada bila, pozivam vas da i tim našim sugrađanima koji nisu državljani RH, a koji žive, tu su prijavljeni, njih nema puno, možda niti 1%, da i njima omogućimo ovu naknadu, da omogućimo do 18. godine da se ovo pravo ostvaruje jer nije neko dijete krivo ako mu roditelj je bez posla recimo 5 godina pa nema od kud platiti pa sad ne bi plaćala niti država. Znači velika je nepravda ne platiti alimentaciju, slažemo se, ne brinuti za svoje dijete, velika je to nepravda i država uskače da tu nepravdu ispravi, ali samo 3 godine, već nakon 3 godine 1 mjesec, to više nije nepravda, snalazite se sami.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Sinčiću. Imamo repliku, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Znači evo, koliko možemo vidjeti, Živi zid svaki dan ovdje predlaže neki zakon, svaki zakon ide u mjeru poboljšanja standarda građana, posebno onih najugroženijih, danas imamo zakon koji bi htio pomoći djeci koja ne mogu dobiti alimentaciju, koja je, budimo iskreno ustvari vrlo skromna, vidjeli smo da se radi o par stotina kuna, najviše 1250 kuna. A vidimo da se država opravdava da zakon nije nomotehnički uređen, da oni nemaju sad trenutno novaca. Ne razumijem kako nemaju novaca, rekao je predsjednik Vlade da proračun ima suficit, da će oni uložiti u demografske mjere, evo ovo je bila idealna prilika, međutim nije iskorištena. Vi kažete neka Vlada napiše svoje zakone, ali vidimo da Vlada ovdje donosi samo Europske direktive i uredbe, a sve ono što bi moglo poboljšati standard građana ostaje samo u obećanjima. Da mi smo dali, evo sada već 20-ak zakonskih prijedloga, neki su raspravljeni, neki ne. Negdje su to zakonski prijedlozi od svega nekoliko članaka, a negdje su to skroz novi zakoni od 114 članaka, kao što je zakon o zviždačima i još neki koje pišemo, najbitnije je stvoriti uspješne zakonske mehanizme. Hoćemo to napraviti u 5 članaka ili 50, to će već reći pravnici što je najbolje, što je optimalno da se zakon optimalno provodi. Evo ja bih htio pročitati jednu statističku informaciju, kaže: zbog toga što im prihodi u kućanstvu nisu dovoljni, 65% siromašnih kućanstava nije na vrijeme platilo režije za 3 ili više mjeseca, ponavljam za 3 ili više mjeseca u posljednjih godinu dana. 62% njih smanjilo je korištenje komunalija, a svako četvrto kućanstvo kojima su isključene, isključene su neke komunalije, najčešće struja, telefon i voda, a ponavljam postoji presuda Ustavnog suda da je vodu protuustavno isključivati, ali tko ovdje poštuje Ustav? Zahvaljujem poštovanom kolegi Sinčiću. Ovime smo iscrpili sve rasprave, zaključujem raspravu. Zahvaljujem se predstavnicima predlagatelja na obrazloženjima prijedloga zakona. Zahvaljujem se državnoj tajnici gospođi Mariji Pletikosi. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda - Prijedlog zakona o dopunama Zakona o radu, prvo čitanje, P.Z. broj 309 Predlagatelj je Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda, primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Pozivam predstavnicu predlagatelja, gospođu Anku Mrak Taritaš da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zakona, izvolite gospođo Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pred nama je Prijedlog Zakona o dopuna Zakona o radu. Kada malo pogledate i analizirate i razgovarate, onda kako gospodarstvenici procjenjuju i što ocjenjuju da je u Hrvatskoj, za ulaganje, odnosno, za rad problem. Oni ukazuju na 3 činjenice, jedna činjenica je porezna politika, drugo je nefleksibilan, odnosno, nedovoljno fleksibilan i nejasan Zakon o radu i treće vjerovali ili ne, nestabilne cijene energenata. Tema ove izmjene i dopune Zakona o radu, je rad nedjeljom. Dakle, mi smo sudionici i vidimo da je uvijek prijepor i rasprava oko rada nedjeljom, da li nedjeljom treba raditi, da li nedjeljom ne treba raditi. Imamo različite primjere i u EU, imaju neke države koje rade nedjeljom, neke države koje ne rade, imamo dakle, različite opcije. No, međutim, mi u svom zakonodavstvu i važećem Zakonom o radu imamo rad nedjeljom. Mi smo išli u prijedlog ovog zakona, iz jednostavnog razloga, što mislimo da tema rada nedjeljom je odnos između poslodavaca i zaposlenih, da temeljem eventualnih potreba se odlučuje, da li se radi nedjeljom ili ne, da to nije svjetonazorsko pitanje, nego je isključivo pitanje potreba tržišta, odnosno, odnosa zaposlenih i njegovih poslodavaca. I zato smo kroz ovu dopunu zakona, rekli, da ne može tema rada nedjeljom biti zbog preraspodijelim rada vremena, da minimalno za rad nedjeljom, treba biti povećan za 30%, naravno može biti i više, iz jednostavnog razloga, što mislimo da ne treba niti jednom poslodavcu nametati određene uvijete i određene načine. Kada je riječ o radu nedjeljom, tada smo mišljenja, da to treba biti 30%, iz jednostavnog razloga, što taj rad nedjeljom naravno, će se odlučiti ako mu je dodatna zarada i u tom zakonu smo i rekli koje su to sankcije, ako eventualno poslodavac ne poštuje odredbe ovog zakona. Prošli smo dva odbora, vlada je prije toga dala svoje mišljenje i u tom mišljenju je otprilike, ja ću dvije rečenice reći, neće uvažena tajnica zamjeriti, ali ću reći u dvije rečenice, jedna rečenica je bila da su nekako mišljenje da sadašnji zakonski prijedlog u redu. No, međutim, ono što je obećavajuće, što je bilo i u raspravi, da će se kroz daljnju izmjenu i novog zakona i predlaganja novih mjera voditi ipak računa, da se proba možda i drugačije ovo definirati. Zašto oporba predlaže zakone? Ne predlaže oporbe zakone zato da bi maltretirala vladajuće, da bi se pravila važna, da bi rekli kako je jako pametna, predlaže iz 2 razloga. Jedan razlog, dakle, to su ove neke izmjene koje vidite u hodu da su potrebne i koje ne bi trebali izazvati prijepore, nego bi trebali zapravo omogućiti u jednoj djelatnosti, odnosno, u jednom, riješiti određeni problem.

I zbog toga između ostalog, u ove izmjene zakona nismo mi bili tako naivni, da smo očekivali, da će vladajući obje ručke to prihvatiti, ali apsolutno želimo da se s ove govornice kaže sljedeće. Problem rada nedjeljom, problem koji u Hrvatskoj treba riješiti, to ne treba biti i ne treba ga definirati kao svjetonazorsko pitanje, nego ga isključivo treba definirati, kao potreba, da li imamo potrebu rada nedjeljom i to treba definirati odnos između poslodavaca i svojih zaposlenih i zbog toga smo u ovom smislu išli sa ovom dopunom zakona. Zaista je kraj radnog dana, ja se zahvaljujem na kraju radnog dana, da smo ipak smogli i snage ovu točku raspraviti. Već i na odborima temeljem glasanja i nama bilo jasno kako će biti glasanje. No, međutim, ono što poruka, koju moramo svi znati, problem rada nedjeljom trebamo regulirati zakonom, treba regulirati na način, da se proba napraviti ravnoteža između poslodavaca i zaposlenih.

Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Predstavnica Vlade? Izvolite, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, poštovana Majda Burić, izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici u Hrvatskome saboru. Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati ovaj prijedlog Zakona o dopunama Zakona o radu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a u Hrvatskome saboru i to aktom od 28. veljače 2018. g. Naime tim prijedlogom zakona, predlaže se dopune radno pravnih instituta kojima predlagatelj očekuje riješiti pitanja plaćanje rada nedjeljom i blagdanom i to na način, da se za rad nedjeljom i blagdanom isplaćuje povećanje plaće za minimalno 30% Osim toga, prema ovim dopunama, rad blagdanom ili nedjeljom ne može biti uključen za preraspodjelu radnog vremena, a za nepridržavanje predloženih dopuna, propisuju se kazne između 61 tisuće i 100 tisuće kn. Vlada RH smatra da je postojeće zakonsko rješenje bolje od ovog prijedloga zakona, te da je potrebno iznaći cjelovitije i sveobuhvatnije rješenje i svakako u suradnji sa socijalnim partnerima. Stoga će Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u budućim izmjenama i dopunama općega propisa o radu razmotriti i ova pitanja ali utemeljena isključivo na analizama, koje su ovom slučaju izostale, a koje su ipak prijeko potrebne za funkcioniranje samog zakona. Naime, u važećem Zakonu o radu rad nedjeljom i blagdanom reguliran je na način da se propisuje obavezno uvećanje plaće za te dane samo što se ne propisuje postotak uvećanja, već se on određuje ili kolektivnim ugovorima ili posebnim propisima ili pravilnikom o radu ili samim ugovorom o radu. U svakom slučaju i danas postotak uvećanja plaće za te dane mora biti jasno utvrđen i on je često znatno i veći od predloženih 30%. tako imamo primjer u javnoj i državnoj službi da se rad nedjeljom plaća 35% više, a rad blagdanom čak 150% više. Smatramo da je uvećanje od 30% za rad nedjeljom i blagdanom nedovoljno argumentirano ovim prijedlogom zakona o dopunama Zakona o radu i da su za to potrebne kao što sam i spomenula ozbiljne analiza i suradnja sa poslodavcima i sindikatima. Što se tiče preraspodjele radnoga vremena, smatramo da su predložene dopune neprovedive. Naime, da bi sustav funkcionirao ponekad je zaista nužno osigurati fleksibilnu organizaciju radnoga vremena i to u smislu da se jedan tjedan ili jedan mjesec radi pojačano, drugi malo manje, a sve kako bi se zadovoljile fluktuacije u poslovanju. Prema važećem Zakonu o radu takav način organizacije radnog vremena mora biti ugovoren i utvrđen kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkoga vijeća i poslodavca. Ako nije, e tada je poslodavac dužan utvrditi plan preraspodjele te ga dostaviti inspektoru rada. Preraspodjela može trajati najduže do četiri mjeseca ili do šest mjeseci ako je tako ugovoreno kolektivnim ugovorom. Međutim, isključivanje nedjelje ili blagdana iz tog procesa dovelo bi do toga da poslodavci u potpunosti ne mogu ispunjavati svoje obaveze i zato smatramo upravo da je ova dopuna odnosno dopuna ove odredbe neprovediva. Dakle slijedom svega rečenoga još jednom ponavljamo da Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru da ne podrži Prijedlog zakona o dopunama Zakona o radu predlagatelja kluba HSU-a i Kluba zastupnika GLAS-a. Otvaram raspravu. Hvala lijepa. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Mi u klubu HDZ-a prije svega smatramo ovu inicijativu ozbiljnom i u tom smislu htjeli bismo na jedan argumentirani i ozbiljan način progovoriti nekoliko riječi o našim pozicijama i o sadašnjoj analizi situacije. U odnosu na prijedlog dopune članka 67. Zakona o radu odredba ograničavanja preraspodjele radnog vremena. Prvo što predlagatelj propušta uočiti je da preraspodjela institut koji već i sada u cilju zaštite radnika ima brojna ograničenja. Prvo ograničenje, da se ona ne može uvesti samo tamo gdje za takvim organiziranjem postoji potreba koja ovisi prije svega o naravi posla odnosno o prirodi aktivnosti koja se odvija. Dakle moguće je i dopušteno uvesti preraspodijeljeno radno vrijeme samo u turizmu, u građevini, u poljoprivredi i sličnim djelatnostima odnosno kod onih poslodavaca kod kojih postoji potreba da radnici u jednom dijelu godine rade duže od propisanog ugovorenog punog ili ne punog radnog vremena, a u drugom dijelu godine radi se kraće od punog ili ne punog radnog vremena. To su inače aktivnosti koje karakterizira snažna sezonalnost, a to je objektivno moguće samo onda ako je narav aktivnosti takva da ima posao takve vrste. Primjerice, ako treba posijati pšenicu, obrati kukuruz, izliti betonsku konstrukciju, ako trebate u kratkom roku završiti ugovoreni objekat, ako imate veliku i nepredviđenu narudžbu pa morate proizvesti i isporučiti određenu količinu robe dakle puno odnosno ne puno radno vrijeme moguće je preraspodijeliti samo unaprijed i samo ako je narav posla to zahtijeva. Drugo je ograničenje da se za razliku od prekovremenog rada rad u preraspodijeljeno radnom vremenu načelno ne može uvesti jednostavnom odlukom poslodavca. Znači preraspodijeljeno radno vrijeme mora biti predviđeno kolektivnim ugovorom ili sporazumom između radničkog vijeća i poslodavca. Ako pak nije predviđeno tim dvama sporazuma, poslodavac ga tada ipak može samostalno uvesti nakon što utvrdi plan preraspodjele i dostavi ga inspektoratu rada. Znači plan mora sadržavati popis poslova i broj radnika uključenih u preraspodjelu. Kada je riječ o ugovaranju preraspodjele kolektivnim ugovorima onda ne treba imati sumnje da će i poslodavac i sindikat kroz pregovarački postupak najbolje moći ocijeniti potrebu za uvođenjem preraspodjeljenog radnog vremena, a i ako ugovore, a i ako ugovore preraspodjeljeno radno vrijeme dulje od 48 sati tjedno postoji još jedno ograničenje, a to je da radnik mora dati pisanu izjavu o pristanku na takav rad. To recimo ne mora kod prekovremenog rada. Zbog toga navedenoga ono što predlagatelj nudi zapravo je u koliziji sa osnovnom intencijom preraspodjele radnog vremena kao instrumenta koje nudi radno zakonodavstvo. U odnosu na članak 94. propisivanje minimalnog iznosa povećanja plaća za rad nedjeljom, blagdanom ili drugim danom za koje je zakonom određeno da se ne radi. Prvo pitanje glasi zašto baš 30%, a ne recimo 40% ili 20%? taj iznos je nejasan i ne postoji nikakva analiza kojim bi se potkrijepila intencija predlagatelja. Drugo, usporedba zakonodavne prakse također ne sadrži takvu odredbu, primjerice slovenski Zakon o djelovnih razmjerah ne propisuje takav fiksni minimalni iznos povećanja plaća za rad nedjeljom ili blagdanom. Treće, već sam Zakon o radu daje odgovor na pitanje koliko mora iznositi povećanje plaće za te dane. Naime, točno je da sam Zakon o radu daje odgovor na pitanje koliko mora iznositi povećanje plaće za te dane. Naime, točno je da Zakon o radu ne propisuje iznose uvećanja plaće već je uvećanje prepušteno ili ugovaratelju kroz kolektivno ili individualno pregovaranje pa su ti iznosi kao što smo čuli i daleko veći od 30% koje traži predlagatelj. Primjer, kolektivni ugovor u bankarstvu predviđa uvećanje 50%, kolektivni ugovor u ugostiteljstvu što je dominantan privatni sektor za blagdane 50%, za rad nedjeljom 30%, kolektivni ugovor u graditeljstvu za nedjelju 30%, za Uskrs 50% i za blagdane 50% Druga ograda je određivanje putem pravilnika o radu. Kod određivanja iznosa uvećanja potrebno je imati u vidu da je povećanje plaće s osnovnih propisanih kriterija sastavni dio plaće te odredba Zakona o pravu na primjerenu plaću, to je vrlo važno za reći. Također važno je spomenuti da rad nedjeljom ili blagdanom nikako ne smije utjecati na prava radnika na njegov tjedni odmor ukoliko je rad organiziran na način da se taj tjedni odmor u pravilu ne može koristiti nedjeljom. Dakle, ovdje je potrebno detaljnije razložiti ali točnog razumijevanja čak i onda ako pravo na povećanu plaću ili postotak odnosno iznos povećanja plaće nije precizno reguliran kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili pravilnikom o radu, to znači da radnik neće moći realizirati svoje pravo na povećanu plaću. Tada će se postotak povećanja plaće morati utvrditi prema odredbama Zakona o radu kojima je propisan način određivanja plaće. Potrebno je ponoviti da poslodavac kojeg obvezuje kolektivni ugovor ne smije radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjem od iznosa određenog kolektivnim ugovorom. Ako osnove i mjerila za isplatu plaće nisu uređeni kolektivnim ugovorom, poslodavac koji zapošljava više od radnika, dužan ih je otvoriti pravilnikom o radu. Ako plaća nije određena na prethodno navedene načine a sam ugovor o radu ne sadrži dovoljno podataka na temelju kojih bi se ona mogla odrediti, znači propustili su ih ugovoriti, poslodavac je dužan isplatiti radniku primjerenu plaću pri čemu se pod primjerenom plaćom smatra plaća koja se redovito plaća za jednaki rad. To pak primjerice znači kao primjer, ako primjerice sat radnika iznosi 100 kn te ako poslodavac za prekovremeni rad mislim platiti samo 5 kn, radnik bi po njemu dobio 105 kn. Ali ako je u sektoru u kojem poslodavac djeluje prosjek povećanja od 35% satnice, tada bi se takvo povećanje smatralo ne primjerenim i ne bi odgovaralo temeljem sadašnjih odredba Zakon o radu. U tom kontekstu mi kao klub HDZ-a, na neki način možemo ovu inicijativu gledati sa razumijevanjem i gledamo ju, ali ona kao ovakva bez ozbiljne analize, njezina efekta na tržište rada, njezina efekta na realni poslovni život u različitom sektorima gospodarstva, prije svega malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, OPG-i, određene specijalne grane industrije koje u ovom trenutku ostaju konkurentni isključivo zbog trenutačne cijene rada te općenito na radno pravne odnose u cijelosti, ne može biti od nas podržana. Potrebno je također naglasiti da je radni odnos u svom duhu po prirodi ugovorni odnos te je stavkama u tom odnosu poslodavcima s jedne strane, sindikatima i pojedinačnim radnicima s druge strane, propušteno da slobodno ugovore povoljnije uvjete rada radnika od one razine prava koja je radniku minimumom zajamčena. Zaključno, klub HDZ-a ne može podržati predloženu dopunu Zakona o radu jer neovisno možda i o pozitivnim namjerama predlagatelja, predložene mjere nisu dio komparativne pozitivne pravne prakse i nisu potkrijepljene ozbiljnom analizom učinka na gospodarstvo te tržište rada općenito. Eventualno ovaj zakonski prijedlog može biti tek doprinos početku jedne šire i kompleksnije javne rasprave oko toga kako i na koji način postići da hrvatski radnik i to prije svega hrvatski radnik u realnom sektoru dođe u poziciju da njegov rad bude više plaćen. Ja bih osobno prije svega rekao kako reformirati hrvatski porezni sustav a time i naše tržište rada da od onoga što poslodavac plati radniku temeljem ugovora o radu, tom istom radniku ostane što više, mislim da je to ipak krucijalni i temeljeni problem, vjerujem da ćete se sa mnom složiti. Eto, hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Žarku Tušeku. Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo opet slušamo od vladajućih o nedovoljno promišljenim rješenjima, o poticanju širih rasprava, o rješenjima koja ne postoje ali kak' ti oni rade na njima, ali ta rješenja ne vidimo. Vlada ne producira ta rješenja. Ono što vladajući kažu samo da naša rješenja odnosno rješenja koja predlaže oporba su nedorečena ili novotehnički nedorađena ili nisu prihvatljiva, trebamo neka druga ali ta neka druga ne dolaze. Pa ja isto pozivam vladajuće, pozivam Vladu pa dajte ljudi onda ta rješenja da vidimo koja su to prihvatljiva, sveobuhvatna i kvalitetna rješenja. Hrvatska jest i želi biti turistička zemlja. Ako smo turistička zemlja i specifičnosti različitih grana industrije diktiraju da se radit nedjeljom mora. Rad nedjeljom je nažalost u Hrvatskoj postao predmet svjetonazorskih polemika, a ne polemika zaštite radnika i zaštite prava radnika prije svega a onda i naravno, koristi poslodavca koji će zaraditi radeći nedjeljom. To treba riješiti zakonom, tu se možemo složiti. Kada govorimo o sindikatima i radnicima s jedne strane koje se trebaju sa poslodavcima izboriti za dobre ili bolja prava, tada kolegice i kolege, morate imati na umu da sindikati funkcioniraju gotovo jedino u sferama javne i državne službe. Zaposlenike u privatnom sektoru u pravilu ne štiti nitko i zbog toga zakoni, barem u ovom trenutku moraju postavljati određeni minimum. O minimumu možemo pričati. 30% koji predlaže klub GLAS-a je možda dobar početak ali svakako nije nešto na čemu treba stati. Trebamo pokušati naći ravnotežu između poslodavca i posloprimca kako je to rekla gospođa Taritaš u ime predlagatelja, ali ta ravnoteža nikako ne smije ići na štetu radnika i baš zbog toga mislimo da bi to zakonski trebalo i ojačati kako bi naravno, možemo uvijek ostaviti slobodu poslodavcu i radniku da se dogovore za bolje uvjete, ali minimalne uvjete kako bi postavili.

U ime predlagatelja završna riječ, poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Kraj je radnog dana, rasprava o ovom prijedlogu zakona je bila relativno kratka, no međutim kao što svatko iz svake rasprave čuje ono što hoće čuti, ja ću zaključno reći što sam ja čula. Ja sam čula iz rasprave da je riječ o dobrim intencijama, da se to mora riješiti i da će vladajući kroz jednu cjelovitu izmjenu odnosno kroz jedan cjeloviti način iznaći rješenje i to riješiti te ono što sam čula i nadam se da ćemo to uspjeti zaista na zadovoljavajući način riješiti iz jednostavnog razloga što je rad nedjeljom zasigurno problem, moramo imati kvalitetno zakonsko rješenje i to kvalitetno zakonsko rješenje mora zaštitit radnika, ali mora omogućiti i poslodavcu da diše. Mene je netko nedavno pitao vezano uz minimalnu plaću, ja sam rekla da ne treba propisivati minimalnu plaću jer bolje je da ljudi rade, nego da ljudi ne rade. Dakle intencija je da ljudi rade, rad nedjeljom je potreba, ali je i potreba da se to zakonski propiše stoga evo, budući da su vjerojatno svi koji su mislili dat replike dali, ja se zaključno zahvaljujem svima onima koji su sudjelovali u raspravi i ja si nekako nastojim uvijek biti pozitivna i čitam da će zakonodavac, odnosno mi smo zakonodavac, ali da će predlagatelj, ministarstvo, kroz sljedeće izmjene zakona ili novi zakon voditi računa o tome, napraviti kvalitetnu analizu i dapače, svaki prijedlog koji će riješiti to bit će dobrodošao i bit će od nas podržan.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Slažem se s vama, rad nedjeljom treba platit, treba platit 30 ili 50%, po mogućnosti poslodavca, međutim nije mi jasno preraspodjela radnog vremena nema smisla ako se u nju ne mogu uključiti subote i nedjelje. Naime, primjer poljoprivredna proizvodnja. Imate sezonske poslove, sjetva, žetva, berba. Radi se 30 dana u mjesecu po 12 sati i subote i nedjelje naravno, naravno da tu treba i nad sate platiti, međutim zime se rade remonti, oni se mogu raditi i 4 sata, ali se mogu dakle takve preraspodjele napraviti na takav način uz korištenje slobodnih dana.

Dakle kad oporba predloži nešto i da postoji jedna komunikacija, onda bi se moglo možda i reći ono što se iz ovog prijedloga nije dalo iščitati. Ono što praksa pokazuje zapravo da nije riječ o ovoj preraspodjeli, nego je riječ o tome da kroz preraspodjelu radnog vremena poslodavci kažu radiš nedjeljom pa ti to nije rad nedjeljom, nego je to preraspodjela radnog vremena, pogotovo u trgovini, dakle to je ono što je bio ključni problem. dakle to je trebalo i da je bilo u mogućnosti nekakve diskusije da kroz izmjenu zakona možemo, nije bilo nikakvog razloga da ne predložimo nekakav drugi izričaj iz kojeg bi to bilo jasnije. Zapravo se odnosilo na tome da ne možeš napravit preraspodjelu radnog vremena i onda netko radi nedjeljom i onda mu to ulazi u radno vrijeme, to je bila intencija. Sljedeća replika poštovani kolega Žarko Tušek, izvolite. Hvala lijepa. Ja bih samo kratki osvrt na konstataciju kolegice Mrak-Taritaš u smislu da je nama ovo prihvatljiv ili kvalitetan ili korektan prijedlog, ali da tražimo nekakve izlike kako ga ne bismo prihvatili na neki način. Znači mi smo podržali vašu inicijativu u kontekstu … [[Govornik se ne razumije.]] o radnopravnim odnosima pa i o problemima radnika koji rade nedjeljom. Sama ste sada rekli jedan segment, jednu granu u kojima je taj polem možda osjetljiviji iako to u prijedlogu nigdje ne piše, to ste sada komentirali, možda bi bilo zgodnije da ste to dostavili kao jedan komparativnu analizu problema po određenim granama pa bismo o tome drugačije mogli razgovarati, ali naša opservacija ide prema tome da je ovaj prijedlog lošiji od onoga što trenutačno imamo u Zakonu o radu. Znači rješenja koja trenutačno imamo su po nama kvalitetnija, sadržajnija, a i praksa je pokazala bolja od onoga što vi nudite. riječi rekla da svatko od nas čuje ono što hoće čuti. Dakle, ono što sam ja htjela čuti i što ponavljam, a to je da je Vlada rekla da će u trenutku kad će raditi jedan novi prijedlog voditi računa o tome, napraviti ono što je alat, dakle alat koji imaju Vlada, koje ima ministarstvo sigurno da mi kao klub nemamo, a to je da napravite analizu, da dobijete sve podatke, da dobijete aktualne podatke, da usporedite različite, da usporedite trgovinu, da usporedite ugostiteljstvo, da usporedite građevinu, u građevini je logično da se radi u ljetnom periodu, ne možete asfaltirati cestu u zimi. Dakle Vlada ima te mogućnosti, odnosno resorno ministarstvo koje mi kao klub nismo imali mogućnosti i zato je naš prijedlog bio način na koji je. Dakle ono što je nama važno iz ovog prijedloga da se iščita da je to problem, da je problem koji treba riješit, dapače svaki kvalitetan prijedlog će biti dobrodošao. Ali opet ponavljam da postoji mogućnost komunikacije, onda se možda i neki prijepori mogu riješit. Hvala lijepo. Kolegice Taritaš čuli smo kada Vlada bude radila neki od prijedloga ili dopuna zakona tada će uzeti u obzir. Ali mene zanima kada će to biti? Budući da evo, nekoliko puta sam danas rekao, trenutno na dnevnom redu, kada iscrpimo dnevni red ove sjednice, više zakonskih prijedloga na dnevnom redu postoji od onih koje je poslala u proceduru oporba, nego opozicija. Dakle nije ni čudno što smo od EU dobili loše mišljenja da su reforme nepostojeće, da su one negdje u zraku, da se ne radi dovoljno, a oporba kad predlaže tada se odbija i onda se kaže mi radimo na tome, ali mi rezultate tog rada ne vidimo i to je problem. Mi ne bježimo od toga da podržimo nešto što smatramo dobrim i što može poboljšat naše zakonodavstvo, bez obzira tko to predložio, uključujući vladajuće, a oni odbijaju apropo samo zato što dolazi od oporbe. Apsolutno ne. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Kolega Hajduković mi smo evo svjedoci toga da bez obzira što se strane oporbe predloži, u principu dobivamo otprilike iste odgovore. No međutim ono što mi kao oporba trebamo biti, trebamo biti ustrajani, trebamo biti tvrdoglavi, trebamo inzistirati. Ja inače mislim da što je oporba bolja u tom slučaju su i vladajući bolji pa ako vladajući dovoljno ne rade bojim se da tu ima određene odgovornosti i na nama. Ja inače vrlo rado okrećem i karte okrećem i tarot, no međutim mislim da nam samo karte ili da bacimo grah može dati neke odgovore kad će reforme, kad će zakoni ili ono što vidimo, vidimo da zaista izuzetno sporo dolaze. S ovime smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem se poštovanoj kolegici Anki Mrak-Taritaš na obrazloženjima prijedloga zakona. Isto tako zahvaljujem se predstavnicima Vlade, poštovanoj državnoj tajnici Majdi Burić, poštovanoj pomoćnici ministra Karolini Ivanković i poštovanom savjetniku u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava gospodinu Matiji Kikelju. Glasovat ćemo o ovoj točki dnevnog reda kad se za to steknu uvjeti. Poštovani kolegice i kolege s ovim smo iscrpili sve točke dnevnog reda za danas. Nastavljamo sutra sa prvom točkom Prijedlog zakona o zabrani genetski modificiranih organizama, iza toga Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o šumama. Ako do 12 sati završimo, iza glasovanja idemo, a ako ne, nakon glasovanja nastavljamo sa radom. Vidim da je kolega Bulj tu, valjda je mislio da ću stavit ovu točku, ali dao sam mu riječ da neću, tako da.